Uvažene kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Iduća replika na izlaganje uvaženog kolege Branka Hrga koji je govorio u ime kluba HDS, HSLS, dakle iduća replika je uvaženi kolega Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrg, vaše namjere, tj. vaše shvaćanje porezne politike poglavito prema selu su pozitivne i naravno da treba težiti tome jer je činjenica evidentno da centralizacija je opustošila te krajeve gotovo po pitanju poljoprivrede na jedan, doslovno možemo kazati kolonijalni sustav u Hrvatskoj, znači crpila su se bogatstva iz ruralnih područja, zaboravljene, pa čak su se i silosi znali isprazniti preko noći gdje bi seljaci i država odlagali žito. I imamo sada demografski problem, imamo jednu nacionalnu ugroženost na tim područjima, nacionalna sigurnost je ugrožena i smatram da, porezna reforma ako male učinke napravi u repromaterijalu biti će odlično. Međutim kada govorimo o selu i seljaku i poljoprivredniku, primjera, lijekovi, i dobro je što su lijekovi u zdravstvu, što su porez nije porastao ali je 25% ostali su lijekovi na životinje šta nije dobro, a veterinarski lijekovi, šta je i veliki, evo i ministru sada govorim, šta je velik seljacima poljoprivrednicima iznos koji plaćaju.

Kolega Bulj, bilo je jako puno pogrešnih politika prema selu i tu ne treba nikoga alimentirati, u konačnici dan danas nemamo prave strategije za tu možda i najvažniju granu proizvodnje jer u krajnjem slučaju nema ničijeg važnijeg od hrane. Nema važnijeg proizvoda od hrane. Mi si nismo baš tu u ovoj državi dali puno truda. I po mojem sudu najviše se pogriješilo u jednom periodu možda tamo između 2000. i 2005. godine kada je uloga županija ustvari izmaknuta od one njezine temeljne uloge tzv. Tuđmanovih županija koje su trebale brinuti prvenstveno o ravnomjernom razvoju.

I tu smo napravili onaj zadnji veliki promašaj i propust kada nismo tu 2 godine iskoristili prilike da radimo ono što su radili Poljaci da udružujemo ljude, da ih pripremamo i da se na taj način to priprema i tu je u principu bio taj najveći udar. Sigurno da svako smanjenje donosi određenu pozitivu. Ja sam razmišljao isto o veterinarskim uslugama i lijekovima čitajući ove izmjene zakona ali otišli bi jako daleko u širinu, mislim da je ovo prvi korak dobro napravljen a da će naredni ići još u boljem pravcu. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Hrg, vi ste svoju raspravu započeli da se često hoće pokupiti koji politički bod pa rasprava ode u krivom smjeru. Također jedan dio rasprave ste posvetili raspravi vezano na proračune jedinica lokalnih samouprava. Pa evo dva zorna primjera. Jedan je grad Lepoglava. Imali smo čuti da je proračun grada Lepoglave u 2015. godini manji za 56% Sada, tko je doveo do toga da je proračun grada Lepoglave u 2015. manji za 56% Pa valjda Vlada Zorana Milanovića. Pa SDP i HNS. Pa između ostalog gradonačelnik Škvarić je tada u toj Vladi bio zastupnik i redovito podržavao te zakonske prijedloge a s druge strane sada kao gradonačelnik očajava. Drugi primjer je i proračun Varaždinske županije. Ta ista Vlada je na sjednici 14.11.2014. godine prišla izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Zbog tih izmjena i dopuna proračun Varaždinske županije u 2015. godini trpi štetu od približno 19 milijuna kuna.

I ko je dizao ruke za te izmjene i dopune tih zakonskih rješenja, a koje su išle protiv jedinica lokalne samouprave? Pa SDP i HNS. Pa prema tome kolega Hrg danas kada ministar veli da ovaj paket poreznih reformi neće ići protiv jedinica lokalne samouprave. Odgovor na repliku uvaženi kolega Hrg. Da sjećam se ja tog izglasavanja ondašnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak i ja sam tad kolegi Škvariću rekao reko pa kako si mogao dići ruku za ovo? Onda poslije smo se, uvažavam ga stvarno, mislim da je čovjek i uspješan lokalni dužnosnik i dobar kolega i poslije kad smo analizirali što se je događa a veli znaš kako to ide, veli kad politika odluči to se tako napravi i nakon toga dođe do tih problema. Zato sam ja i naglasio da je ovo po meni prvi put da sam imao prilike čuti i onu drugu stranu i jednu da velim tako umirujuću činjenicu da će se znači voditi briga o tome da proračuni ne padaju. Što se tiče Varaždinske županije i manjka, tu bih ja malo proširio stvar. Dakle, imamo situaciju da je Varaždinska županija išla u onaj megalomanski projekt javno privatnog partnerstva, to je išao i Grad Koprivnica i djelom je otišla i Koprivničko-križevačka županija kad su to napravili slavodobitno stavili lovorike oko glave onda su rekli e sad gospodo s državnog proračuna to platite. Ja sam protiv toga, ja sam protiv toga. Zašto bi država trebala plaćati nešto što nije praktički svima bilo omogućeno? To je nečiji hir. Pa ako si išao raditi nešto takvo izvoli onda sagledati sve posljedice i trpi te posljedice. Nemam ništa protiv županija, ja sam apsolutno za, ja o tom javnom-privatnom partnerstvu mislim da je to jedna velika pljačka i kriminal. Vrlo jasno to kažem, kad se to izračuna to je čudo i apsolutno sam protiv toga da se takve stvari pokrivaju iz državnog proračuna. Najljepše se zahvaljujem. Iduća replika je uvaženi kolega Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Hrg dobro ste detektirali neke stvari znači koje se tiču ovoga da u biti kroz ova dva koraka rasterećenje poreza na dobit i poreza na dohodak. Intencija ministra Marića i stručnog tima u Ministarstvu financija je bila znači rasteretiti naše poduzetnike i obrtnike, otvoriti prostor novom zapošljavanju a kroz ovu treću mjeru gdje su bile nekakve, gdje se planiraju izvesti promjene oko PDV-a znači bila je namjera i namiriti tu proračunsku rupu koja bi se stvorila ovim rasterećenjima. Naravno da mnogi s tim nisu zadovoljni pa tako ni naši ugostitelji, a mislim da je dobro što je ovim dogovorom i kompromisom između MOST-a i HDZ-a ostalo da uz one koji imaju smještaj oni imaju znači i dalje stopu od 13% a tu su i najveće investicije. I nadamo se da zbog tog neće biti prevelik negativan utjecaj i na naš turizam a i općenito na investicije u turizmu. Isto tako dobro je što je dogovorena, znači dogovoreno je da ostaje stopa PDV-a 5% za ove osnovne potrepštine kruh, mlijeko. Naravno to treba vidjeti kako će to utjecati, ali načelno podržavam. Uvijek imamo priče da će se nešto kompenzirati u biti to se nikad ne ostvari u onoj punoj mjeri i uvijek jedinice lokane samouprave više izgube. Imali smo sličnu situaciju za vrijeme bivšeg ministra financija Lalovca. Prema nekim sada evo proračunima u gradu gdje sam ja zamjenik gradonačelnika Gradu Metkoviću zbog mjere koju smo mi predložili, znači ukidanja poreza na ime tvrtke izgubit ćemo negdje oko milijun kuna a još ovaj porez na dohodak oko 2 milijuna. Za naš mali proračun to je jako puno.

Treba težiti ka decentralizaciji i vraćanju tih sredstava jedinicama lokalne samouprave. Ja bi vas samo molio da se držimo ove 2 minute jer svi smo počeli izlaziti i onda moram prekidat, ali da sami nekako gledate i da bude to ipak 2 minute. Hvala lijepa.

I mi kad je taj prijedlog bio u Gradu Križevcima nismo uopće o tome puno razmatrali, rekli smo ok to smo u krajnjem slučaju razmišljali čak i sami da to ukinemo. Apsolutno je zato ova bitna stvar, ponavljam je i po ne znam koji puta, da se odmah daje i kontra da velim argument da će se zadržati proračun i na razini 2016. godine i ukoliko će netko zbog ovih izmjena poreznih zakona gubiti svoje prihode da će se to izravnati iz fonda i iz državnog proračuna. Što se tiče ugostitelja, ma ja sam apsolutno za to da se taj sektor razvija i turizam naravno. Tko ne bi bio za to. Ali mislim da ugostiteljima možemo pomoći na neke druge načine. Evo dat ću jedan primjer uz ovo znači što će se smanjiti režijski, komunalni troškovi ajde malo, idemo malo zadrti u ZAMP, ajmo u ZAMP zadrti malo. Pa idemo vidjeti možemo li tu smanjiti troškove ugostiteljima, oni se jako često bune na to, jako često upozoravaju i traže da i u to zadremo i da im skinemo s vrata najbeskrupuloznije, najbezobraznije inspektore koji uopće postoje u Hrvatskoj, a znamo kakve su inspekcije. Ali ovi su za tri koplja bezobrazniji od svih drugih. ajmo malo, evo možda je to isto prilika da u raspravama o ovim zakonima, pripomoći u ugostiteljstvu također pomognemo i da kažemo idemo u izmjene ovog zakona o autorskim pravima, smanjimo ljudima i taj teret. Plaćaju porez na ne znamo što. Hvala lijepa. Ovim smo iscrpili replike. Izvolite.

Ja bih najprije u uvodu pohvalio Vladu i vas gospodine ministre, Ministarstvo financija što evo ni četiri tjedna nakon što je Vlada imenovana mi ovdje u Saboru raspravljamo jedan cjeloviti paket poreznih zakona. Činjenica da jeste kao ministar u kontinuitetu već 10 mjeseci, ali svejedno prvi puta je ovdje u Saboru došla ovako jedna sveobuhvatna reforma u ovom slučaju poreznih zakona. Prema tome, to je za pohvaliti i ja se nadam da ćemo nastaviti ne samo sa drugim zakonima, nego i reformama koje jesu pred Vladom, a i pred hrvatskim društvom. Činjenica je nadalje da mi sa ovom poreznom reformom kao što ste već puno puta rekli rasterećujemo hrvatske građane negdje oko 2 milijarde kuna i da pri tome najavljujete makroekonomsku stabilnost javnih financija u Hrvatskoj tvrdeći da ćemo 2017. godinu ići sa deficitom državnog proračuna na 2% Ako znamo da ste upravo vi ovdje u ovoj sabornici čini mi se u ožujku mjesecu predstavili proračun za 2016. godinu kada ste govorili o tome da će deficit državnog proračuna biti 7 i pol milijardi, odnosno 2,2% BDP-a sa još ove dvije milijarde dodatne rasterećenja hrvatskih građana to moram reći da će biti izazov hrvatskoj Vladi. Da bismo mi sa godinom u kojoj jesmo, s planiranim deficitom od 7 i pol milijardi iako još znamo da danas, odnosno kad se usvoji ovaj paket idemo sa dodatne dvije milijarde to je 9 i pol milijardi ako smo još uvijek u ovoj godini to će biti usprkos projiciranom rastu BDP-a u idućoj godini kojega ste najavili, to će biti izazov da Vlada može posložiti sve one obveze koje je proračun dužan financirati. A druga stvar koju želim reći to je da je stabilnost poreza, poreznog sustava jedan od preduvjeta razvoja jedne države.

Najbolji put da rastjeramo i najhrabrije investitore i da doslovno ugrozimo poslovanje i uspješnih poduzetnika. Prema tome, čitao sam negdje ovih dana da je dobro kad se ide u reforme u jednome društvu, da prva reforma bude porezna reforma, to je prva stvar, da ona bude brza, da bude sveobuhvatna i da nakon toga na neko vrijeme zaboravimo na porezni sustav. Ako želimo državu učiniti prijateljski raspoloženom prema investitorima bilo stranim, bilo domaćima sa jedne strane, a s druge strane ako želimo da se poduzetnici osjećaju sigurnima da mogu ugovarati dugoročno sve ono što oni moraju ugovoriti. No sada bih nešto konkretnije rekao. Mi smo prije rekao sam 19. listopada donijeli program Vlade za razdoblje koje je pred nama i tada su utvrđeni temeljni ciljevi u tom programu, a to je ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta, stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, zaustavljanje, iseljavanje, demografska obnova i društvena pravednost i solidarnost. U tom smislu kad su se pobrojili ti glavni ciljevi rečeno je da za njihovu realizaciju potrebno je utvrditi 5 osnovnih stupova i prvi najvažniji je stup cjelovita porezna reforma. Tada dobro se sjećam u ime kluba sam govorio o tom programu. Najavljeno je sadržajno kako će reforma izgledati u kratkim crtama, ali onako kako je tada najavljena sada je evo u ovih 15 zakona i predložena. Naime, što nama donosi predložena porezna reforma? Glavni cilj te porezne reforme je gospodarski rast i zapošljavanje, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, naglašenija socijalna pravednost, poticaj demografskoj obnovi, zadržavanje visoko stručnih obrazovanih kadrova u Hrvatskoj, poticaj razvoju obrtništva i poduzetništva i poticaj poljoprivrednicima. Čini mi se kada iščitavamo zakone koji su predloženi njih 15 da se u svim ovim ciljevima, glavnim ciljevima porezne reforme kroz smanjivanje stopa, kroz niz povlastica upravo reflektira porezna reforma na glavne ciljeve koji su sami zadani. I zato držim da je u ovoj poreznoj reformi vođeno računa o rasterećenju poduzetnika i građana, o ograničavanju stopa, poreznih stopa, održivosti javnih financija i održivosti financijskog sustava lokalne i područne samouprave, ostvarivanju ključnog makroekonomskog cilja, a to je da deficit opće države u idućoj godini bude na razini dva ili ispod dva posto. Kad govorimo o rasterećenju poduzetnika to se rasterećenje postiže smanjenjem opće stope poreza na dobit sa 20 na 18, a za male i srednje poduzetnike čiji su prihodi do 3 milijuna kuna godišnje smanjuje se stopa poreza na dobit sa 20 na 12% Po meni evo prva ozbiljna konkretna mjera prema malom i srednjem poduzetništvu u Hrvatskoj. Dakle, smanjuje se, 10% se smanjuje za sve poduzetnike u Hrvatskoj opća stopa poreza na dobit, a za male poduzetnike 40%, dakle 8 naprema 20 je 40% i to je ja mislim ne samo usmjereno prema malim poduzetnicima nego o prema poljoprivrednicima i na taj način onaj porez o kojemu smo govorili, a o tome ću još kasnije reći nekoliko riječi, projekt Slavonija se prepoznaje i u ovom smanjenoj stopi poreza na dobit gdje se primjerice poljoprivrednicima omogućava da značajno smanje plaćanja temeljem poreza na dobit. Kao jednokratna mjera daje se mogućnost kreditnim institucijama da kao … priznati rashod utvrde iznos otpisa loših kredite. O tome je bilo riječi već tijekom jutra pa neću puno o tome, ali ja u svakom slučaju ovu mjeru podržavam neovisno što se iza ove mjere može kriti. Ja tu mjeru podržavam i iz razloga što ona čisti bilancu dužniku banke i omogućava mu da preko u narednom budućem vremenu krene u nove kredite za poticanje investicija i otvaranje radnih mjesta. Za mene je ovo i pošteni pristup.

Prema tome, u tom kontekstu promatram i ovaj dio da je to itekako kroz ovakvu izmjenu poreza na dobit išlo se u prilog poduzetnicima. Što se tiče poreza na dohodak, ja mislim da je vrlo važno konstatirati da je kroz izmjene poreza na dohodak od 2 milijuna i 750 tisuća hrvatskih građana koji su obveznici plaćanja poreza na dohodak, da sada preko milijun i 500 njih uopće nije u škarama poreza na dohodak, to je više od 50% hrvatskih građana koji bi trebali plaćati porez na dohodak, više neće biti obveznici plaćanja poreza na dohodak. Ovom mjerom 560 tisuća hrvatskih građana više neće plaćati porez na dohodak. Postoje i primjedbe, što je sa 900 tisuća građana koji već prije nisu bili obveznici plaćanja poreza na dohodak, treba reći da se drugim mjerama, a o čemu smo već i jutros govorili i o čemu ovi zakoni govore, to je kroz smanjivanje cijene struje, odnosno ne smanjenje cijena struje nego smanjenje PDV-a na struju, na odvoz smeća i drugim mjerama također pomaže u poboljšanju standarda onih građana koji imaju doduše male plaće i koji već ranije nisu bili obveznici plaćanja poreza na dohodak. Ali je činjenica da od 2 milijuna i 750 poreznih obveznika u Hrvatskoj, obveznika poreza na dohodak njih milijun i 800 neće biti obveznici plaćanja poreza na dohodak. Sada tu dolazimo na ono što je već jutros o tome također bilo riječi, što sa lokalnom samoupravom, kako izvršiti kompenzaciju u lokalnoj samoupravi. Ja vjerujem ministru da će ovaj 16. zakon koji je najavljen, Zakon o financiranju lokalne samouprave čim prije ugledati svjetlo dana usprkos svim ovim simulacijama koje treba napraviti kako i na koji način što brže obeštetiti jedinice lokalne samouprave. Slažem se i morati će gradonačelnici, načelnici predlagati proračune na temelju ove 2016. godine, ali dobro bi bilo da Vlada bude vjerodostojna ono što i hoće i što najavljuje, da Vlada čim prije dođe u Hrvatski sabor, da čim prije taj zakon dođe u raspravu sa zainteresiranom javnošću da se još više uvjerimo da tih milijardu i 400 milijuna kuna će biti transferirano jedinicama lokalne samouprave kako ne bi teret promjena koje donosi Zakon o porezu na dohodak pao na jedinice lokalne samouprave gdje u RH već i sada raspodjela javnih sredstava u korist države u odnosu na jedinice lokalne samouprave, 86 čini mi se 14 ili čak 87 naprema 13% u korist države.

Što se tiče PDV-a stručnjaci koji su komentirali najavljenu reformu, bili su zadovoljni sa izvornim prijedlogom reforme. To je činjenica da je onaj izvorni prijedlog reforme koji je bio predstavljen za makroekonomiste u Hrvatskoj i za porezne stručnjake bio prihvatljiviji jasno je da je svaki zakon koji dolazi u Sabor dio i kompromisa između socijalnih partnera, dakle poslodavaca i sindikata, Vlade tako da apsolutno mi to prihvaćamo. Ali treba reći u tom kontekstu i sljedeće, da izmijenjena porezna reforma od one koja je bila najavljena je na neko vrijeme, ja se nadam ne na cijelo vrijeme ove Vlade, zaustavila smanjenje opće stope PDV-a sa 25 na 24%

Tako da treba s jedne strane gledati i dobru stranu ovog kompromisa sa sindikatima i socijalnim partnerima, ali s druge strane treba imati na umu da smo sada privremeno odustali od one mjere jer je jasno da treba zadržati makroekonomsku stabilnost u prvom redu i stabilnost državnog proračuna. Htio bih nešto reći i o ovom dijelu koji se odnosi na smanjenje odnosno povećanje stope u ugostiteljstvu.

A ja sam to već jednom govorio u ovome Saboru i to ću sada ponoviti. U isto vrijeme dok se povećava stopa sa 13, na 25 mi svjedočimo s druge strane smanjivanju stope PDV-a za jednu drugu proizvodnu djelatnost, poljoprivredu za sve one inpute koje čine poljoprivrednu proizvodnju sa 25 na 13. Ovdje možemo zaključiti sljedeće, koliko god bili nezadovoljni činjenicom da će ugostitelji imati povećanu stopu PDV-a ali u tom kontekstu treba promatrati i redistribuciju dobara sa jedne pretežito sezonske uslužne djelatnosti kao proizvodne djelatnosti. I ja mislim da će se lakše, kudikamo lakše za svoju poziciju u konkurentnost na Mediteranu, sa cijenama koje i danas ima hrvatski turizam i hrvatsko ugostiteljstvo kao dio tog turizma lakše nositi sa konkurencijom nego što ćemo oporaviti hrvatsku poljoprivredu. Tako da je po meni, koliko god govorim razumijem poziciju ugostiteljstva, ja mislim da je istok Hrvatske, Slavonija, poljoprivreda snaženje OPG-a i kroz ovu mjeru i onu mjeru koju sam prije govorio o smanjenju stope poreza na dobit itekako važna. Prema tome, ne želim reći da se ovdje radi o solidarnosti ali želim reći da je ovo mjera koja može naići na odobravanje kada znamo koliko je važno ravnomjeran razvoj Hrvatske. Razumijem i dobro sam čuo kolegu Sponzu jutros u nekoliko navrata kada je govorio o win-win situaciji, da budu zadovoljni i Vlada i ugostitelji ali bih podsjetio da je Vlada HDZ-a 2010. godine donijela Zakona o turističkom zemljištu, jedan sam od autora toga zakona. Meni je čudno da nakon 5 godine se postavljamo pitanje zašto ga nismo realizirali kada je najodgovornija u Vladi bio ministar koji je dolazio iz IDS-a. I ne znam zašto se sa time stalo, ne znam zašto se nije to realiziralo. Na stotine tisuća kvadrata turističkog zemljišta bilo u kampovima, bilo u hotelima sa time se stalo. I nama je izazov i tu se slažem sa kolegama iz IDS-a, ovo je Vladi veliki izazov kako, … [[Govornik se ne razumije.]] ogromno građevinsko zemljište stavite u funkciju da hotelski kompleksi, ne samo privatni nego i oni koji imaju a nisu dobili koncesiju na to građevinsko zemljište mogu ići u realizaciju cjelokupnog tog investicijskog projekta. I to treba čim prije krenuti i nastaviti sa realizacijom zakona o neizgrađenom građevinskom zemljištu, o turističkom zemljištu. Htio sam još reći nekoliko riječi a to je, to su lokalni porezi. Lokalni porezi su praktično iz Zakona o financiranju lokalne samouprave izvučeni, oni porezi koji su isključivo, pripadaju u domenu bilo županija, bilo gradova, bilo općina dok su zajednički porezi, porezi na dohodak, porez na dobit i dalje ostaju za riješiti kroz Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, koje sam već maloprije spomenuo. Ja ne bih tek tako olako tvrdio kako porez na nekretnine ne može biti dovoljan supstitut za snaženje financijskog potencijala jedinica lokalne samouprave. To govorim i iz razloga što niti komunalna naknada nije bila u dovoljnoj mjeri u Hrvatskoj korištenja kao veći izvor prihoda jedinica lokalne samouprave. Zašto to želim reći? Naime, radili smo analizu na 2% jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj i to za 2% jedinica lokalne samouprave koje su izradile geodetsku izmjeru i katastar zgrada. I utvrdilo se da te jedinice lokalne samouprave koje imaju novu geodetsku izmjeru za što se zalažem od prvoga dana od kada sam u ovom Saboru jer je sramotno da se još naša najvažnija evidencija nekretnina temelji na izmjeri iz 1830. godine, dakle prije 200 godina. Pa se pokazalo da one jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine koje su to uspjele napraviti imaju 50% više prihoda od komunalne naknade samo zbog obuhvata zgrada i površina koje povećavaju proračun jedinica lokalne samouprave. Prema tome, ja ne bih nimalo gledao sa zebnjom mogućnost da se kroz porez na nekretnine koji jest usklađen sa potrebom jedinica lokalne samouprave da kudikamo bolje vladaju svojim površinama pod zgradama, po stanovima, pod proizvodnim pogonima, tvornicama itd., mogu u značajnoj mjeri povećati svoje prihode. A da ne kažem da kroz novu geodetsku izmjeru kada se sređuje imovinsko pravno stanje je rast cijena nekretnina u toj jedinici lokalne samouprave, drastično raste što onda kroz porez na promet nekretnina ovih 4% koje smo smanjili sa 5% doprinosi svakako boljoj, kudikamo boljem punjenju općinskih odnosno gradskih proračuna. Evo, i na kraju, svakako da ćemo mi u Klubu HDZ-a ovo podržati. Očekujemo da se ove primjedbe koje će biti kroz prvo čitanje iznesene da ih ministar i Vlada pažljivo razmotre, da se čim prije krene u izradu ovog 16.-tog zakona koji će onda apsolutno dopuniti ovu cjelokupnu reformu.

Prva replika je uvaženi kolega Mirando Mrsić. Hvala lijepo. Pred menom je zaključak Vlade od 3.11. ove godine kojom Vlada daje suglasnost da se zbog kratkoće roka proizašlih iz objektivnih okolnosti iz postupka procjene učinka propisa izuzmu nacrti prijedloga ovih zakona. Gledajući Zakon o procjeni učinaka propisa, iščitavajući njegove članke nigdje nisam vidio dozvolu da Vlada izuzima procjenu pravnih učinaka propisa temeljem zaključka. Naime, zakon se ne primjenjuje na procjenu fiskalnog učinka propisa na državni proračun, dakle primjenjuje se na sve druge zakone. Ako za propis za čije donošenje se predlaže po hitnom postupku a za koji se ne provodi postupak procjene učinka prema članku 11. stavku 1. ovog zakona obavezno se izrađuje prethodna procjena prema propisanom obrascu. Prethodna procjena se prilaže uz nacrt prijedloga propisa s konačnim prijedlogom zakona. Ova odredba se ne primjenjuje u slučaju donošenja propisa po hitnom postupku radi žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti i štete. U ovome ne vidimo nikakvu štetu niti opasnost od same štete. Ono što je Vlada mogla napravit a nije napravila je u članku 23. koji kaže „Iznimno od stavka 2. ovog članka odredba tog stavka se neće primjenjivati a to je iskaz o postupku donošenja samog zakona.“ I u tom slučaju ne može se, ne treba prilagati iskaz ali treba provesti cijeli postupak ovog zakona.

Uvažen kolega Bačić odgovor na repliku.

Prvi je pristup da ovo što ste vi rekli kroz proceduru hitnog donošenja zakona izbjegne izradu procjene financijskog učinka i da nas dovede praktično pred gotov čin zbog donošenja državnog proračuna, zbog svega onoga što nas očekuje na kraju kalendarske godine. S druge strane meni je ovaj princip prihvatljiviji u kojemu mi raspravljamo ovdje u Hrvatskome saboru o ovim zakonima kao u prvom čitanju nakon čega očekujem da bi Vlada mogla izvršiti doista procjenu pojedinog financijskog učinka za svaki zakon. Iako je ministar već u nekoliko navrata nama spominjao koliko je otprilike financijski učinak svih ovih zakona. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačić kazali ste sveobuhvatna reforma, ne mogu se složit naprosto a to je vidljivo i dalje iz rasprave, izlaganje samog ministra. Ovo je parcijalna reforma. A da još to mogu potkrijepiti time da li je konzultirana industrijska strategija odnosno da li je uvažena, da li je strategija razvoja turizma koje je donosena u ovom domu, to su samo dvije neke smjernice za ubuduće što se tiče sveobuhvatne reforme. Nadalje, kazali ste, ja vjerujem ministru. Ja bi isto želio vjerovati ministru i njegovom timu što se tiče i kompenzacijskih mjera i svih ovih zakona koji se dalje, međutim smatram da mi svi ovdje radimo preodgovoran posao da bi išli na to da ajmo reći vjerujemo nekome. Ja ću vjerovati kada te kompenzacijske mjere dođu ovdje u Sabor, kada Sabor usvoji taj zakon i kada građani odnosno lokalna samouprava u ovom trenutku vidi što i kako. Mislim, slažem se lijepo je vjerovati ali prestar sam da bi mogao na tome završiti. Druga stvar, dosada protekle dvije Vlade, ovo je druga Vlada koja radi neku vrstu porezne reforme i prvoj smo vjerovali bili isto tako, ja sam makar vjerovao kao vi pa je ispalo da nisam trebao vjerovati. Ova Vlada između isto HDZ-a i MOST-a na sreću nas svih nije radila ništa. Ova je sad počela odmah sa poreznom reformom i to u zraku su kompenzacijske mjere. To je jedna potpuno nova kategorija. Prisjetio bi vas, a i kazao sam na odboru bila je jedna solucija koju je Ustavni sud ukinuo bio, ustvari smatra neustavnom porez na neobrađeno poljoprivredno zemljišta. Upitana je i ova kategorija, upitne su procjene, upravni postupak, velika mogućnost i očekujem jako puno žalbi na izdana rješenja. Evo to je čisto kao afirmativna sugestija ministre. Proučite to jer sa uvođenje, evo dozvolite minuta, pardon sekunda, znači sa ovom supstitucijom nismo napravili ništa osim što lokalna samouprava evo više nema ni jedan domicilni porez. Hvala vam lijepa. Ali zaista bih vas molio s obzirom na broj klubova i replika da se držimo 2 minute i da se koncentriramo jednostavno na 2 minute. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Batinić ja ostajem pri stavu da se radi o cjelovitoj poreznoj reformi. No, s obzirom da je ministar najavio i donošenje zakona ali i ovdje javno, ne samo ovdje na govornici, nego je rekao ja vjerujem da će Ministarstvo financija u tom smislu i uputiti određene smjernice prema županijskim, gradskim i općinskim, prema županijama, gradovima i općinama da se proračuni rade na temelju 2016. godine. Ja mislim da tim pismom Ministarstvo financija koje bi trebalo biti upućeno na određeni način puno više govorio nego o tome vjerujem li ja ili ne vjerujem ministru. Ja ministru s obzirom na sve što je radi u ovih 5 ili 10 mjeseci vjerujem ali sam i siguran da će gradonačelnici, načelnici županija dobiti takvu instrukciju kako i na koji način formirati proračun. Da će iz tog dokumenta onda jasno moći formirati svoje prihodovne strane proračuna i da će to Vlada morati ispoštivati. Jer u slučaju sa 1 milijardu i 400 milijuna kuna slažem se s vama mislim da bi itekako teško mogla funkcionirati lokalna samouprava u Hrvatskoj. Iduća replika je uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala predsjedavajući. Kolega Bačić, vi dakle slijedite ministra Marića u obmanjivanju javnosti gdje vi uporno tvrdite da je deficit Hrvatske države na godišnjoj razini 7 i pol milijardi kuna. A upravo je ministar Marić nedavno rekao da samo u 2017. godini Hrvatska mora platiti 27 milijardi kuna dospjelih dugovanja. I dajte mi sad recite kako ste vi uspjeli to smanjiti na samo 7 i pol milijardi?

Lijepo recite Hrvatska će u 2017. imati manjak od 34 i pol milijarde kuna, odnosno 30% hrvatskoga proračuna. I ove vaše pričice o tome kako će sada hrvatski građani nešto kao bolje živjeti su potpuno, dakle besmislene iz razloga što će se sve ove porezne olakšice koje će navodno nastupiti financirati iz vanjskoga zaduživanja. Na to vanjsko zaduživanje mi ćemo morati platiti i kamatu i u konačnici će građani još više novca potrošiti nego što će navodno dobiti. A gospodin Marić sada priča, a priprema upravo za koji mjesec novo zaduženje u iznosu višem od jedne milijarde eura, a sada nas ovdje želi umiriti nekakvim aspirinom kako ćemo imati evo 15 kuna nižu cijenu odvoza smeća. Prema tome, recite građanima istinu Hrvatska se nalazi u agoniji i ova Vlada nije ponudila rješenje da ona konačno prestane ili se barem ublaži. Kolega Bunjac, vrlo brzo ćemo imati raspravu o proračunu za iduću godinu gdje ćemo vidjeti koliki će točno biti deficit državnog proračuna. Ono što je točno, to je da je za 2016. godinu, dakle ovu godinu je deficit državnog proračuna bio 7 i pol milijardi. Ako znamo da godišnje otprilike Hrvatska vraća 12 milijardi kuna kamata one su uključene u proračun i čine sastavni dio rashoda državnog proračuna. Prema tome, ne može odstupati apsolutno od onih brojke koje nam ministarstvo i koje Vlada ovdje u Saboru predlažu kada se govori o državnom proračunu. Što se pak tiče izvanproračunskih fondova ako ste na to mislili, na Hrvatske autoceste ja mislim da je već o tome puno puta bilo ovdje riječi, da obveze izvanproračunskih fondova nisu uključene u proračun i da će o njima Vlada rješavati kroz refinanciranje tog javnog duga. Iduća replika, uvaženi kolega Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bačić, spomenuli ste predstečajne nagodbe i spomenuli ste učinke ovih poreznih izmjena, izmjena ovih Zakona o porezima na bolje poslovanje poduzetništva i podizanje poduzetništva i obrtništva, pa ću ja reći ovako da bilo bi dobro malo se podsjetiti tih predstečajnih nagodbi jer su one ostavile tako duboke rane, pogotovo na male poduzetnike, da oni još dan danas nisu iz toga kotla izašli van i da se dan danas bore za život, a sve posljedično zato što su neki sebi uspjeli otpisati dugove na način kako im je bilo predviđeno zakonom.

U redu, ni ove izmjene zakona neće poboljšati taj omjer u korist lokalne samouprave. Ali ono što je ovoga trenutka barem dobro neće ni pogoršati. Ali intencija mora biti da se u budućim poreznim izmjenama i prilagodbama poreznih zakona ide u pravcu decentralizacije financijske prema lokalnoj samoupravi jer samo tako ćemo moći napraviti jedan opći razvoj u društvu općenito i u svim dijelovima Hrvatske ne samo u Slavoniji. Jer moramo spomenut ovdje i Liku i Prigorje i Moslavinu i Bilogoru, svugdje su slični problemi. U svim tim prostorima su slični problemi. Odgovor na repliku, kolega Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrg, apsolutno se slažem sa vama.

Ja se nadam da ćemo u mandatu ove Vlade svjedočiti tom projektu. Nisam uspio u svojih 20 minuta reći nekoliko riječi što također podržavam, a to je Zakon o poreznoj upravi, gdje se kao što vidimo u pravilu vraćaju područni uredi u sjedišta županija. Ja mislim da je to jako dobro. Očekivao sam moram reći da će se tim putom kao sestra blizanka voditi Carinska uprava, pa ja mislim da za neko daljnje promjene da bi se na način organizacije i Carinske uprave otprilike preslikao model financiranja Porezne uprave. Naime, ja držim da kroz snaženje pozicije županija se može doprinijeti kvalitetnijem, ravnomjernijem razvoju Republike Hrvatske, a ne kroz daljnju regionalizaciju, odnosno smanjivanje ovlasti pojedinih županija. To je na tragu onoga što ja i ovdje u Saboru oduvijek zastupam. Iduća replika je uvaženi kolega Branko Grčić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Bačić slažem se sa vama. Cilj reforme ovakve vrste trebao biti gospodarski rast, novo zapošljavanje, veća potrošnja. Međutim dva su problema u ovoj reformi, novac od porezne reforme ide uglavnom bolje plaćenima, dakle bogatijim ljudima gdje će većina tog novca ići u štednju neće se trošiti. Da je taj novac išao slabije plaćenim ljudima i umirovljenicima taj novac bi sigurno završio u potrošnji. Međutim još je važnije ovo drugo pitanje, pitanje kako će ova reforma utjecati na investicije? Mi smo ovdje čuli da se sustav oporezivanja dobiti mijenja na način da se smanjuje stopa kako bi se ostavilo bilo više novaca za investiranje, međutim ukinuta je odredba ili olakšica za reinvestiranu dobit. Objašnjenje je da je svega 1,5% poduzetnika koristilo tu olakšicu. Međutim kada gledate strukturu poduzetnika onda treba znati da je 74 tisuće firmi koje danas egzistiraju sa nula zaposlenih, da je idućih 66 tisuća malih poduzeća, da je idućih 3 tisuće samo ili 2% srednjih poduzeća i da je svega 0,4% velikih poduzeća. Dakle praktički ovih 1,5% onih koji jesu iskoristili olakšicu za reinvestiranu dobit mogli bi svrstati u srednja i velika poduzeća i to sva, a to nije malo. To želim naglasiti jer je tu bilo riječi o ozbiljnim iznosima i ono što je vrlo važno znati to je puno bolji i veći i jači instrument uz zaštitnu kamatu na kapital negoli što je oslobađanje svih poduzetnika nekog postotka poreza na dobit. Odgovor na repliku uvaženi kolega Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Grčić, pa ja sam to rekao u svom uvodnom izlaganju. Dakle 940 tisuća hrvatskih građana sa malom plaćom već sada ne plaćaju porez. Prema tome, nije moguće porez na dohodak hoću reći, nije moguće država sada ide u nekakav negativan porez kako bi se njima povećala plaća. Naime, država u realnom sektoru osim za zaposlenike u državnim i javnim službama nije poslodavac. Ono što država može napraviti to je da … podiže letvicu kako bi što više građana izišlo iz škara poreza na dohodak i na taj način se povećala plaća, što je to upravo slučaj sa ovim zakonom. Dakle nije malo, ja ne znam trebalo bi vidjeti kakva je situacija sa drugim državama, ali da preko 55 gotovo 60% svih obveznika plaćanja poreza na dohodak u jednoj državi ne plaća porez, to dovoljno govori o socijalnoj osjetljivosti te države koja doista u vlastitim mogućnostima radi ono što može, a to je da oslobađa plaćanja poreza na dohodak i na taj način povećava plaću. Povećanjem plaće povećava potrošnju, a ja se nadam da će kroz povećanje potrošnje to osjetiti i na prihodima državnog proračuna. Što se tiče ukidanja mogućnosti neplaćanja poreza na dobit na reinvestiranje kod pojedinog poduzetnika, ja se slažem s formulacijom koju je ministar rekao. Ako ta mjera nije polučila uspjeh, ako je svega 1,8 ili 08% svih poduzetnika koristilo tu mjeru onda ona nije pogođena, nešto s njom ne štima, nešto treba promijeniti. I prihvaćam onda kao rješenje iako se slažem s vama, to je za one koji su koristili jako dobra mjera, ali ili nije prepoznata ili nije pogođena, učinak je vrlo mali od takve mjere. Ova mjera da se svim poduzetnicima generalno smanji za 2%, a malim poduzetnicima za 8% mislim da je itekako prihvatljiva. Hvala lijepa. Iduća replika uvaženi kolega Andrija Mikulić. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa meni se čini da i jedna i druga strana sabornice ne govori o istim stvarima. Jedni tvrde da se nešto smanjuje, jedni da ne. Dakle ja moram priznati da kada govorimo o turističkim destinacijama onda želimo doći tamo gdje je to dobro, kvalitetno i sigurno pa tako shvaćam i našu Hrvatsku. Ako imamo stabilan porezni sustav, imat ćemo i investitore koji će htjeti ulagati u Hrvatsku državu. Ono što je bilo unazad nekoliko godina sigurno nije dobro. Na desetke promjena poreznih zakona i to sigurno nije dobro i to ne odaje jednu dobru vibraciju, jednu dobru sliku gdje bi bilo dobro investirati. Dakle, čitajući sve ove prijedloge zakona i danas zahvaljujem kolegama iz ministarstva što su nam na odboru detaljno to obrazložili, ja sam to shvatio da je to određeno rasterećenje integralno gledajući, dakle rasterećenje. Predložio bih da manje pričamo o formi, više o sadržaju, a kolega Bačić ono što me zanima možda da malo više kažete na koji način će se to kompenzirati prema jedinicama lokalne odnosno regionalne. Znači koliko sam shvatio, negdje se uzme, države će to kompenzirati i oni će biti izjednačeni u tom segmentu. Znate ima ona jedna blaženi oni koji ne vidjevši, a vjeruju, ima ta. Prema tome, ja vjerujem ministru i njegovu timu jel vama jedino s druge strane sabornica ostaje ili preostaje da vjerujete jel da ste znali išli bi u veliku poreznu reformu, a ne u mini reforme porezne jel sa mini poreznim reformama ste napravili veliku štetu, a najveća korist za građane RH će biti sa ovom velikom poreznom reformom. Odgovor na repliku uvaženi kolega Bačić. Kolega Mikulić najprije na onaj vaš prvi dio, kada se neka država koja se država smatra da je za investitore dobra, prijateljski raspoložena, ona koja ima sređeno imovinsko-pravne odnose, sređeno prostorno planiranje, koja ima jednostavnost propisa i protokola ikoja ima stabilni porezni sustav. To su četiri osnovna preduvjeta da bi neka država bila konkurentna i bila prijateljski raspoložena prema investitorima. Ja držim da smo ovom poreznom reformom učinili pretpostavke da barem riješimo jedan od ta četiri temeljna stupa a da je na Vladi da nastavi sa ostala tri stupa koja nisu baš, osim prostornog uređenja, koje mislim da je solidno pokriveno, da je preduvjet investiranja u Hrvatskoj. Što se tiče kompenzacije, jedinicama lokalne samouprave mislim da je to ministar vrlo … [[Govornik se ne razumije.]] jednostavno objasnio. Onoliko novaca koliko su gradovi, općine i županije u ovoj godini imali od poreza na dohodak iz državnog proračuna će im se mjesečno ili već ne znam kvartalno transferirati dok se ne donese zakon koji će omogućiti pravilnu raspodjelu, bolju raspodjelu sredstava od zajedničkih poreza. To je ja mislim jedini način. S time što sam i pozvao ministra da osim tako jedne usmene predaje to riješi po meni okružnicom iz ministarstva i da se čim prije ide u donošenje Zakona o financiranju lokalne samouprave. Evo poštovani kolega, dotakli ste se moje rasprave i izrazili čuđenje na ulogu IDS-ovih ministara u Vladi a na temu turističkog zemljišta pa bih želio kazati da i vi i ja vrlo dobro znamo da su upravo IDS-ovi ministri stopu PDV-a za ugostiteljstvo smanjili sa 25 prvobitno na 10%, što je kasnije korigirano na 13% No istine radi i javnosti radi i vi i ja jako dobro znamo ma tko to bio ministar u bilo kojoj Vladi i bilo kojem sazivu Vlade RH ukoliko nema snažnu podršku ministarstva i ministra pravosuđa a u ovom novom sastavu Vlade i novog ministra za upravljanje državnom imovinom da temu provedivosti zakona o tzv. turističkom zemljištu neće biti moguće provesti. No želio bih isto tako kazati pa i pomoći samom ministru financija koji je najodgovorniji za održivost i stabilnost javnih financija da ipak razmotrimo jednu činjenicu a to je da cijela Europa na potrebu niske porezne reforme, konkretno poreza za ugostiteljstvo ima puno niže kamatne stope nego što se ovim prijedlogom zakona predlaže. Pa ću konkretno kazati, Španjolska za ugostiteljstvo ima 10%, Francuska 10%, Italija 10%, Cipar 9%, Austrija 10%, Portugal 13% i gle čuda Hrvatska rigidno centralizirana država i Grčka najcentraliziranija država u Europi 24%

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Sponza ja se s vama slažem i držim da 4, 5 godina koje su iza nas je država ostala bez ogromnih sredstava, to vjerojatno i vi znate na stotine, stotine tisuća kvadrata, građevinskog zemljišta kojim raspolažu brojni hotelski kompleksi, turistički hoteli, turistička poduzeća da nisu u sustavu koncesioniranja. To su ogromni novci. Prema tome, ja mislim da turistički sektor se sam mora založiti da bi se taj zakon čim prije ili izmijenio a u svakom slučaju proveo. To nije dobro. To nije dobro s jedne strane što država ostaje a mi kao saborski zastupnici trebamo voditi računa i svakako i o prihodu državnog proračuna što RH ostaje bez velikih sredstava, od naplate koncesioniranja ili zakupa ili nečeg trećeg na tim prostorima. A s druge strane ta činjenica onemogućava te iste tvrtke, turističke tvrtke da na tom zemljištu kroz pravo građenja ili na neki drugi način mogu ići u nove investicijske cikluse. Prema tome, vi se i ja slažemo se, može biti i za državu i za turistički sektor win-win situacija samo smo, to moramo priznati, nemamo više što skrivati, 5 godina je iza nas a nismo napravili ništa iako je zakonska podloga bila za to. I ja ne znam da li je u tom kontekstu, s jedne strane ostavimo na miru turističko zemljište pa ćemo smanjiti stopu PDV-a bilo razmišljanja. Ali u svakom slučaju smanjena je stopa PDV-a ali se s druge strane nije iz tog sektora izvuklo novce koje bi oni bili morali platiti da se taj zakon realizira.

I zadnja replika uvaženi kolega Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Bačić, vi ste u svom govoru jasno rekli da je ova reforma sveobuhvatna, da ima cilj rasteretiti poduzetnike, da ima cilj omogućiti veće prihode građanima i stabilnost javnih financija u toku jedne proračunske ili više proračunskih godina. I što imamo s druge strane, sa strane oporbe? Oni su protiv toga. Znači jedan prihvatljiv cilj, jedna prihvatljiva vizija i dolazimo na stranu oporbe koja je protiv svega toga i traži razlog zašto bi trebala biti protiv toga. I onda se mi čudimo, ja se čudim jer sjećam se i onog vremena prije kako je to izgledalo, znači mi ispuštamo gotovo sve što se ispustiti može i dižemo jednu međustopu ako ja to dobro razumijem, ovu na ugostiteljstvo. A kada su oni bili na vlasti oni su sve dizali i spustili tu baš, tu jednu međustopu pa i nju malo podizali kada je bilo potrebno i sada su protiv toga. Ne razumijem, ne znam zašto. I danas čujemo da smo cinični što bi značilo da govorimo nešto što ne piše a vrlo jasno branimo naše stavove i govorimo što piše. Kako su oni u te 44 svoje nekakve rasprave o poreznim zakonima objašnjavali neke svoje aktivnosti, evo ja ću vas podsjetiti jer sam ovdje već, ne znam 3 mandat, pa da se samo sjetimo. Kaže tadašnji ministar podizanje PDV-a u funkciji je zaštite najslabijih slojeva društva. Znači podignemo PDV za 2%-tna poena i štitimo najslabije slojeve društva. I to prođe onako nitko se nije bunio, 3,5 milijarde više u proračunu idemo dalje. Dođe 2013. donosi se Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit i to tumači isto gospodin Linić. Što on kaže vezano uz ovaj otpis o kojem i danas dosta govorimo, znači mogućnost otpisa loših kredita? Kaže kolega Linić ne pokrećite ovrhe nego otpišite dio dugova. A na to Milanović dajmo ljudima mogućnost da dođu do daha. I u 2 godine otpiše se 12 milijardi kuna, 12 milijardi kuna, evo samo da završim, i danas nas pitaju zašto to radimo i tko će pokriti te rupe u proračunu? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Postoje određeni dijelovi gdje se pokušava osporiti kvaliteta same reforme ali tako je, mislim takav je parlamentarni život. Ja bi se prisjetio pri tome jedne stvari, a to je kada je jedna od prvih mjera prilikom donošenja proračuna 2012. godine bila podizanje stope PDV-a sa 23 na 25 a u isti vrijeme kao doprinos rasterećenju poduzetništva smanjenje doprinosa na zdravstveno osiguranje sa 15 na 13. Epilog je bio da se s jedne strane gotovo rušio zdravstveni sustav, a s druge strane kao što ste vi rekli ta mjera je bila kako je rekao kolega Linić da se pomogne slabijim slojevima u društvu, no vrlo brzo je ta mjera vraćena sa 13 na 15% Prema tome, to je bilo ovako samo kratkotrajno da bi se pokušalo obrazložiti, da bi se pokušalo opravdat dizanje stope PDV-a sa 23 na 25% ali nije ostala trajno ona mjera koja je bila predviđena za rasterećivanje poduzetnika sa 15 na 13% Nastavljamo s klubovima, u ime Kluba zastupnika SDSS-a uvaženi kolega Milorad Pupovac. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege za zastupnike u Hrvatskom saboru uvijek je značajna stvar i velik dan kad dobiju zakone i zakonske inicijative ove vrste. Slagali se ili ne slagali sa onim što se predlaže u rješenjima ali u ovako kratkom vremenu od kako funkcioniramo kao Sabor i od kako je Vlada oformljena dobiti ovako pripremljen paket zakona sa ovako ozbiljnom materijom kao što je porezna reforma ili najveći dio porezne reforme to zaslužuje poštovanje. I bez obzira što ministar Marić ima kontinuitet u odnosu na prošlu Vladu i sigurno ga nije pripremao u dva ili tri mjeseca, to zaslužuje ozbiljan pristup i ozbiljnu raspravu.

Dakle, on nije pravi samo po tome što se uhvatio prave stvari, jednog važnog instrumenta kojim država regulira ono što je bitno za nju a to je pitanje proračuna kojim država regulira značajan dio svojih ovlasti u odnosu prema građanima i odnosu prema tvrtkama, odnosno privrednim i poslovnim subjektima. Nego ono što je značajno jest da u ovoj inicijativi za koju kažem možemo se slagati ili ne slagati sa pojedinim rješenjima, a neki se neće slagati ni sa osnovnom idejom imamo elemenat ili imamo segment koji sasvim sigurno zaslužuje da ga vrednujemo pozitivno. Zemlja, naše društvo, naše gospodarstvo, naša ekonomija zbog monetarne politike koja je statična, zbog monetarne politike koja je nedinamična zapravo trpi ozbiljna i teška ograničenja kada su po srijedi mogućnosti rasta, kada su po srijedi mogućnosti jačanja proizvodne, industrijske grane i s druge strane kada su u pitanju mogućnosti jačanja konkurentnosti i jačanja izvoza. Sa ovim što je napravljeno sa ovim setom zakona i sa ovom izmjenom u poreznoj sferi utječe se i na elemente u mjeri u kojoj je to fiskalni mehanizmi mogu, utječe se na elemente koji se tiču i vrijednosti naše nacionalne valute. To je značajno dostignuće. Značajno dostignuće jer na taj način se stvara komotniji, slobodniji prostor za privredu, za izvoznike i za konkurentnost a time i za rast. I to je nesumnjivo pozitivan doprinos ovoga što se čini sa ovom inicijativom. I s te strane Klub zastupnik SDSS-a i ako smijem reći u ime drugih zastupnika nacionalnih manjina mi tu komponentu pozdravljamo. što se tiče promjena u politici PDV-a dobro je da je došlo do korekcije bez obzira što vjerujem da bi ministar volio da je stopa bila jednoobrazna jer bi bila u skladu s osnovnom intencijom a to je da zakon bude što je moguće jednostavniji i da cijeli sistem naplate poreza bude što je moguće jednostavniji jer ga je onda lakše i kontrolirati i lakše ga je nadzirati i lakše je računati na ukupan mogući prihod s te strane. Međutim, socijalne prilike i rasponi socijalne nejednakosti, socijalne nesigurnosti, socijalne nesigurnosti kod naših građana traže da imamo nešto veći stupanj osjetljivosti i barem kao prijelazno rješenje zadržavanje stope PDV-a od 5% i prijelazne stope od 13% za neke kategorije je nesumnjivo dobro. I mi to kao klub pozdravljamo i pozdravljamo činjenicu da je to usuglašeno između kluba zastupnika, između Vlade i drugih partnera unutar koalicije. Ono što bih htio ovdje reći dosta je pažnje bilo posvećeno tome da li je pravedno prema turizmu jednoj od naših najpropulzivnijih grana gdje je naravno značajan dio BDP-a dolazi iz te grane. Da li je pošteno da se ukida prethodna stopa i da se povećava u odnosu na prethodnu?

Ali ja bih postavio pitanje a što je sa drugim granama? Što je sa drugim dijelovima zemlje u krajnjoj liniji? Što je sa Slavonijom? Dakle, odavde 30 km od Zagreba, računam od zapadne Slavonije pa do Podunavlja. Što je sa Banijom, Likom i Dalmacijom?

Hoće li ona biti stalno u zoni 50% manje za područja od posebne državne skrbi kao što je već godinama ili ćemo iznaći neke druge mehanizme i posebno posvetiti pažnje tom prostoru.

I iz tog razloga htio bih reći svojim kolegama koji s pravom zagovaraju ono što je stečeno kad je posrijedi Dalmacija ili Istra, s pravom i ne osporavam im to pravo, nego naprotiv. Mislim da imaju puno pravo da se bore. Ali s druge strane treba imati u vidu i ovu činjenicu, a to je da ova područja koja teškom mukom razvijaju svaku granu uključujući i turističku, uključujući i onu koja je matična za ta područja, a to je poljoprivreda njima treba dati posebnu mogućnost i posebnu pažnju. Naravno, kao što vidite nitko ne traži izuzetke kada su posrijedi ta područja i njihove privredne aktivnosti, a sigurno bi im uz one olakšice koje dolaze za dijelove tih područja kao što su potpomognuta područja sasvim sigurno bile od značajne koristi. Što se tiče poreza na nekretnine ima nekoliko stvari na koje bih htio gospodine ministre i poštovane kolegice i kolege skrenuti pažnju u ime kluba SDSS-a. Mislim da ste hrabro ušli u neka rješenja, da ste relativno brzo i lako transformirajući komunalni doprinos u neku vrstu poreskog rješenja na nekretnine došli do nečega što možda može biti održivo, ali ima i nekoliko pitanja koje bih tim povodom htio postaviti.

Dakle, koji je to mehanizam koji će ministarstvo, odnosno Vlada imati kao nadomjestku za tu činjenicu, a koja bi omogućila mladim obiteljima da lakše dođu do prve nekretnine. I koja bi istovremeno bila neka vrsta injekcije za građevinski sektor, jer je zapravo s tim rješenjem kojeg smo imali do sada se ciljalo na dva cilja. Jedno je da se pomogne specifičnim grupacijama da mogu doći što je moguće lakše do nekretnine, a s druge strane da se potiče građevinski sektor. Ako možete ministre koju riječ u obraćanju reći kako to mislite, na koji način to Vlada planira supstitut i koje su to mjere. Jer kao što kažete druge mjere za mlade obitelji. Mi bismo rado čuli koje su to mjere tako kako bi se pojačala uvjerljivosti ovoga što predlažete. Što se tiče pitanja komunalne naknade i proširenja sa još dva kriterija, a to je starost i trenutno stanje to u nekim slučajevima može stvoriti teškoće kod ljudi. Posebno može stvoriti teškoće kod ljudi sa ratom zahvaćenim područjem. Zamislite ljude u Nuštru ili zamislite ljude u sjevernoj Dalmaciji na području Knina ili Ervenika gdje je bilo također dosta oštećenja, ovdje '91. u Nuštru, a ovdje '95., čiji objekti su stari od '62., '63., uzimam prosjek ili '72., '73., a neki od njih su obnovljeni '96., neki 2006., a neki će biti obnovljeni 2016. Sa ovim obračunom, oni će zapravo dobiti znatno veći iznos za platiti prema jedinici lokalne samouprave. A sve su područja izrazito pogođena kako ratom tako i nedostatkom ekonomskih aktivnosti i zaposlenosti. Ne bi li gospodine ministre i kolegice i kolege, bilo pravedno da država ovdje pronađe neku vrstu načina kako da subvencionira ovim ljudima ono što je neophodno, a da ne mijenjate zakon, da ne pravite prevelik broj izuzetaka i da ne oštetite jedinice lokalne samouprave jer mnogi ljudi neće imati mogućnost da to plate. Evo načelnica ovdje iz jedne općine iz toga područja sjevernije od njezine općine to može posvjedočiti i grada, ispričavam se.

To nije mali broj slučajeva. Druga stvar kada se govori o lokalnim porezima, proširenje oporezivoga dijela nekretnina na tim područjima koji uključuju i gospodarske objekte i gospodarski neiskorištene objekte za te ljude će biti kazna, oni to neće moći platiti. Za njih je život u jednom trenutku stao, a njihova imovina je još uvijek tu. Kada bi ta imovina bila funkcionalna, te jedinice lokalne samouprave imale bi odakle puniti svoj proračun rješenjem koje vi nudite. Ali ovakvo kakvo kada usporedite stanje zamisli koje imate sa realnim stanjem, nažalost to se neće dogoditi. Prema tome gospodine ministre, ako možete do drugog čitanja zatražiti od svojih suradnika da vam uzmu nekoliko takvih općina pa da vidite kakvo je stanje i što realno možete dobiti sa rješenjem koje nudite. Znate neizgrađeno ili neiskorišteno građevinsko zemljište u pojedinim područjima sigurno ima golemu cijenu, ali koja su to područja.

Možda jeste negdje na području Istre, možda jeste negdje na području Brača, ali u ovim područjima to sigurno nije tako. Dakle, ostat će pitanje doista će ostati pitanje, da li će ovakvo rješenje biti dovoljno za tamošnje jedinice lokalne samouprave, uglavnom općine nažalost, gradova je malo.

40 milijardi kuna ako je točan podatak koji sam pročitao, od toga 14 milijardi onih koji su otišli u zastaru je nešto što se mora riješiti.

I drugo, po kojim kriterijima će se to činiti i koje će koristi država, Vlada, a time i građani imati u odnosu sa tom mjerom i sa tim potezom? Spekulira se o tome da će bit riješeno pitanje nekih kredita građana ili nekih zaduženja građana u odnosu prema bankarskim institucijama kao što je pitanje franka i kao što je pitanje nekih drugih. Ja ne znam da li je to tako. I rado bismo čuli potpuniji odgovor ukoliko ga vi gospodine ministre imate u vezi sa ovime.

Dobre mjere i za područja o kojima sam govorio nešto više nego što su govorili moje kolegice i kolege, ali isto tako dobre mjere i za otoke, dobre mjere za različita područja uključujući područja Slavonije i sjevernih dijelova Hrvatske i to treba pozdraviti. Sve to na kraju gospodine ministre ovisit će o dvije stvari, a vi to bolje znate nego ja kao i vaši suradnici. Ali treba reći na glas, a to je disciplina.

Ako to uspijete osigurati vi i premijer onda će dobar dio naših prigovora koje ovdje možemo čuti tokom dana, od kojih gotovo niti jedan nije bio maliciozan i niti jedan nije bio nedobronamjeran i niti jedan nije bio neosnovan.

I zadnja stvar, ako nakon ovoga vi i vaši kolege poduzmu druge neophodne mjere koje trebaju pratiti poreznu reformu, prije svega politiku regionalnog razvoja, prije svega cjelovitu politiku, ekonomsku, gospodarsku politiku zemlje, onda možemo biti sigurni da će vaša reforma imati pozitivne učinke. I zato vas ohrabrujemo da krenete u tom neophodnom drugom i trećem i četvrtom koraku jer ćete tada potvrditi osnovanost ovoga koraka za koji ste se usmjerili. Hvala lijepa. Kolega Pupovac, djelovali ste na zastupnike vrlo umirujuće, imate samo jednu repliku. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Pupovac, imam samo jednu repliku iz razloga što smo slušali svi da bude što manje replika pa da prije dođemo na red. No međutim kada je kolega govorio, govorio je vezano uz komunalnu naknadu, odnosno porez na nekretnine i referirao se na određene dijelove Hrvatske. Ali ovo je pravo mjesto da se kaže da 26 općina i gradova od 556 koliko ima u Hrvatskoj uopće nema komunalnu naknadu. U tim općinama i gradovima komunalna naknada uopće ne postoji, ubire se komunalnoj naknadi u iznosu 0% i biti će vrlo interesantno vidjeti kako će tu, tko će izdavati rješenja i što će biti vezano uz rješenja. Pri tome, nije to samo dijelovi RH koji su bili devastirani, bez obzira da li '91. ili tijekom iseljavanja koje imamo priliku vidjeti. Dakle imamo Slavoniju u kojoj mi imamo napuštene kuće čija je tržišna vrijednost bojim se nula ili malo iznad nule. Ali tu imamo stvar principa, u tih 26 općina i gradova koji ne ubiru imamo i svih, dakle po svim stupnjima razvijenosti, dakle nisu to samo u onom najnižem stupnju razvijenosti. I stoga apsolutno je meni jasna ideja poreza na nekretnine. Ta ideja nije od jučer, ja imam tu jedan materijal koji je rađen 2003., pa jedan materijal koji je rađen 2009. Ali bez obzira kako je, moj prijedlog i čini mi se da bi bio puno bolje da se sredi komunalna naknada, da tu uspostavimo neke kriterije a da tek onda idemo na porez na nekretnine. No međutim, Ministarstvo financija se je opredijelilo na ovaj model stoga mi je izuzetno drago da je uvaženi kolega i tražio neke odgovore od ministra financija ali sigurno će trebati i biti neke odgovore kako ćemo uvoditi porez na nekretnine gdje komunalne naknade nema. Poštovana kolegice, uz ovo što ste vi nabrojali, dakle broj jedinica lokalne samouprave u kojem nema naplate komunalne naknade ja bih naravno mogao nabrojati činjenicu da kada je u pitanju vlasništvo i kada je u pitanju legalizacija i kada je u pitanju niz drugih aspekata također i na tom području imamo brojna neriješena pitanja. Tako da ja se ne mogu ne složiti sa time što ste rekli i iz tog razloga mi se čini da bi ministarstvo trebalo iznaći nekakav supstitut ukoliko želi zadržati ovaj mehanizam, ono za takve slučajeve i za takva područja mora pronaći neku vrstu supstituta koji će onda biti dodatan supstitut i za razvoj i za održivost prilika u tim jedinicama lokalne samouprave. Iduća rasprava je rasprava Kluba zastupnika IDS-a. I molio bih uvaženog kolegu Borisa Miletića da uzme riječ. Izvolite. Hvala vam uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa kolegama. Evo pokušati ću iznijeti u ovoj raspravi stav kluba IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku, glede ove porezne reforme možda s malo većim naglaskom na utjecaj na sam turizam ove porezne reforme, iznijeti po nama neke čvrste argumente, možda dijelom i zabrinutost te nešto i predložiti. Obično volim kazati da mi je uvijek bitniji sadržaj od same forme no kada govorimo o ovoj poreznoj reformi koja direktno utječe na jednu gospodarsku granu koja čini 18% hrvatskog BDP-a, dakle gotovo jednu petinu našeg BDP-a i kada govorimo da se o tome raspravlja a bez da je struka odnosno ljudi koji rade u turizmu, žive od turizma da nisu konzultirani, tada držim da osim sadržaja je isto tako bitna i sama forma. Nadalje, mislim kada se radi o tim procjenama da nije dovoljno samo to statično promatrati već da bi trebalo napraviti i određene dinamičke procjene. Ono što se meni čini ovom poreznom reformom državni proračun će kratkoročno imati benefit, to će se sigurno očitovati u idućoj proračunskoj godini no držim da će dugoročno i proračun i naše gospodarstvo u principu biti u gubitku. Zašto? Zato što je upravo uloga Sabora ta koja je jednoglasno izglasala strategiju turističkog razvoja do 2020. godine i kad takvu jednu strategiju najviši predstavnički dom usvoji jednoglasno možemo kazati da je dakle postignut široki konsenzus. Pitam se koju poruku mi šaljemo kad samo nakon 3 godine idemo mijenjati zakone apsolutno suprotno od usvojene strategije. Da li je to intencija da ovaj dom i nadalje u principu izglasava ono što Vlada predlaže bez ikakve javne rasprave, bez konzultacija struke, bez konzultacija onih na koje se ta porezna reforma direktno tiče. I ono što još moramo postaviti jedno pitanje kakvu mi to poruku kao država šaljemo prema našim gospodarstvenicima i prema onima koji možda imaju namjere ulagati u našu zemlju? Što znači to za investicijski potencija, za investicijsku klimu kad dakle nakon jedne strategije usvojena u najvišem predstavničkom domu mi samo nakon 3 godine idemo do te mjere drastično mijenjati zakon u jednom sektoru kao što je turizam gdje de facto si čovjek postavlja pitanje pa kao napraviti jednu najosnovniju investicijsku studiju koja bi trebala predvidjeti barem nekakav rok povrata ulaganja od 5, 7 da ne govorim 10 ili 15 godina. A u turizmu povrat na uloženo nije tako brz, dakle potreban je nekakav duži vremenski odmak. A govoriti o turizmu, mislim da se moramo prije svega osvrnuti na njegove multiplikativne efekte. Dakle mi ne pričamo samo o tome, o noćenjima, o pansionima, o proizvodima, o ugostiteljstvu već upravo pričamo o multiplikativnom efektu za naše proizvođače hrane, poljoprivrednike, vinare, uljare, maslinare. I govorimo o tome da turizam u Hrvatskoj de facto predstavlja jednu veliku šansu direktnoga izvoza. Dakle mi možemo svoje proizvode putem turizam direktno na području Hrvatske izvoziti. I onda sigurno kad govorimo o turizmu ne mislimo samo kako je to uvaženi kolega rekao u priobalju, o Dalmaciji, o Istri, o Kvarneru nego upravo govorimo o cijeloj Hrvatskoj, govorimo i o Slavoniji i drugim krajevima koji proizvode poljoprivredne proizvode koji se na taj način direktno plasiraju putem turizma. Ono što je strategija predvidjela i ono što ne bi trebalo tako olako mijenjati, nešto što se na taj način jednoglasno usvoji upravo u Saboru to je na koji način umanjiti utjecaj sezonalnosti u našem turizmu, odnosno kako pretpostaviti onom klasičnom odmoru, doživljaju sunca i mora jednu kvalitetniju turističku ponudu odnosno kvalitetniji turistički proizvod. Dakle, ono na što se mi moramo u ovoj zemlji usmjeriti pa reći ću u svim sektorima, ne samo u turizmu to je upravo kvaliteta. Jer bojim se da smo naprosto premali da bi mogli opstati na globalnom tržištu kao nekakav prosjek. Dakle moramo težiti izvrsnosti. I s druge strane kad govorimo o sezonalnom utjecaju turizma onda je trebao izgraditi doista veliku infrastrukturu koja će podnijeti jedno vršno opterećenje tog 10., 11. ili 12. kolovoza kada u večernjim satima treba biti dovoljno električne energije za sve peći, za sve klima uređaje, treba biti dovoljna opskrba vode za sve one koji imaju potrebe za vodom, treba biti dovoljna infrastruktura za pokupiti sav komunalni otpad i mogu tako nabrajati u nedogled. Dakle, taj trošak infrastrukture u principu podnose u velikoj mjeri naši građani koji nju koriste 365 dana i smanjenjem utjecaja sezonalnosti upravo ta infrastruktura koja je skupa i koja je izgrađena i koju treba održavati na taj način bi imala manji utjecaj odnosno manji pritisak na lokalno stanovništvo. A da bi se sezona produljila neophodno je i to je strategijom utvrđeno dakle ići ka većoj kvaliteti i ići ka izgradnji čvrstih objekata, dakle objekata poput hotela, turističkih naselja koje bi trebalo u kapacitetima pojačati u odnosu na sadašnji utjecaj kampova koji oćete nećete zbog svoje prirode itekako ovisi o klimatskim uvjetima odnosno nije realno očekivati da će se turizam u kampovima odvijati u rano proljeće, kasnu jesen da ne govorim zimu. S jedne strane imao velike investicije koje su u turizmu odvijaju a investicije su posljedice toga što je, ja neću reći smanjenje, ovdje sam čuo smanjenje, povlaštena stopa PDV-a, ja ću reći da je naša država prilagodila stopu PDV-a u turizmu u odnosu na nama konkurentne destinacije. Bilo je govora o Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Portugalu koje imaju značajno manje opterećenje PDV-a na turizam nego što to ima Hrvatska. Nitko to nije izmislio, mi smo naprosto i kao stranka i kao dio te Vlada koja je preuzela dakle odgovornost za sektor turizma predlagali da i Hrvatska ukoliko želi bit konkurentna u turizmu sve prilagodi stopama PDV-a u ostalim dakle nama konkurentnim destinacijama. Dakle imamo taj investicijski dio gdje te investicije izvode naši građevinari, tamo su zaposleni i naši obrtnici od onog keramičara, vodoinstalatera, električara, dakle to rade ljudi i to pokreće jedan gospodarski zamašnjak. I s druge strane normalno imamo ono redovno poslovanje gdje sam već to spomenuo, dakle mogućnost direktnog plasmana naših proizvoda putem turizma kao jedan direktan izvoz. I onda dolazimo dakle do ugostiteljstva, dakle prilagođavanjem stope PDV-a u ugostiteljstvu desilo se nekoliko efekata. Prva stvara u značajnoj mjeri je smanjena evazija poreza. Nemoguće mi je prihvatiti da je u nekoliko godina ugostiteljski promet udvostručen, niti da su se cijene udvostručile. To se ne smije smetnuti s uma, ali promet u ugostiteljstvu je sa 4 milijarde kuna povećan na gotovo 8 milijardi kuna. To je rezultiralo prije svega, dakle širom poreznom bazom koja je sa nižom stopom PDV-a de facto polučila jednak efekt. To je rezultiralo povećanjem broja zaposlenih od preko 10000 u našoj zemlji što je značajan broj. To možemo čitati drugim riječima da ti zaposleni koji su prijavljeni, dakle koji primaju zakonito svoje osobne dohotke na njih je obračunat ne samo porez na dohodak već i davanja kako za mirovinsko, tako i za zdravstveni sustav. I ono što je vrlo, vrlo bitno dakle u tom periodu su naši ugostitelji odlučili uložiti u kvalitetu, u obnovu svojih objekata na način da se podigne kvaliteta turističkog odnosno ugostiteljskog proizvoda. I pozorno sam slušao uvaženog gospodina ministra kad je istaknuo EUROSTAT-ove podatke na način da je Hrvatska uz Portugal, dakle u odnosu na europski prosjek na nekakvih 70% odnosno da je cijena tih proizvoda među najnižima. No, ja si ovdje moram postaviti pitanje da li naši građani mogu platiti veću cijenu ugostiteljskih proizvoda? Da li si oni to mogu priuštiti? Da li možemo to na taj način promatrati kad znamo i koja je razina osobnih dohodaka unutar EU i koliko našim građanima ostaje za ovaj vid potrošnje ili je možda prijedlog da se povećaju cijene u ugostiteljstvu na način da za domaće stanovništvo imamo jedne cjenike, a za dakle strane turiste nešto više. Mislim da to nije prihvatljivo, da je to nemoguće provesti i da je vrlo teško očekivati da će se u značajnoj mjeri moći povećati cijene unutar ugostiteljstva kako bi se kompenzirala ova razlika u povišenoj stopi PDV-a. Isto tako moglo se čuti da naprosto nema vremena da je maltene proračun za 2017. godinu već izrađen, koji se temelji na ovim poreznim izmjenama. I onda si čovjek postavlja pitanje pa čemu uopće ni prvo, ni drugo čitanje, ni nekakva javna rasprava od 20 dana kad znamo da nema vremena. I normalno, možemo si postavit pitanje zar je doista pošteno samo jednom sektoru staviti kompletan teret ove porezne diobe. Dakle, de facto tu cijenu će platiti samo jedna grana, a to je turizam. Mi smo kao IDS dakle da inzistirali na smanjenju PDV-a u turizmu i mislim da danas možemo kazati koji su rezultati toga.

Dakle, govorim o investicijama većim od 10 milijardi kuna ili nešto više. Također povećan je i prihod, zarada od turizma sa 7 milijardi i 200 milijun, na 8 milijardi prošle godine. I povećana su u značajnoj mjeri i noćenja, dakle za 25% što govori o preko 5 milijuna noćenja. Dakle, rezultati se vide. Porezna baza je šira unatoč stopi PDV-a koja je bliža našim konkurentnim zemljama. I mislim da na ovaj način de facto činimo nešto što neće dobro odjeknuti u javnosti. S jedne strane usvojili smo Strategiju, rekli do 2020. godine vrijediti će ta pravila. Sad ih mijenjamo. U međuvremenu ljudi su se i zadužili i uložili u svoje objekte, jer su imali neku kalkulaciju temeljem dakle inputa i temeljem poreznog opterećenja. Mislim da su ti ljudi prevareni i da to s pravom tako mogu doživljavati neovisno što možda netko ugostitelje doživljava na drugi način kao nekakve vlasnike ili tako koji voze skupe automobile, imaju puno novaca. S druge strane, ima jako puno onih koji jedva uspijevaju baš putem ugostiteljstva prehraniti svoje obitelji radeći 12, 13 sati dnevno i to na način da rade svi članovi obitelji. Držim da imamo možda dva smjera. Jedan je ovaj model koji je predložen, da se iz postojećih okvira određenom preraspodjelom nešto napravi. Ja ću reći da postojeći okvir je premali i de facto da pokušavamo ono što se kolokvijalno kaže prebaciti nešto iz šupljega u prazno. Drugi model bi trebao ići za time na koji način povećati prihode i mislim da smo to uspjeli pokazati i dokazati upravo unutar turizma kako omogućiti, odnosno stvoriti preduvjete i pretpostavke, dakle za povećanje prihoda a to se desilo novim investicijama, ulaganjem u turizam, poboljšanjem turističkog proizvoda i povećanjem noćenja. I sada se ti efekti vide zato što je prošlo nekoliko godina. Ovo neće ići preko noći. Ovom poreznom reformom imate većinu u Saboru, vi ćete izglasati, uopće nemam iluzija da nećete. Ali ovom poreznom reformom neće se desiti niti preko noći poremećaj.

Vlasnici hotelske industrije su pretežito ljudi izvan Hrvatske. Ići će tamo gdje mogu svoj kapital bolje oploditi. Ja bih volio da sve ovo što iznosim da sam apsolutno u krivu, da se nađemo za tri, četiri godine da sagledamo brojke. Brojke su jasne i da me demantirate. Ja ću vam se ispričati i biti ću najsretniji ukoliko sam ja u krivu. Ali držim da na ovaj način jednu značajnu granu hrvatskog gospodarstva jednostavno stavljamo u podređeni položaj u odnosu na naše konkurentne, dakle destinacije. Mislim da bi bilo puno bolje danas kada imamo pozitivne trendove u turizmu gdje se vide povećanje broja noćenja, gdje se vide doista značajne investicije u tom sektoru i u trenutku kad upravo Hrvatskoj odgovara povoljna investicijska klima kapitala ima itekako dovoljno u svijetu. Novac možda dugo neće biti tako pod navodnicima jeftin, da se iskoristi ovaj trenutak i još više otvore špine u investicije u turizam koji će sutra donijeti veću poreznu bazu, nove prihode i nova radna mjesta. Ja mislim da bi to bilo u ovom trenutku mudrije napraviti nego ići s jednom po meni kratkoročnom vizijom, ovdje ima dovoljno za zagrabiti i to ćemo sada zagrabiti, neće se desiti tektonski poremećaj, a to što će biti za tri, četiri ili pet godina neko će drugi jel tako onda o tome brinuti. I da ne bih pričao samo o turizma, vrlo kratak osvrt, moj kolega će se s time nešto više baviti u pojedinačnoj raspravi, kada govorimo o porezu na dohodak i dodatnoj centralizaciji. Gle vi ste rekli, nemojte brinuti država će to kompenzirati ukoliko bude manjka u proračunima jedinica lokalne uprave i samouprave. Mene to sve nekako podsjeća na onu priču čiji je naš novac. Dakle zbog čega bi jedinice lokalne ili regionalne samouprave trebale tražiti od centralne države sredstva za rad i programe kada se ta sredstva stvaraju i dodana vrijednost se stvara na lokalnoj razini. Mislim da jedini ključ i uvijek se svodimo na to u predizbornoj kampanji se zna to reći, bit će decentralizacija, promijenit ćemo stvari nećemo se tako više ponašati, nažalost to ostaje na riječima. Držim da bi ključ za državu bio upravo decentralizacija na način da se više ovlasti i više odgovornosti spusti na lokalnu i regionalnu samoupravu.

Mislim da bi na taj način rasteretili državni proračun. Mislim da je lokalna uprava puno efikasnija nego što je to državna i da na taj način bi sve to skupa moglo bolje funkcionirati. Dakle ono što mislim koje je rješenje, pokazali smo da rezultati u turizmu to opravdavaju, IDS je pokazao da itekako zna kako i brojevi to, demantirajte me ali to brojevi to potvrđuju, rješenje vidim u decentralizaciji, efikasnije i jeftinije upravljanje kako za državu tako i za lokalnu zajednicu. Mislim da treba u ovom trenutku smanjiti PDV u turizmu ma način da se dodatno stimuliraju investicije i zapošljavanje. Na taj način će se proširiti baza oporezivanja i držim da će država imati jednaki efekt PDV-a odnosno jednake prihode. I treće najbitnije, ključno je staviti u funkciju državnu imovinu koja već godinama zjapi prazna. Ja ću vam dati samo par primjera, bivši aerodrom kod Pule, Muzil, Brioni, to je državna zemlja koja je godinama napuštena od vojske, zjapi naprosto prazna. Lokalna uprava je napravila sve, donijela prostorne planove i ja si ne bih dozvolio ići povećavati bilo koji oblik poreza dok s druge strane imam imovinu za koje postoji pisani interesi ulagača, kako domaćih tako i stranih i koja zjape prazna. Ja bih pokušao napraviti sve da najprije to stavim u funkciju, da na taj način osiguram nove investicije, nova radna mjesta, a povećanje poreza pa i u jednoj grani bila bi mi zadnji potez. Da, ovo je sigurno teži put, to treba staviti u funkciju, puno je jednostavnije napraviti poreznu reformu i na taj način osigurati u jednom sektoru dodatne prihode, ali držim iako je to teži put da je to u principu dugoročno jedini pravi put, jedini ispravan put. Hvala vam lijepa. Dvije replike. Prva je uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Uvaženi kolega. Vi ste tu obzirom na prostor s kojih dolazite otvorili problem ulaganja u turizmu i zaista tu postoji veliki problem u Istri nešto malo manji, ali ja bih rekla da što idemo južnije taj je problem znatno veći o čemu želim reći. Dakle što u pretvorbi što u kupnji, kupljeni su dosta veliki potencijali koji se nalaze uz more, a riječ je o prostorima koji su namijenjeni za turizam, što za hotele, što za drugi vid turizma koji su devastirani, koji se ne koriste čiji vlasnici se znaju i temeljem sadašnjeg Zakona o komunalnom gospodarstvu budući da oni ne rade plaćaju znatno smanjenu komunalnu naknadu, što vi jako dobro znate jer mislim da iz vašeg kluba sva trojica ste gradonačelnici pojedinih gradova pa znate o čemu govorim i sada vam se dešava sljedeće, da imate devastirani prostor, da vam je on u prostornom planu namijenjen za turizam, da onaj koji je vlasnik taj prostor ne privodi namjeni, da kada je riječ o komunalnoj naknadi ima i oslobađanje da ju plaća vrlo malo, a da zapravo prostor vam je na teretu. Neću uopće reći što se tu dešava, meni je odličan primjer s kojim uvijek baratam je prostor Haludova koji je namijenjen turizam može se privesti namjeni, investitor ne želi privesti namjeni ima takvu komunalnu naknadu koju on vrlo jednostavno u onom zadnjem danu uplati i završi priču. Meni se čini da se tu nalazi veliki potencijal u ovom zakonu da takvi prostori koji su jasno definirani zna se koja je njihova namjena da je u smislu poreza ne da oni trebaju plaćati manji porez nego trebaju plaćati veći porez. Pa tko želi plaćati veći porez i imati atraktivne prostore uz more nek imaju, ali ako ne nek onda učini nešto drugo. U jednom času negdje 2015. mi smo o tome govorili, bilo je prekasno da se bilo što napravi, ja moram reći da u odnosu na određene hotele u Opatiji su se već pojavili, samo rečenicu do kraja, pojavili investitori koji su željeli to kupiti. Nemojte odemo 20 sekundi i to je puno. Izvolite. Pa slažem se s vama uvažena kolegice zastupnice da je to sigurno problem gdje vi nemate mehanizme, elemente kako natjerati jednog takvog vlasnika da nešto stavi u funkciju. No s druge strane evo ponovit ću, možda nisam bio dovoljno jasan, ono što mene još više žalosti da mi imamo određena napuštena zemljišta gdje je nekada bila vojska za koju više naprosto nema potrebe. Spomenuo sam vojni, bivši vojni aerodrom kraj Pule ali ima i drugih bivših, vojnih zona gdje postoje dakle i prostorni planovi koji omogućuju razvoj, gdje postoji interes kako domaćih tako i stranih ulagača da se tamo nešto napravi a s druge strane vidimo da je država naprosto inertna, ne poduzima ništa kako bi svoju imovinu stavila u funkciju. I teško je naći odgovor, teško je naći obrazloženje, teško je naći i razlog zašto je tome tako. Dakle lokalna zajednica je svoj dio posla obavila, ona više nema mehanizme kako to staviti u funkciju a s druge strane ponavljam, umjesto da iskoristimo tu imovinu, da država to upravo stavi u funkciju. Državu košta jednostavno raspisati nekakav javni natječaj i neka pobijedi najbolji. Dakle teško je razumjeti zašto to toliko dugo vremena traje a protuteža tome je novi prihodi će značiti i bolji prihod i za državni proračun, za mirovinski fond, za zdravstveni fond a zašto onda ovu poreznu presiju ne rasteretiti, odnosno zašto ići u povećanje poreza na dodanu vrijednost u jednom segmentu gospodarstva kada imamo mogućnost prihoda koji samo čekaju da država konačno donese odluku i raspiše jedan natječaj. Hvala predsjedavajući. Kolega Miletić, vjerojatno se sjećate krajem '80.-tih godina kada je Jugoslavija bila u ekonomskoj krizi govorilo se da sigurno netko krade i onda tko krade, kradu konobari. Tada 30 godina nakon tih događaja imamo sliku gdje se ponovno ekonomska kriza uporno želi prelamati preko leđa ugostitelja kao centralne teme porezne reforme što je dakle postalo nedvojbeno. Vi ste definitivno u pravu da je ovaj PDV nepravedan jer se na ugostiteljstvo i turizam vršio već pritisak kroz više etapa. Prva etapa je bila povećanje PDV-a od 10 na 13%, zatim fiskalizacija, zatim smo čuli ZAMP, sada čujemo da će biti dakle i PDV 25% a vi ste lijepo poentirali da je ustvari u ugostiteljstvu se otvaraju tisuće i tisuće radnih mjesta i sada će cijela reforma ići otprilike u pravcu da se radna mjesta u ugostiteljstvu ukinu i da se onda radna mjesta negdje drugdje otvore što bismo narodski rečeno mogli definirati kao pretakanje iz šupljega u prazno. Međutim, u konačnici se može dogoditi nešto sasvim neugodno a to je da će broj ukinutih radnih mjesta biti veći od onog broja radnih mjesta koja će biti otvorena. S te strane ja dajem podršku ovoj vašoj argumentiranoj raspravi. I odgovor na repliku kolega Miletić. Ono čega se ja pribojavam, dakle opet ću spomenuti, imamo kratkoročne efekte ali imati ćemo i dugoročne efekte. Bojim se da će dugoročni efekti ići na uštrb kvalitete. Kada govorimo o ugostiteljstvu, na čemu se tu da uštedjeti? Jedna stvar će biti sigurno radna snaga, niža kvaliteta usluge a i sami se suočavamo sa činjenicom da mladi napuštaju našu zemlju. I druga situacija će biti sa inputima dakle ulaznim proizvodima koji u ugostiteljstvo dolaze. Vjerujem da će ugostitelji priseći za time da uzmu manje kvalitetne uvozne proizvode u odnosu na domaću proizvodnju koja je puno kvalitetnija od uvoza. Mislim da to nije dobar put, da smo naprosto premali da bi se zadovoljili sa nekim prosjekom već da trebamo težiti viškoj kvaliteti odnosno izvrsnosti. Stoga kompletan teret ove porezne reforme staviti na samo jednu granu gospodarstva u ovom slučaju turizma i ugostiteljstva držim da nije dobar put je turizam ima preznačajni udio u BDP-u Hrvatske, dakle nešto više od 18% I još ću jednom ponoviti, kratkoročno da, državni proračun će poentirati, imati će benefite. Dugoročno, na ovaj način hrvatski turizam stavljamo u podređeni položaj u odnosu na naše konkurentne zemlje i nisam siguran da ćemo na ovaj način ubuduće čitati proglašenja brojnih relevantnih časopisa o tome kako je Hrvatska najturistička destinacija na svijetu ili neke druge pohvale na račun našega turizma. Jer jedini ispravni dugoročni put je upravo ulaganje u kvalitetu što na ovaj način dovodimo u pitanje. Klub zastupnika SDP-a i uvaženi kolega Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo. Porezna reforma, ali prije osvrta na poreznu reformu moramo znati da se svaka osoba susreće sa ekonomijom i gospodarstvom u svom svakodnevnom životu. I zapravo ekonomija u najvećoj mjeri određuje kvalitetu i način našeg ili naših života. U ekonomskom sustavu djeluju ekonomske kategorije, zakoni i procesi i njihov međusoban odnos vrlo je složen. A poznavanje tog odnosa omogućava donošenje kvalitetnih životnih i poslovnih odluka. Zbog toga svega potrebno vam je ekonomsko promišljanje stvarnosti što baš ne vidim u poreznoj reformi od gospodina Plenkovića i gospodina Petrova. Mogu postaviti pitanje zašto je sve to potrebno? Prije svega to nam pomaže da razumijemo svijet u kojem živimo, omogućava nam da budemo bolji sudionici gospodarstva a i da bolje razumijemo ekonomske politike. Dakle sve ono što se kroz ovu poreznu reformu ne razumije. Imamo dalje i metode i niz postupaka koje se koristie u istraživanju ekonomske stvarnosti, istražuje se ponašanje skupova ekonomskih varijabli i determiniranja njihovih kretanja i međuovisnosti dakle kroz ekonomske modele koji su za vas iz Ministarstva financija pojednostavljeni i idealizirana slika situacije koja se analizira. A to je zapravo vaša porezna reforma koju koncentrirate samo na bitna obilježja pojave dok ostala zanemarujete. Za vas je sama ekonomska logika kompliciran skup aktivnosti. Stoga ću prosudbe o ekonomskoj stvarnosti vaših odluka ocijeniti s određene etičke pozicije i stoga znam ovaj puta jedino gospodine Mariću da se mi zbog razlike u prosudbama valjanosti alternativnih pozitivnih teorija o tome kako svijet funkcionira nikada nećemo složiti. 2009. godine dobila Nobelovu nagradu i zapravo njezin slučaj o javnom i privatnom dobru može biti indikativan i za vas. Na primjeru jedne brane u Nepalu gdje je lokalno stanovništvo dugo uspješno upravljalo sustavom za navodnjavanjem, a onda Vlada odlučila izgraditi modernu branu od čelika i betona financiranu od stranih donatora. Projekt je propao jer je nova brana eliminirala komunikaciju i povezanost korisnika međusobnu suradnju. Jer održavanje upravo takvih malih brana traži suradnju, odlučivanje, dogovore, provedbu planiranog sve to zapravo što vaša porezna reforma nema a što je najviše bilo vidljivo na nedostatku rasprave, dogovora kroz podizanje PDV-a za turizam i ugostiteljstvo bez plana, dakle bez dogovora, bez donošenja novih propisa redovitom procedurom kroz javnu raspravu. To je za mene zapravo vaš i prvi ekonomski grijeh.

Nadalje, ako se sjetite da je još Platon spomenuo da nitko ne bi smio zarađivati više od omjera peterostruke plaće a vi kroz ovu poreznu reformu paralelno ne dirate visinu minimalne plaće a ja ću vas podsjetiti da je ona na 38% prosječne plaće. Time se vjerojatno približavate možda i Trumpovom modelu 400:1 u rasponu plaća, to je zapravo prava neoliberalna politika, ekonomska neoliberalna politika. Kakav će to imati odraz na hrvatsko društvo, dakle sigurno ne dobar za ljude koji sudjeluju u kreativnoj ekonomiji, ekonomiji usluga, koji su osviješteni i koji se bore protiv rastuće nejednakosti, za ljude koji žele pristojan i dostojanstven život, za ljude koji rade u javnim servisima, administraciji, edukaciji, zdravstvenoj usluzi i slično a najviše za one ljude koji rade u prerađivačkoj industriji dakle koja će ostati na ovoj minimalnoj plaći. Drugi i možda najznačajniji dio koji će sekundarno dobiti jedan udar kroz propagiranje vaših poreznih neoliberalnih ekonomskih politika i koji se sažima zapravo u dvije riječi koje postaju mantra službene hrvatske političke scene, dakle to su naravno reforme da ne zaboravim, a nakon toga su ekonomska tranzicija. A upravo posljedica tranzicije ekonomske je slaba država koja se sprema onda za vaučere za školstvo i zdravstvo jer osobno smatram da i zbog proračunskih rupa 2017., 2018. nećete moći financirati. Jer to je zapravo taj sekundarni efekt ili bolje rečeno dugoročni efekt vaše porezne reforme da kroz izmjene tih petnaestak poreznih zakona u narednim godinama zapravo tiho omogućite privatizaciju zdravstva i školstva kao najvrjednijeg hrvatskog javnog dobra na ovim prostorima. I to je za mene vaš drugi ili možda najveći ekonomski grijeh ove porezne reforme. A kako dalje da nazovem vaše najave da niste pripremili Zakon o financiranju jedinica lokalne, regionalne samouprave kao kompenzacijsku mjeru i da će gradovi i općine zamislite dobivati novac iz proračuna direktnim transferom. Moje je samo pitanje po kojem načelu i kakva je to cjelovita porezna reforma koja lokalima uzima 2 milijarde kuna, kakvi su to transferi? Jer tamo gdje HDZ-ove općine i gradovi dobivaju najviše i oni koji će dići ruku za proračun a ostali ništa, ili ćete sve to zajedno staviti za 2018. godinu pa 2017. godina tko živ tko mrtav uništavajući tako socijalnu i komunalnu infrastrukturu dakle vrtiće, lokalne ceste, groblja. Dakle nisam vidio vaš prijedlog a pričamo o tzv. cjelovitoj reformi. Dakle to je za mene vaš treći ekonomski nazovimo to grijeh. Ukidanje poreznog USKOK-a stalna tema, dakle koliko se sjećam počela je u travnju još ove godine, dakle isti ministar financija samo drugih predsjednik HDZ-a. Umjesto da se porezna nadzire iz centralnog mjesta koji je stepenica iznad i koji se zapravo malo i porezna boji i tijela koje poreznu tjera na bolji rad i odgovornost vi pokušavate po ovom prijedlogu zakona porezni USKOK utopiti u samu poreznu. Pitanje je dali je to vraćanje dugova financijerima iz kampanje bilo iz ove, bilo iz prethodne. Na taj način će vjerojatno i Dinamo biti ponovno prvak a to je vaš zapravo i četvrti grijeh. A ono što također primjećujem u poreznoj reformi to je tzv. vjerodostojnost, isto ne kao vaša aplikacija već kao jedan veliki klaut koji vrlo brzo je postao nimbus. Dakle pravo crnilo koje je još počelo tijekom predizborne kampanje 2014. godine i nastavilo se 2016. Prošlo je 12 godina a predsjednik Vlade kao jedan njegov prethodnik istog držanja, iste finoće tzv. europejac akter je isti, dakle sve je slično a opet ono što radite građanima RH i zapravo dobro ćete ih nasanjkati. To je zapravo vama na političku odgovornost. Nadam se da vam za par godina i treći puta neće povjerovati u vaše bajke jer najava za 2017. i 2018. godinu je ista stopa PDV-a. To je zbilja vjerodostojno a isto tak i dobra osnova za objašnjenje riječi kredibilitet ili vjerodostojno. Dakle imate Anića, Klaića, Domovića koji će imati puno posla da također dodaju tu novu riječ u rječnik. Ministre financija dakle pravi ste lobist krupnog kapitala i korporacija, umjesto da rješavate privatni dug građana kao najveće zlo 21. stoljeća, vi pomažete isključivo velikima. Krajnje je upitan članak 12. Zakona o porezu na dobit gdje samo bankama dajete mogućnost jednokratnog priznavanja otpisa loših plasmana. Zašto to ne vrijedi i za druge kreditore? Je li se bojite da ih nećete moći kontrolirati? Zašto recimo ne vrijedi za HEP ili neka druga javna poduzeća? Koliki je to iznos? Loši plasmani u bilancama banaka, dakle iznose nekoliko, zapravo iznose desetaka milijardi kuna tako da su učinci i rizici na proračunu višestruki. Nema ni pravila na koji način ćete to otpisati. I tko će kontrolirati i sankcionirati namjerne loše plasmane banaka gdje ima i puno neselektiranog odobrenja kredita? Koliko to košta proračun, dakle kroz neki vaš 6.-ti ekonomski grijeh? Što da kažem o PDV-u? Ono što je poznato, dakle predlažete snižavanje stope PDV-a na pojedine proizvode i usluge s 25 na 13% Dakle, isporuka električne energije do drugog isporučitelja i krajnjeg korisnika, javnu uslugu prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu, urne i ljesove i dječje sjedalice za automobile i inpute u poljoprivrednoj proizvodnji. A povećat ćete stopu PDV-a na pojedine proizvode i usluge sa 13 na 25%, dakle prije svega na usluge u ugostiteljstvu i na šećer, a 2018. dakle povećajete prag za ulazak u sustav PDV-a na 300000 kuna i omogućit ćete odbitak 50% pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400000 kuna. Koji su to zapravo fiskalni učinci na proračun? Dakle, po našim izračunima ukupno smanjenje stope sa 25 na 13, znači gdje je uključena električna energija, odvoz smeća, inputi u poljoprivredi koji zapravo teško je procijeniti što su to inputi iznosi oko milijardu i pol kuna, a povećanje stope s 13 na 25 iznosi nekih 950 milijuna kuna što zapravo govori o nekih pola milijarde kuna ukupnog efekta u 2017. godini. I ako dodamo fiskalni učinak promjena u 2018. dakle tu se penjemo na dodatnih 650 milijuna kuna. Zašto to govorim? Zato jer smatramo da u sustavu PDV-a u ovom trenutku se ne bi smjele provoditi značajne izmjene budući da je on najvažniji proračunski prihod. Upravo zbog obveza koje državni proračun ima tijekom sljedeće godine, te ipak dok gospodarski rast ne postane stabilan svaka značajna izmjena u sustavu PDV-a nije poželjna. Sa aspekta državnog proračuna ove su izmjene vrlo značajne, dok sa aspekta potrošača su beznačajne i vjerojatno će rezultirati sam ekstra prihodom trgovaca. Jedino opravdano smanjenje stope PDV-a je kod inputa u poljoprivredi, dječjih sjedalica, te pogrebne opreme. Možda se mogli razmisliti i o tzv. tradicijskim obrtima, tj. proizvodima tradicijskih obrta. Naime, smanjenje PDV-a u zadnja dva slučaja je na razini proračuna zanemarivo, a kako se prodajom pogrebne opreme vjerojatno bave većinom mali obrtnici ovo će im svakako olakšat poslovanje. Snižavanje PDV-a na isporuku električne energije također može biti bitno, naravno ukoliko će se cijena ista smanjiti za iznos PDV-a što mislim da je vrlo upitno. Isto tako to vrijedi i za odvoz smeća i problema lokalnih da tako kažemo komunalnih poduzeća. Odredba koja omogućava 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila čija vrijednost ne prelazi 400000 kuna napomenuo bih da je izračun rađen po našoj procjeni negdje u planu nabavke 25000 novih automobila uz procjenu vrijednosti nabavljenih automobila oko 200000 kuna, što znači da ako vrijednost nabavljenih automobila ili ukupne količine bude veća ovaj dio za proračun od pola milijarde se definitivno povećava. I da zaključim zapravo da bi promjene koje se planiraju u sastavu PDV-a u 2017. godini trebale imati negativni učinak kao što sam rekao na proračun u iznosu od pola milijarde kuna. No, međutim ovdje treba vrlo vidjeti što su zapravo sve inputi, što će biti inputi u poljoprivrednoj proizvodnji. A daljnje rasterećenje u 2018. koštat će dodatnih 650 milijuna kuna. Koji je zapravo bio prijedlog SDP-a? Svjesni smo da je stopa od 25% među najvišima u Europi, u EU i da je ipak ona najznačajniji prihod državnog proračuna. U kratkom roku jedini zahtjev koji je trebalo provesti možemo čak nazvati zahvatom je zapravo trebalo smanjiti inpute u poljoprivredi ili za određene poljoprivredne proizvode, a to su prije svega krumpir, jaja, luk, salata, mandarine i riba. Dakle, ono što se reći ću u većini proizvodi u Hrvatskoj što znači da bi se tu trebao PDV smanjiti sa 25 na 13% jer smatramo da samo smanjenje stope PDV-a kroz inpute u poljoprivredi neće donijeti značajne pogodnosti poljoprivrednicima već treba poraditi na obliku plasiranja na tržište budući da naravno uvozni proizvodi koji dolaze u velika trgovačke lance da li će biti cjenovno konkurentniji od domaće proizvodnje. Naš prijedlog, dakle o promjenama stope PDV-a sa 25 na 13% vjerojatno bi umanjio proračunske prihode za oko 200 milijuna kuna i lakše bi se država, tj. centralna država nosila sa 2017. i 2018. koja će biti turbulentna. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, dakle tu imamo sniženje stopa sa 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike. Međutim, kao što sam naveo da domaći poljoprivrednici baš nemaju neko svoje tržište za svoje proizvode i nikakvo sniženje poreza na dobit to neće značajno popraviti, a snižavanje stope poreza na dobit od 20 na 18% ne može pokrenuti niti ozbiljniji neki investicijski ciklus a niti strana ulaganja. Učinak na proračunske prihode prema predloženom modelu izmjena Zakona o porezu na dobit, dakle bio bi oko 400 milijuna kuna godišnje ako se uključi potencijalni rast prihoda od poreza na dobit zbog rasta dobiti poduzeća tijekom 2016. Ali bi se dakle moglo to kompenzirati zbog olakšica za reinvestiranu dobit, a u drugoj godini dakle bi prema novoj reformi moglo čak biti pozitivan učinak na proračun u iznosu od 200 milijuna kuna. To su činjenice. Zakon o porezu na promet nekretnina, dakle najavili ste da je cilj oživljavanje tržišta nekretnina, te pojednostavljenje postupka oporezivanja i smanjivanja poreznog tereta. Dobro je da u prijedlogu novog zakona na promet nekretninama, dakle poreznu prijavu neće više morati prijavljivati porezni obveznici nego će biti dostavljena kroz nadležna tijela, dakle bilo bilježnici, bilo sudovi, te se neće voditi postupak kod prometa koji je oslobođen poreza. Ali generalno ono što je loše, a to je da nema više olakšica za mlade ljude koji prvi puta kupuju svoju nekretninu. A i znamo da samo to ukidanje olakšice za kupnju prve nekretnine generalno ne ide u prilog vašoj najavi ukupnog smanjivanja poreznog opterećenja. U obrazloženju prijedloga kažete da će se ukidanje olakšice kompenzirati manjom stopom sa 5 na 4% što zapravo ne stoji, jer manja stopa je za sve promete, a ne samo za one koji kupuju prvu nekretninu. Također ukidanjem olakšica kompenzirat će se smanjenje prihoda jedinica lokalne samouprave zbog smanjenja stopa porez na nekretnine što je suprotno s vašim prethodnim obrazloženjem u Zakonu o porezu na promet nekretnina. U prijedlogu zakona također se opet želi uvesti žalba koja se izjavljuje na rješenje koje je donešeno u ispitnom postupku i ne odgađa izvršenje. Ova uredba je ranije ukinuta upravo zbog pravne sigurnosti poreznih obveznika. Po našem izračunu ukupno prikupljeni iznos prihoda i poreza koji je bio u 2015. 825 milijuna kuna na razini opće države od toga … milijuna kuna prikupljeno na razni državnog proračuna 650 milijuna na razini lokalne samouprave što znači ako smanjujete ovaj porez za jedan postotni bod gubitak prihoda na razini opće države je oko 175 milijuna kuna što znači također da zbog ukidanja olakšice kod kupnje prve nekretnine godišnje se može očekivati oko 100 milijuna kuna povećanja proračunskih prihoda pa je zapravo onda ukupan gubitak proračuna oko 75 milijuna kuna. Isto tako ako kažete da ćete prepuštanje ovog poreza u cijelosti lokalnim jedinicama kompenzirat će se njihova smanjenje od 5% na 4% ali kažem vam ja Hrvatska nije ista. Dakle neke će regije biti dobitnici, neke regije će biti gubitnici, a nekima će ostati isto kao što je bilo i do sada. Također u Zakonu o lokalnim porezima stopu poreza na nasljedstva i darove smanjujete sa 5% na 4, a budući da se smanjuje sama ta stopa sa 5 na 4 ukida se porez na tvrtku ili na naziv. Očekuje se smanjenje prihoda proračuna lokalnih jedinica u procjeni od nekakvih 120 milijuna kuna. Isto tako iako ste najavljivali zapravo uvodite porez na nekretnine, iako budimo iskreni on je transformacija komunalne naknade u porezno davanje, međutim osim komunalne naknade ovim porezom će se zamijeniti plaćanje poreza na kuće za odmor i spomeničke rente, dakle zapravo ukidate porez na kuće za odmor i to bi se sve trebalo ubirati kroz porez na nekretnine putem različitih koeficijenta namjene kao i za spomeničku rentu. Tu se mijenja i raspodjela prihoda, tako da to postaje cjelokupni prihod lokalnih jedinica čime će povećati prihod za 10 milijuna ali ćete smanjiti opet prihod državnog proračuna. Zakonom o lokalnim porezima predviđena je naplata porez na cestovna motorna vozila, što se zapravo više-manje ništa ne mijenja osim što jedinice regionalne samouprave više neće taj porez dobivati u 7. ili 8. mjesecu nego će ga dobivati sukcesivno tijekom godine kod obavljanja tehničkog pregleda, što znači da možda može povećati sada opet zavisno gdje u Hrvatskoj je učinkovitost u naplati, ali neće utjecati na povećanje prihoda jedinica regionalne samouprave.

U 2018. na proračunu opće države ne bi trebalo biti gubitaka, ali će državni proračun izgubiti zbog onog mog prvo navedenog oko 450 milijuna kuna. E sad, za vaš pravi dohvatak na vaše porezne fiskalne reforme pričekat ćemo i vidjet ćemo kakav će vaš biti prijedlog proračuna za 2017. godinu koji će biti onako vrlo izazovan. Vidjet ćemo kako ćete rješavati tzv. transfere jedinicama lokalne uprave i samouprave, vidjet ćemo kakav će biti vaš stav prema plaćama koje moraju rasti u javnom sektoru zbog onog potpisivanja ugovora od par godina i kako ćete se odnositi prema umirovljenicima. Bit će to vrlo zanimljivo i vrlo izazovno više za nas nego za vas. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdašu Dončiću na ovoj raspravi. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Hajdaš Dončić. Ma javio sam se za repliku kada ste spominjali da se ne zna što očekuje lokalnu samoupravu kod izmjena ovih zakona. Ja bih tu malo vas želio vratiti koju godinicu unazad kad ste bili ministar i podsjetiti vas da upravo u tom vremenu ne da nismo znali, nego smo vrlo jasno znali da nas očekuju minusi i gubitak novaca kao što smo do sada jasno čuli da nas očekuje određeno poravnanje i u onom drugom dijelu da u principu se ide u sasvim drugom pozitivnijem pravcu. Ali ću se vratiti malo na još jedan detalj iz tog vremena kada ste vi kao ministar prometa uzeli svojom odlukom ministra Županijskim upravama za ceste 400 milijuna kuna, onako jednim potezom pera, raspodijelili taj novac bez pravog pravilnika i kriterija. Lako se može vidjeti kuda je novac otišao, a nakon toga donijeli još jednu uredbu, odliku gdje ste još uzeli 100 milijuna kuna Županijskim upravama za ceste. Dakle vaš mandat ministra je rezultirao uzimanjem 500 milijuna kuna Županijskim upravama za ceste. Da li je to gospodine Hajdaš Dončić isto lokalna i regionalna samouprava, da li je to isto novac koji se može u ukupnoj masi tretirati kao novac potreban za očuvanje života u tim prostorima, pa mi je sada stvarno čudno kada to ovako danas govorite o toj temi. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrgu. Izvolite. Hvala lijepo.

Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdaš-Dončiću na odgovoru na repliku. Uvaženi kolega Hajdaš Dončić, da ovih posljednjih 8 minuta vaše rasprave uistinu je bilo konstruktivno, da li se ja s jednim dijelom rasprave slažem ili ne, ali je jako konstruktivno vezano za određene prijedloge. I evo kolega Hrg mi je uzeo jedan dio replike, ali ću vam reći i uputiti vas, konzultirajte se sa kolegama gradonačelnicima koji su članovi Udruge hrvatskih gradova, dakle Udruga gradova. Reći ću vam Hanžek, Obersnel, bili su prisutni kada je i tamo prezentirana ova porezna reforma i jasno je njima kako će se to odnositi na lokalnu upravu. Jedna od konstruktivnijih rasprava bila je kroz repliku, kolegice Taritaš vezano za komunalnu naknadu za koju vi niste dobro razumjeli što je najbitnije u njoj a to je da ona više nije u sustavu fiskalne odgovornosti, odnosno u sustavu provođenja fiskalne odgovornosti, namet koji nije određen za konkretna događanja. Dakle, postaje porezni dio što je jako bitno, gotovo svim lokalnim upravama u Hrvatskoj. Reći ću, iskoristiti ću zadnjih ovih 40-ak sekundi rasprave, onih vaših prvih 12 minuta koje je bilo, vi ste izrazili čuđenje kako to da ovaj narod ne prepoznaje pa nama evo po treći put daje legitimitet upravljanja državom, jednostavno, reći ću vam i to kako. Zato što vi nemate hrabrosti donositi nekakve odluke, pa makar neke od njih bile i neispravne. Jednom vašem kolegi, stranačkom kolegi, inače načelniku općine jedne u mom području sam rekao 100 puta kvalitetna si osoba ali ti je problem kada te supruga pošalje da baciš smeće kućno i ne daj Bože da su tamo tri kontejnera, ti ćeš ga vratiti u kuću jer nisi siguran u koji kontejner ćeš baciti. Čovječe, donesi odluke, 10 odluka pa neka ih je dvije i nisu kako treba ali biti će ih 7 ili 8 kvalitetnih.

Je, hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Hajdaš-Dončić, vi ste u svom izlaganju spomenuli vezano uz olakšice, odnosno oslobađanja, odnosno tema koje je u obrazloženju svih ovih zakona da je preveliki broj olakšica i oslobađanja i … [[Govornik se ne razumije.]] i čuda da smanjili taj broj odlučeno je da kada je riječ o porezu na promet nekretnina da prva nekretnina više nije u toj grupi olakšica nego da se za prvu nekretninu plaća porez u iznosu od 4% Otprilike na razini godinu dana je 250 tisuća prijava, to piše u obrazloženju zakona i pola od toga je oslobađanje. To je vezano uz, dakle mlade obitelji koje prvi put kupuju nekretninu dosta velika stvar i nešto što se pokazalo kao izuzetno dobro. U smislu demografije i demografske obnove ove zemlje, demografske obnove ove zemlje ne odnosi se samo na jednokratne mjere nego se odnosi na čitav sustav mjera koja je vezana i uz porodiljski dopust i uz javne usluge, vrtić i škole a bogme je vezano i uz nekretninu. Stoga moram priznati da deklarativno se ova Vlada odlučila za demografiju, imamo čak i ministarstvo koje u svom nazivu imamo demografiju da bi prvi zakon koji smo dobili pokazuje da tome nije tako, odlučili smo da nemamo oslobađanje prve nekretnine.

I bojim se da ova poruka iz tog zakona nije dobra odnosno apsolutno da je u protivnosti sa onim što se zalažemo za demografiju. Gospođo Mrak-Taritaš dakle izvrsno ste ovo primijetili i ukupan gubitak za državni proračun je svega 100 milijuna kuna stoga pozivamo ministra financija da razmisli o tome jer ovom cijelom da tako kažemo setu ili spletu različitih olakšica i različitih inputa koje se misle dakle smanjivati mislim da ovih dodatnih 100 milijuna kuna neće značiti u proračunu ništa što se za 100 milijuna kuna povećava proračunski prihod zapravo na štetu ove jedne mjere od smanjivanja 5 do 4% tj. upravo zbog neomogućavanja neoporezivog djela prve nekretnine dakle za mlade obitelji. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdašu Dončić na odgovoru na repliku, s ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika Živog zida. Raspravu će podijeliti uvaženi kolega Ivan Vilibor Sinčić i uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Moram reći da sam danas na sastanku predsjedništva Sabora bio protiv objedinjavanja ovih 15 zakona u jedinstvenu raspravu. Bio sam barem za to da se napravi u nekoliko ciklusa jer ovako smo prisiljeni u 10, 15 minuta, 20, govoriti o svih 15 zakona što ispada nekakvih minutu po zakonu. No da tome doskočimo raspravljamo 3 dana pa ćemo podijeliti teme. Htio bih se prije svega osvrnuti na povijest PDV-a u Hrvatskoj, na ono razdoblje od uvođenja PDV-a '98., '99. godine, tko je gledao statističke podatke jasno je mogao zaključiti da je PDV u ono vrijeme uveden nepromišljeno, bez prave analize kažu stručnjaci čak i paušalno lupimo 22%, bit će 22%, odmah kvartal nakon toga slom BDP-a, niz negativnih pokazatelja koji su još dugo oslabili hrvatskog gospodarstvo. Tih 22% je ostalo dugo, dugo vremena dok nije udarila kriza 2008. godine i od tada svjedočim povećanju na 23, a danas na 25% Ono, a tko je čitao svih 15 prijedloga zakona na svakoj onoj točki opis stanja se navodi zapravo kuka se o 2012. do 2015. godine 44 puta su se mijenjali porezni zakoni. U Hrvatskoj je loše to što stalno mijenjamo porezne zakone, to dovodi nesigurnost, odvraća investitore. I što sad mi radimo? Ministar je najavio 16, još će biti slijedećih godina. A ako gledamo kronološki do 2000. išli bi preko 100 tih takvih izmjena. Poanta svega ovoga je što želim reći da se ne zna koja je naša ekonomska politika.

Ne možemo stimulirati sve grane. Moja županija, Karlovačka županija ne može se baviti ribarstvom kad nije na moru, ima samo slatkovodno ribarstvo. Slično je s RH, Međutim mi nemamo strategije, nemamo vizije, svaka vlast koja dođe nešto porihtava, poštelava bez jasnog cilja što i kako treba napraviti. Evo jedan opći pregled ove reforme, protiv smo ovakvog opće načina razmišljanja i ovog cijelog koncepta. Davanje još novca onima koji ga imaju i koji imaju najveće plaće što će sad nama 1000, 1500 kuna na našu plaću, mi to vjerojatno nećemo potrošiti u dućanu, sa našim plaćama vjerojatno ćemo to ostaviti na računu, investirat, netko stavit na štednju. Međutim da je reforma napravljena u smjeru da je taj novac ostao najsiromašnijim građanima s najmanjim primanjima taj novac bi sigurno išao u potrošnju. Jer onaj koji ima 3 tisuće kuna ako dobije nešto na to sigurno će to potrošiti u nekakvom dućanu. I ne samo da bi to pokrenulo gospodarstvo nego bi olakšalo položaj silnih tih obitelji. Mi smo siromašna zemlja i onda ići u ovom smjeru besmisleno je i mi smo protiv toga.

Kupujete prvu nekretninu 4%, to je nekoliko desetaka tisuća kuna odjednom za nekoga ko se tek uhodava, ko hoće nešto napraviti. Strašan udarac za većinu takvih ljudi i ne čudi me zato što je dobar dio moje generacije otišao za Njemačku, Irsku i tako dalje. Uvođenje poreza na nekretnine preko ove najave jednostavnog poreza. Općenito Živi zid je protiv novih poreza. Naš narod je previše opterećen. Mađarska ima 27% I sada još porez na nekretnine. Uz ovakve prihoda kakve imamo, uz ovakve dohotke kakve imamo mnogi naši građani neće moći plaćati taj porez. On prema sadašnjem prijedlogu ne ulazi na najsiromašnije međutim ja sam godinama gledao kako je bio koliko toliko humani Ovršni zakon prije krize i što se dogodilo kako su išli sazivi, sve okrutniji, sve perverzniji da bi danas došao u stanje da ne ponavljam više ono antologijsku zbog par stotina da izgubiš par stotina, Bože par tisuća kuna. Jednom kad krenemo tim putem bojim se da neće biti povratka i protiv smo uopće uvođenja takvog poreza u zemlji koja ima 31,5 milijardi eura nekretnina u svome vlasništvu.

Recite onda, gledajte cilj je uvesti euro, moramo toliko smanjiti deficit u BDP-u, toliko smanjiti dug u BDP-u to je cilj i ka tom cilju ćemo sve žrtvovati, uzet ćemo mladim obiteljima, uzet ćemo ugostiteljima sve da ostvarimo taj cilj. Ajde recite ako je to cilj nemojte ga prikrivati. Recite ako je tako. Ponovno se vraćam na pitanje proizvodnje.

Dobro, međutim moram podsjetiti da RH ima dakle deficit od 1,2 milijarde dolara godišnje u vanjsko-trgovinskoj razmjeni poljoprivrednih proizvoda. Kao što sam rekao u replici zemlje s kojima se takmičimo u poljoprivrednoj proizvodnji, koji su veliki izvoznici imaju 5 do 20% manji PDV i to godinama, neke desetljećima. Mi smo izgubili jako puno vremena. Evo Irska, navodi se 4,8 do 13,5, Italija za nešto 4 za nešto 10, Cipar 5, Mađarska na stočarstvo 5% PDV-a. Upravo one zemlje iz kojih najviše uvozimo poljoprivrednih proizvoda. Tako da ako nešto ima dobro u cijeloj ovo reformi to je što će se olakšati poljoprivrednicima. Smanjiti porez na repromaterijal ali i na hranu. To je nešto što svakako treba napraviti i ići u porezno rasterećenje. Međutim, ovaj način kako je to napravljeno mi nemamo osiguranja, nemamo garancije da će stvarno taj novac, ta razlika ostati potrošaču. Dao sam onaj primjer sa dječjom sjedalicom i 480000 kuna. Ima li garancije da će to ostati roditelju kao što pitam ima li garancije da će to ovdje ostati proizvođaču poljoprivredniku ili će opet nekakav trgovac preprodavač to oteti. Tako da nema jasne kontrole ovih mehanizama. To je također pod jednim velikim, velikim upitnikom. Postavlja se pitanje zašto baš sada su uvedene ovakve olakšice na poljoprivredu. Postoje u Hrvatskoj veliki gazde, poljoprivredne gazde, osobito jedan gazda za kojeg evo ovih dana nije u dobroj situaciji. Gotovo svim bankama sa svim ovim poduzećima došao je do vrha. Neće mu više nitko dati kredit. Pa eto vidim jednu poveznicu pošto i on troši mnogo repromaterijala, da je baš sad za njega ovaj tajming da mu se olakša poslovanje da si smanji troškove jer gazda ne smije propasti. Postavlja se pitanje, a znamo na koju godinu, u kojoj godini će se takvi procesi odvijati sljedećoj godini postavlja se pitanje koliko će takvim gazdama biti oprošteno, je li ta mjera opet izmišljena za njih da im se kupi, da im se kupi još malo vremena. To će vrijeme pokazati. Ono što me također intrigira je jedan obrnuti proces donošenja reforme. Ako su reforme posljedica nekakvih politika, onda su posljedica političke volje. Što to znači? Da prvo vladajuća većina, koalicijske stranke dogovore politiku, stručna ekipa ju, dakle timovi, ministarstva ju razrade i proces nakon toga se potvrdi u Saboru itd. Ovdje smo imali obrnuti proces. Od nekud je došla ta strategija.

Dakle, obrnut je proces donošenja reforme. Tako da ne znam koliko je to posljedica političke volje. Svakako nije u sklopu onoga što je najavljivano prije izbora, da će se smanjiti PDV koliko i koliko godišnje, tako da ne vjerujem, ovoj reformi. Mnogo bi se toga moglo reći također o preustroju institucija. O tome više sutra u pojedinačnoj raspravi. Nastavak ove rasprave u ime Kluba zastupnika Živog zida, uvaženi kolega gospodin Branimir Bunjac. Izvolite. Dakle, kratko rečeno. Ova porezna reforma je promašena. Ona naime kreće od pretpostavke da je sadašnji model ekonomije dobar, da je sustav koji sada imamo dobar, da je sve što je potrebno napraviti jedan servis, jedan remont, zalijepiti par flastera na ranjeno tijelo i nakon toga ćemo bez problema nastaviti u svijetlu budućnost. Međutim, situacija je takva da ove mjere porezne, a posebno u ovom obliku u kojem su predložene neće riješiti ama baš ništa. Hrvatska će se naime nastaviti zaduživati i samo je pitanje vremena i to ne predugog vremena kada ćemo ponovno doći u situaciju da se gospodarstvo nalazi u recesiji. A tada će se postaviti pitanje koje neminovno mora doći u ovakvom, dakle modelu ekonomije. Kako će se isplaćivati plaće, kako će se isplaćivati mirovine? Ministar Marić krenuo je potpuno krivim putem, jer je između ostaloga i to mu uzimam kao jedan od najvećih grijehova uopće krenuo, dakle povećavati plaće onima koji imaju. Krenuo je davati kompenzacije bankama, povećavati plaće upravi INA-e, HBOR-a, HNB-a, političarima, lokalnim dužnosnicima. A pritom uopće ni u kojem obliku nije povećao plaće ljudi koji rade za minimalac ili za prosječne plaće i koji danas predstavljaju na žalost socijalnu kategoriju. Da je ministar Marić povećao na primjer prvo minimalac pa došao sa ovom poreznom reformom ona bi izgledala puno bolje. Da je ministar Marić povećao minimalac on bi već danas, da ga je recimo povećao za 1000 kuna velikim dijelom zaustavio iseljavanja i to bi bila bolja mjera od ovih ne znam smanjenja PDV-a na urne ili na nuklearne reaktore što smo čitali sad u prijedlogu zakona. Jer ljudi se iseljavaju ne zato što nemaju posla, nego prvenstveno zato što se sa plaćama ne mogu osigurati dostojnu egzistenciju sebi i svojim obiteljima. To nisu nezaposleni, to su ljudi koji rade za premale plaće. Međutim niste poduzeli ništa. Vi mislite da neki otac, majka sa 2495 kuna i ne znam dvoje djece može preživjeti mjesec, da on ima vremena čekati da se prvo namiri uprava PBZ-a. Neće, otići će u Njemačku jer ne može više izdržati ni jedan dan, a kamoli dvije godine ili koliko ste si vi već zamislili. Probajte vi. Evo ja vam dam 2495 kuna rasporedite si za cijeli mjesec, upišite dvoje djece u školu. Znate li da slovarica „Zlatni dani“ košta 290 kuna za prvi razred osnovne škole. I što sad da ti radnici rade? Da bira hoće li platiti struju ili će kupit slovarice? Hoće li jesti ili će platiti ne znam grijanje? Ne može jedno i drugo, nema ili jedno ili drugo.

Vi živite u izobilju, vi nosite sat koji vrijedi 20 minimalnih plaća i nemate osjećaja za ljude koji krvavo i teško rade i uplaćuju sve doprinose u proračun. S te strane je vaša porezna reforma dakle ponavljam, neprihvatljiva, promašena. Morali ste krenuti od dna prema gore, a ne od vrha prema dolje kao odgovorni političar i ministar. Druga stvar gdje ste promašili je ta što ste krenuli prazniti proračun, umjesto da ste ga počeli puniti. Znači vi ste odlučili s ovom poreznom reformom izbaciti dvije milijarde prihoda proračunskih. A gdje ćete ih nadoknaditi? Povećat ćete deficit i onda ćete što, ponovno zadužiti Hrvatsku. Izdat ćete trezorske zapise, izdat ćete obveznice, dignuti kredit i tvrditi kako sada evo građani bolje žive nego su živjeli do sada. Mogli ste evo, mogli ste npr. govorio je gospodin Lacković, povećati rudnu rentu koja je među najnižima u Europi, tu gubimo dvije milijarde godišnje. Mogli ste suzbiti sivu ekonomiju. Vi vrlo dobro znate što je to siva ekonomija, gdje je Hrvatska rekorder u Europi, od nas je gora samo Bugarska, ali nemate hrabrosti. Što znači radniku koji dobiva plaću na ruke, nova porezna tablica, šta on s tim dobiva? Što znači građevincu radniku u trgovini kojemu gazda daje tisuću kuna na ruke, sada jel PDV 13, 15 i porez na dohodak on uvijek dobije tisuću kuna što god bilo? Zašto niste krenuli oporezivati bankarske ekstra profite umjesto što ste im krenuli kompenzirati toksične kredite i nezakonite kamate? To bi bila prava reforma. Ali naravno vi se ne usudite zamjerati jer ovisite o tim ljudima, osobno ovisite. Što će vam oni reći, gdje ćete se sutra vratiti, kako ćete vi osobno ostvariti svoju karijeru. Mogli ste s obzirom da su trenutno u Hrvatskoj deflatorna kretanja potaknuti HNB da konačno izvrši primarnu emisiju kuna i da se ta kretanja donekle poravnaju. Tečaju se ne bi dogodilo ništa osobito, a vi biste na raspolaganju imali svježi novac koji biste mogli uložiti u gospodarstvo i podignuti ga za daleko veću stopu BDP-a od ovih 0,3 koje vi sada planirate ako vam prođe porezna reforma. Mogli ste, a niste, poduzeti nešto da odblokirate obrte, da odblokirate OPG-ove, da odblokirate račune građana i to bi vam bila izrazito jaka ekonomska mjera jer bi ljudi konačno počeli normalno živjeti i privređivati i sasvim sigurno bi i to utjecalo na proračunske prihode. Mogli ste pojačati nadzor nad punjenjem proračuna, mogli ste se boriti protiv utaje poreza, mogli ste se boriti protiv korupcije. Iz Hrvatske se iznosi milijarde, a ova vaša porezna reforma kada se pažljivo iščita, ponavljam, kada se pažljivo iščita ostavlja dojam da ustvari pogoduje ne samo špekulantima nego kojekakvim utajivačima poreza i muljatorima. To vam sada nemam vremena elaborirati ali prijavio sam se za pojedinačnu raspravu i rado ću vam ako budete još tu pojasniti na konkretnim primjerima gdje se to sasvim jasno vidi.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Klarin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Sinčić, vi i vaš kolega u ime kluba ste zapravo saželi da ova porezna reforma štiti isključivo jednu skupinu, a to je bogate građane, iznimno bogate građane u RH, a ide na štetu siromašnih, mladih obitelji, poduzetnika u turizmu, ali jedan dio ste preskočili na koji ću ja posebno osvrnuti, a to su općine i gradovi u RH ili jedinice lokalne samouprave. Naime, na tu repliku me potaknulo izvješće s matičnog Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu gdje ministre možete i mi vi slušati ako imate još koncentracije, gdje se kaže da se izmjenama Zakona o porezu na dohodak proračunski prihodi smanjuju za 1,5 milijardi kuna plus 123 milijarde kuna na ukidanje poreza na tvrtku. I vi naravno kao i sve buduće vlade i 2010. i 2015. godine nudite nama čelnicima jedinca lokalne samouprave kompenzacijske mjere. Ako do tih kompenzacijskih mjera ne dođe, ja vam samo postavljam pitanje, što će se dogoditi s lokalnim porezima? Da li će jedinice lokalne samouprave moći zatvoriti svoju financijsku godinu jel gospodine ministre vi očito na to niste pazili. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolege, iako je opširna tema nije moguće sve niti spomenuti, već čim pročitate ime zakona ode vam 10 sekundi od minutu koliko imate po zakonu, problematika oštećivanja proračuna jedinica lokalne samouprave je izrazito bitna. Prije nekoliko godina desila se jedna drugačija porezna, reforma poreza na dohodak i tada se pojavilo također rupa u proračunima mnogih gradova i općina pa se to krpalo smanjenjem plaća, otpuštanjem ljudi, dizanjem rata, tj. u vrtićima, dizanjem komunalnih naknada ili na razne druge načine već kako je tko gdje mogao. Mislim da jedan od glavnih problema Hrvatske je pretjerana centraliziranost, ova zemlja ne smije se svesti na Zagreb ili na Zagreb i još nekoliko najvećih gradova dok toliki i toliki ruralni dijelovi naše zemlje od otoka do sela jednostavno nestaju i izumiru i upitno je tko će tamo ostati za koju godinu a ako nitko ne ostane, pitanje je tko će se tamo htjeti vratiti.

Poštovani kolega Bunjac, kazali ste kako naši građani ne odlaze zbog toga što nemaju posla kod nas nego zato što su zarade male. Odlaze i zbog prvog, odlaze i zbog drugog razloga ali odlaze najviše zbog besperspektivnosti. Godinama su imali male plaće, godinama su iščekivali zaposlenje ali su se suočili sa odsustvom perspektive, sa odsustvom uređene države. I ovo što danas raspravljamo jeste neka vrsta priloga otvaranju perspektive, kakve takve. Što se tiče vaše primjedbe u svezi sa ekstra profitima banaka, volio bih da o tome raspravljamo i vaš prilog toj raspravi je dobro došao kao što bi bio dobar prilog i raspravi da vidimo možemo li početi raspravljati o kamatama i o porezima na kamate koje su goleme. I kako i na koji način tu … [[Govornik se ne razumije.]] poziciju koju štedni ulozi građana imaju u našem bankovnom sistemu, kako da se to pokrene, da li će ovaj sistem to odlučiti ili ih treba stimulirati na drugi način, ja to naravno ne znam ali o toj stvari treba početi raspravljati. I da se vratim na početak, besperspektivnost je najveći problem koji osim mogućnosti da ljudi odu negdje drugdje, ono što ljude pokreće da se miču iz naše zemlje. I otvaranje ove rasprave o poreznoj reformi zapravo je istovremeno i početak rasprave o otvaranju perspektive, ona sama po sebi neće biti dovoljna ako se ne pokrenu drugi mehanizmi. Jedan od tih mehanizama će doći i na raspravu, ovo što vi potičete, ali kada budemo imali političkog kapaciteta jer mi kao zemlja i naša Vlada tog kapaciteta još uvijek nema za tu vrstu rasprave. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pupovcu na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Bunjac, izvolite. Poštovani kolega Pupovac, naravno da se iseljavaju dijelom i zbog nezaposlenosti ali neosporna je činjenica da Hrvatska danas neka zanimanja gotovo da nema. Znači određena zanimanja, ne znam, recimo zavarivači ili strojobravari ili recimo vozači masovno odlaze vani iako Hrvatska treba dakle te kadrove.

Besperspektivnost, ta je inače dobra riječ, dobar termin, s njim se slažem, a ovo što ste spomenuli u vezi kamata, naravno da se i tu treba provesti značajna reforma, evo ministar sluša i mi smo govorili i proteklih tjedana, dakle kamate HBOR-a su definitivno previsoke, neopravdano visoke, njih bi trebalo smanjiti za poticaj gospodarstva a također ne bi bilo uopće loše, ustvari već je krajnje vrijeme da se razmisli o smanjenju zateznih kamata. Znači zatezne kamate su isto tako daleko previsoke i one također guše građane kako u privatnom, kako u poslu tako i u sustavu ovrha i blokada i tu bi se dakle definitivno moglo postići puno više, paralelno dakle sa ovakvim zahvatima kao što je porezna reforma o kojoj se govorilo da će ona sam po sebi, znači 2017. i 2018., ja stječem takav dojam da je to u biti dovoljna, da je to dovoljna mjera a ona to nije. Znači vidjeti će se, nećemo dugo čekati da će Hrvatska vrlo brzo izgubiti ovaj zamah za koji nije zaslužna, recimo iskreno nego je zaslužno skretanje gospodarstva u okruženju i pad cijena nafte, vrlo brzo će izgubiti ovaj ekonomski zamah a onda će se vidjeti dakle da smo opet izgubili nepotrebno vrijeme a dug će biti sve veći i veći. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru na repliku. S ovime smo iscrpili replike po ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a prijavili uvažena kolegica Vesna Pusić, uvažena kolegica Anka Mrak-Taritaš i uvaženi kolega Goran Beus-Richembergh. Izvolite gospođo Pusić.

Smatrali smo da obzirom da provodimo dan, dva, raspravljajući o izvješćima različitih agencija za 2014. godinu da ovaj paket zakona kako god ga tko ocjenjivao više ili manje cjelovitom reformom je zaista jedan ozbiljni pokušaj koji cijenimo da se stabilizira ukupno ukupno uređenje, fiskalno uređenje Hrvatske i da zaslužuje apsolutno da se o tim zakonima raspravlja individualno. Neke mi smatramo da su apsolutno prihvatljivi, za neke smatramo da se mogu sa jednim ili dva amandmana bitno popraviti i učiniti konzistentnima i prihvatljivima, možda za neke smatramo da su promašeni. I zato se osjećamo hendikepirani da raspravljamo u objedinjenom paketu i zato će kolegica i kolega još nešto reći o temama za koje su se oni spremali jer je svatko zaista gledao te zakone realno analizirajući ne u klasičnom pozicija, opozicija odnosu. Jer kao što sam rekla zaista mislimo da je to jedan dobar pokušaj i treba ići u tom pravcu i može se popraviti ovdje dosta stvari. Mnoge od njih su spomenute, naročito intencija smatramo da je važna. Ako je bilo nešto što je univerzalno nam zamjerano i čime smo se godinama sami pokušavali nositi, mučili u različitim vladama je nestabilnost, nestabilnost porezne politike i cijelo vrijeme mijenjanje poreznih zakona. I ako ovime uspijemo doći u situaciju u kojoj možemo postepeno eventualno poboljšavati situaciju ali bazično stabilizirat ono što jesu porezi učinit ćemo dobar i važan korak. Za to treba zaista učiniti napor da neke od ovih stvari koje su ovdje predložene popravimo kako bi mogli biti temelj te stabilnosti. Ima konceptualnih nelogičnosti u ovome što je predloženo, mnoge su spomenute, ja ću samo kratko navesti neke pa će kolegica Mrak-Taritaš i kolega Beus Richembergh dalje o tome govoriti. Govorimo o proaktivnoj demografskoj politici, predlaže se ukidanje olakšica na kupnju prve nekretnine. To je u direktnom sukobu jedno s drugim. Govorimo o decentralizaciji, nema jasnog i definiranog, sa definiranim kriterijima zakona ili mjera koje bi kompenzirale inače jednu po našem mišljenju dobru mjeru lokalnoj samoupravi. Dakle ta mjera je potaknula potrošnju kad je prvi put podignuta ta granica gdje se oporezuje dohodak. Možda nespretno, možda nedovoljno dobro su onda uvedeni oni kriteriji razvijenosti temeljem kojih se tu nešto kompenziralo ali neki jasni kriteriji moraju postojati. Dakle ako se lokalnoj samoupravi na ovaj način smanjuje direktni prihod moraju postojati neki kriteriji koji će joj dati izvorni prihoda ne milošću središnje države, nego izvorni prihod da bi mogla funkcionirati. Jer inače decentralizacija je samo prazna riječ. Definirali smo strateške industrije, između ostalog farmaceutsku, IT industriju, metaloprerađivačku industriju kao strateške. To se iz ove porezne politike apsolutno ne vidi. Stali smo na noge što se turizma tiče. Tu radimo neke poteze koji pokušavaju tu granu zaustaviti u njezinom rastu. Da li ima nekih drugih kompenzacijskih mjera? Postoji mogućnost i predlagane se. Ako se PDV drži na ovoj razini postoje i druge mogućnosti da se to turizmu kompenzira. Ali ovdje ne postoji prijedloga. Da ne kažem da za jednu djelatnost koja se ovdje uopće ne spominje a kojoj su porezi važni a to je znanost, obrazovanje i znanstvena istraživanja. Nema riječi o tome, a to je ljudi naše gospodarstvo, to je naš razvoj, to je uopće jedini resurs ozbiljni koji mi dugoročno imamo. I ti elementni su nešto o čemu će kolege u daljnjoj raspravi i sutra govoriti ali koje smatrao da bi trebali svakako se uzeti u obzir i mi ćemo ih i amandmanima pokušati predložiti. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Vesni Pusić. Kao što je rekla moja kolegica Pusić ovo je jedan paket u kojemu je mnoštvo različitih tema svedeno pod jednu sintagmu porezna reforma ali mi se bojimo da ovo nema ni hrabrost ni dosljednost porezne reforme nego da se zapravo radi o skupu izmjena i dopuna zakona koji se odnose prije svega na fiskus ali da nemaju još uvijek težinu porezne reforme. O čemu se radi? Da bi jedan zahvat ovakvoga, ovakve širine imao karakter porezne reforme mi moramo znati što želimo s njom postići. Ja pretpostavljam da predlagatelj polazi od toga da je glavni cilj povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, da je to rast BDP-a i da je porast zaposlenosti. Ako je to tako onda moramo vidjeti što smo dosad u strateškim dokumentima već zapisali na temelju skupne pameti nekoliko stotina ili tisuća ljudi što može dovesti upravo do tih ciljeva. Rečeno je imamo Strategiju razvoja turizma koja vrijedi do 2020. godine u njoj eksplicite piše da se razina PDV-a neće povećavati u djelatnosti turizma i ugostiteljstva. Ovaj prijedlog je kontra toga. Drugo, ako znademo da je jedna od najsnažnijih generatora rasta BDP-u u posljednjih 2 godine rast osobne potrošnje da li porast PDV-a doprinosi rastu osobne potrošnje i očuvanju toga trenda ili ne? Mi mislimo da ne. Nadalje, ako hoćemo biti dosljedni onda moramo znati da pored recimo Strategije razvoja turizma postoji već spomenuta Industrijska strategija, postoji također Inovacijska strategija, Strategija pametne specijalizacije. Prema tome, ako smo već rekli koje su to grane, koje su to industrije na koje kanimo osloniti razvoj države jer imamo komparativne prednosti, kapacitete, stručna znanja, mogućnosti, nišu na tržištu onda je potpuno logično očekivati od predlagatelja da mjere porezne usmjeri u postizanje tih ciljeva. Dakle, njihov rast, razvoj, povećanje naše vlastite konkurentnosti na tržištu. U tome smislu problem je što ne vidimo da li su olakšice koje su recimo ugrađene u ove prijedloge na bilo koji način vezane na primjer za ICT sektor, za inovacije, za istraživanje i razvoj, za cjeloživotno obrazovanje, za prekvalifikaciju zanima koja nedostaju jer znademo da jedan veliki broj nezaposlenih opterećuje broj teško zaposlivih. Dakle, nije li jedan od naših, jedna od naših zadaća osposobiti teško zaposlive i nezaposlive osobe da promijene svoju kvalifikaciju kako bi mogle sudjelovati u onim granama, dakle gospodarstva i industrije koje mi smatramo strateškima i za koje držimo da u sljedećih nekoliko godina mogu povući pitanje napretka Republike Hrvatske naprijed. Porezna reforma ako je želimo tako zvati mora voditi razvojnu politiku zemlje, ona mora dakle biti okvir u kojemu će se događati sve razvojne politike države. Ona mora odgovoriti na pitanje kako postići konkurentnost, a ona nije sredstvo vođenja socijalne politike. Ona je prostor u kojemu se olakšava stvaranje nove vrijednosti, a njome se stječu fiskalna sredstva kojima se vodi kasnije socijalna politika, ali ne izravno poreznom politikom. U tome smislu korektnim smatramo pristup predlagatelja da dođe s prijedlogom prvog čitanja, jer činjenica je, dakle predlagatelji imaju većinu u Hrvatskom saboru, mogli su silovat proceduru i mogli su tražiti da ovo sve ide po hitnom postupku radi priprema proračuna. I danas se zapravo preglasa u dvije noći. Dobro je da čujete sve ovo što imamo za reći, ali će biti još bolje, ako do sljedeće prilike, a to je do drugog čitanja pokušate razmisliti o svim ovim rješenjima i iz drugih rakursa koje ste čuli, odnosno u ovom kontekstu koji je temeljni, a to je povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, smanjiti porezna opterećenja rada i prebaciti ga negdje drugdje tamo gdje prostora ima i tamo gdje će se postići pravedna raspodjela. I na kraju dozvolite mi samo da upitam nešto, jer je to nešto važno za našu kulturu, a to je da li se u odredbi koja definira diferencirane stope, pa se spominju knjige podrazumijeva među knjige i elektronska knjiga. Podsjetit ću vas da je europski povjerenik za poreznu politiku gospodin Moskovic nedavno rekao eksplicite da je politika Europske komisije da se knjigom smatra i elektronska knjiga. Ako biste dali u tome smislu ili izravno odgovor ili dakle u završnom obraćanju danas odnosno ako biste u drugome čitanju eksplicirali to kad navodite to bi bitno olakšalo poziciju hrvatskih izdavača u budućnosti. Nemojmo zaboraviti da papir se polako pretvara u digitalu i od toga ne treba bježati, nego tome treba dati šansu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Beus-Richemberghu. Nastavak rasprave u ime kluba HNS-a uvažena kolegica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Dakle, kad je riječ o poreznoj reformi mislim da onda treba početi od ciljeva i predlagači porezne reforme deklarirali su sljedeće ciljeve. Prvo je pojednostavljenje sustava. Drugo je smanjenje poreznih stopa. Treće je proširivanje porezne osnovice. Četvrto smanjivanje poreznog tereta. Ja sam sigurna da nema nikog u ovoj sabornici bez obzira da li sjedi desno, lijevo ili u centru se za takve ciljeve bi se svi zajedno opredijelili da je to to. No međutim, kad malo pogledamo ostvarenje tih ciljeva onda se moram priznati oko nekih stvari moramo zapitati. Ako je cilj bio pojednostavljenje sustava, pa u skladu sa tim je predloženo smanjenje broja poreznih stopa kod oporezivanja dohotka i dodane vrijednosti, zašto je kod oporezivanja dobiti umjesto jedne predloženo da imamo dvije stope poreza na dobit. Ako je cilj bilo smanjivanje poreznih stopa zašto je onda jednoj gospodarskoj grani koja apsolutno može utjecati na međunarodnu konkurentnost bilo povećanje. Ako je cilj bio proširivanje porezne osnovice, zašto je ukinuti stimulativne mjere za reinvestiranu dobit. Ako je bio cilj kao cilj postavljeno povećanje stabilnosti poreznog sustava za koji ćemo se svi ovdje zalagati zašto ipak u ovu reformu se ide bez prethodne javne rasprave. Kolege koji su iz Ministarstva financija i koji su bili i na odborima govorili su o tome koliko se dugo radi na reformi, govorili su o tome kolika je stručna rasprava bila. Imali smo primjedbu i vidjeti da stručna rasprava koja se je odvijala, no međutim vjerujte kada je riječ o jednoj cjelovitoj poreznoj reformi, a ja vjerujem da je o tome riječ onda je tu neophodno potrebna i javna rasprava. To se prije svega odnosi na smanjivanje poreznog opterećenja za velik broj građana i poduzetnika. No međutim, kada je pred ovu sabornicu došla ova porezna reforma, mislim da je trebalo napraviti i ozbiljnije analize utjecaja predloženih mjera na razinu gospodarske aktivnosti. Procjene utjecaja na potrošnju su djelomično površne i paušalne, a one ne investicije i neto izvoz su potpuno izostale. Jednako tako mi tu dvojimo vezano uz oslobođenje za reinvestiranu dobit. Slažem se s primjedbama da je postojeće stanje bilo komplicirano i nedopustivo selektivno da ga treba poboljšati mi smatramo, ali ne da ga treba ukinuti. Da stvar bude gora čini nam se da rješenje koje je predloženo o oporezivanju dobiti još selektivnije i nepravednije. Što želim reći? Porezni obveznik koji ima obvezu i ostvari manju dobit onaj koji bude plaćao porez po višoj stopi na 100 tisuća kuna dobiti platit će 18 tisuća kuna, a njegov kolega koji bude plaćao po nižoj stopi na 40% veću dobit plaćat će 16 tisuća 800 kuna poreza. Kao što su moje kolege rekli, bez obzira što smo mi oporba mi želimo biti konstruktivna oporba. Ne izlazimo za ovu govornicu samo zato da bi bili protiv nego da bi na neke stvari ukazali. Kroz pojedinačne rasprave ćemo ukazati na neke teme koje nas još dodatno muče, no međutim ja zaista ne mogu a ne reći sljedeće, Zakon o lokalnim porezima je nešto što nam je apsolutno prihvatljiv i mislimo da tako treba biti. Mi se kroz svoje politike zalažemo za decentralizaciju posla, ali decentralizaciju i sredstava. Stoga ja molim da se još jedanput razmisli vezano uz porez na nekretnine. Jednako tkao da se razmisli u našim redovima sjedi puno načelnika i gradonačelnika i oni zasigurno dobro znaju ono o čemu ja govorim. Obveza članka 58. Zakona o lokalnim porezima do 15.12.2017., a to je za godinu dana, potrebno je uskladiti stvarno stanje na terenu sa svim elementima koji trebaju biti da bi se stekli uvjeti za porez na nekretnine. Ja mislim da vi svi dobro znate o čemu ja govorim. Tamo vam govori da ćete dobiti tri podatak, jedan podatak će biti od Državne geodetske uprave katastar, u Istri će to biti talijanski, u Dalmaciji će biti talijanski, u novom kontinentalnom dijelu će biti austrougarski, ali zato za jedno 7% zemlje će biti onakav kakav treba biti katastar. Dobit ćete sve prostorne planove koji su uredu. No međutim, apsolutno ćete biti u neprilici, ne smijemo pri tom zaboraviti jednu činjenicu, 21. svibnja iduće godine su lokalni izbori, to drugim riječima znači da bez obzira lokalna uprava treba raditi i dalje odnosno regionalna samouprava i naše kolege bez obzira na izbore koji jesu. Ali svi dobro znamo da u periodu izbora i dok se konstituiraju nove lokalne odnosno regionalne samouprave će sigurno biti jedna stanka u njihovoj djelatnosti. Stoga mislim da je sada vrijeme da se pripremimo, tim više što u zakonu o lokalnim porezima stoji da stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, tim više što on uvodi, to ću još u pojedinačnoj raspravi, ali koristim ovu priliku da još jedanput naglasim i porez na neizgrađeno građevinsko zemljišta. Ta obveza je u Zakonu o komunalnom gospodarstvu danas pisala na način da pojedine općine i gradovi mogu odlučiti da li će to koristiti odnosno komunalnu naknadu naplaćivati ili ne. 30% općina i gradova to čini odnosno to koristi. Pri tom kolege iz Ministarstva financija ne moraju slušati nas koji govorimo s ove saborske govornice, ali nek slušaju Udrugu općina i gradova jer će u Udruzi općina i gradova čuti otprilike ovo isto što će čuti s ove govornice. Zaključno, klub HNS-a, HSU-a će nešto od ovih zakona podržati, oni kada idu u drugo čitanje, nešto ćemo dati za drugo čitanje amandmana, nešto nam neće biti moguće podržati, ali jednako tako molim da slušaju kolege što govorimo jer govorimo u korist onih pet ciljeva za koje se možemo i mi i svi u ovoj sabornici založiti da su uredu. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Mrak Taritaš na ovoj raspravi. Molio bih samo članove predlagatelja da dok saborski zastupnici i zastupnice uvažene govore molio bih za mir u vašim redovima. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA uvaženi kolega Ivan Lovrinović. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, zastupnice i zastupnici.

Očito je u pripremu ovoga porezne reforme utrošeno dosta i vremena i dosta je ljudi radilo na tome i zaista mi to cijenimo i čuli smo koji su glavni ciljevi koji su vodili predlagatelja, znači sve one koji su radili na ovom projektu da nam prezentiraju danas ono najbitnije što je vezano za poreznu reformu. Vidite, u ekonomskoj politici, a i ovdje od porezne reforme se očekuje puno. Postavlja se pitanje, ima li ona zaista takve moći u okviru ukupne makroekonomske politike koji su inače ključni ciljevi, fiskalne odnosno porezne politike kao užeg pojma i očekujemo li mi svi odnosno i predlagatelj previše od ovoga što smo dobili na stol?

On bi trebao omogućiti i određenu pravednost, pravedniju raspodjelu bogatstva, dohotka i bogatstva u nekoj zemlji. Pa se postavlja pitanje je li to u ovom prijedlogu postignuto. Mislim da je ovo pretjerano ovo zvati poreznom reformom, preambiciozno jer ona to nije iako je ona sveobuhvatna ali ne može imati epitet reforme jer reforma traži puno dublje, snažnije promjene da bi se ostvarili ovi ciljevi koje sam rekao. Pa evo ja ću sada po nekim segmentima kratko proći. Kada je riječ o oporezivanju dohotka, o oporezivanju dohotka prethodno da kažem još jednu stvar, inače, evo vidite i Trump sada recimo najavljuje, što je njegova prva mjera, on će rasteretiti, krenuti će isto u smanjivanje stopa poreza. Koga? Prije svega bogatim slojevima jer to je u ekonomiji tzv. trickle down efekt koji bi se mogao prevesti kao curenje, kapanje. A što to znači? Omogućimo bogatima da zarađuju još više pa će se nakon toga sve ono što oni budu radili prelijevati ili kapati i na one koji su siromašni. Međutim, to je jedna od posljednjih masovnih ideologija ovog našeg vremena u koju značajan dio ljudi vjeruju pa vjerujte čak i oni koji su ugroženi. Ali im izgleda logično, međutim mi smo vidjeli da to nigdje se nije ostvarilo. No ja kao znanstvenik u ime stranke Promijenimo Hrvatsku želimo ovdje suočiti argumente, odnosno argumentirano raspravljati i na taj način pokušati dati jedan doprinos kako … [[Govornik se ne razumije.]] jedan napor koji je hvale vrijedan da bi imao dakle puniji smisao. A tu će se ogledati i naprosto jedan razumnost u pristupu, da li se uvažavaju argumenti ili ne ili će to biti stvar ideološkog pristupa da ne kažem glasačke mašinerije. Ako to bude onda to neće biti dobro. Pa krenimo redom, kada je riječ o oporezivanju dohotka praktično su predložene dvije stope 24 i 36%

Pa prema tome, svi ostali će biti oporezovani sa 24%, što bi se moglo reći u tom slučaju pošto je ovo marginalno da imamo flat porez za sve ostale, milijun i 150, milijun i 200 tisuća … [[Govornik se ne razumije.]] , jednu stopu. U tom kontekstu, zašto ovo govorim? Ne treba se robovati nekoj krajnjoj jednostavnosti poreznog sustava da imamo 2 stope da bude krajnje jednostavno, pa bilo bi idealno možda jedno ali nismo očito ni društvo, ni spremno na to. Zato što je ta najniža stopa od 24%, ona je postavljena previsoko, 24%, znači nema više one 12%, sada odmah 24% i nakon nje 36% Nemam vremena o tome šire govoriti jer sutra ćemo kao stranka Promijenimo Hrvatsku imati tiskovnu konferenciju pa ćemo detaljnije o tome govoriti, takvu jednu strmu progresiju, ona nije specifična za ovakva društva i zemlje kao što je Hrvatska, samo poneke skandinavske zemlje imaju ovakvu strmu progresiju da odmah ide 24% na nešto. Povećate neoporezivi dio dohotka, ali onda podignete i ovu poslije toga stopu oporezivanja 24%, pa prema tome učinci su mali. Pa danas sam gledao iz jedne firme na primjeru jednog radnika koji ima negdje oko 3, 35 tisuće kuna, njemu je povećanje plaće oko 38 kuna, je li tako? Može kupiti pile, kilu krumpira i salate za obitelj što isto nije za podcijeniti ali otprilike to je to. Naš je prijedlog, trebalo je ostaviti tri stope, 10, 20, 30%, ne treba 40% ali 30%, pa znači napraviti i zaštiti one koji imaju najmanje ali i ove koji imaju najviše dakle da im se ne uzima previše. Ali gledajte u ovom kontekstu, recimo na kamate i dividende ostalo 12% Znači koja je poruka, što bi rekli sada jednom retorikom da oni koji su sudionici tržišta kapitala imaju više novca, znači oni ispadaju ovdje privilegirani. U tom kontekstu neoporezivi dohodak, dobro je da je podignut sa 2600 na 3800 kuna, međutim mi smo u predizbornoj kampanji predlagali 5 tisuća kuna i šteta da to nije uvaženo jer bi onda učinci na potrošnju bili osjetno bolji i veći. I naravno, sada će ministar reći jeste ali mi bi imali veći manjak u proračunu ali imamo odgovore i na to, pa prema tome to ću reći nešto pri kraju. Jer srednji sloj je trbuh svake ekonomije, on troši, onaj najviši sloj, on ne može pojesti 5 ručaka ili nositi 3 odjela, znači to je, to drži svaku ekonomiju, drži srednji sloj. Prijedlog poreza na dobit nm je ok, prihvatljiv sa 20 na 18, ovima do 3 milijuna 12, ok. Prema tome, jedino s čime se ne slažemo, tj. oporezivanje, znači što se nema oslobođenja za reinvestiranu dobit, naprosto neshvatljivo. Znači zašto je to tako? Znači mi hoćemo investicije povećati a ovdje praktično oporezujemo onoga tko ponovo ulaže dobit.

Kada je riječ o stopi PDV-a očita je namjera da se formiraju dvije stope 12 i 24% u bliskoj budućnosti jer vidite sad imamo 13 i 25% Znači smanjila bi se za 1% Naš stav Stranka Promijenimo Hrvatsku misli da ne treba ni tu imati dvije stope, zašto? Mi možemo imati jednu stopu PDV-a nekoliko međustopa. Pa ima li to netko u EU? Nije. O kome ovisi? O nama gospodo. Ali mi moramo znati onda čemu služe međustope PDV-a. A čemu služi inače porezna politika i međustope? Da stimuliramo ono što nam je najvažnije, a to se onda zove politika. Jer kad je ekonomska politika izmišljena? Nakon velike krize 29. godine u Americi. Nije ona stara, nekih 140 godina. Pa evo kad govorimo o tom PDV-u ako je on u poljoprivredi 13%, pa trebalo je pustiti našim seljacima na taj repromaterijal između 5 i 9% kao što imaju konkurentske zemlje o Mađarske, Austrije, Slovenije, Italije i šta ja zna. Trebalo je spustiti niže pa nek budu u tome ravnopravni ili pogledajte sada vraća se, šećer će kao kruh i mlijeko nakon teške borbe da se zadrži 5%, šećer će biti 25% U tom kontekstu vidite što se tiče poreza na kruh i mlijeko recimo MOST se teškom mukom za to izborio da ne budem malo ciničan tu, ali razumijem političku strategiju, pa ok ali ajmo poručiti ljudima ovako, evo tri vrste kruha 5%, ali sve druge vrste kruha gospodo 25% Zašto bi ja kao Ivan Lovrinović plaćao 5% na neki kruh sa ovim sjemenkama, sa onim itd. Jer pristup ako se cigla jedna izvadi da sve ruši i to razumijem jer su simulacije bile napravljene, ali ajmo napraviti te sve izmjene pa čak i da ne uspijemo ove godine pokrenuti 2017., ja mislim da bi mogli ali ajmo napraviti pa da 10 godina više ništa ne diramo. Dakle, ima smisla jer ljudi onda ne bi previše jeli ni kruha. Mlijeko isto. Smisao porezne politike dakle je da štiti prije svega domaću proizvodnju kad govorimo o domaćoj proizvodnji i preferiranju pojedinih segmenata gospodarstva. Na području trošarina nisu vidljive značajne promjene. Nema u EU nekih zabrana, tamo ima ograničenja ispod koje razine se ne smije ići, a nema ograničenja dokle se smije ići. Naravno neće nitko 10 puta podići neke trošarine. Dakle, i tu se može napraviti određene promjene i mislim da je to trebalo, mi mislimo da je to trebalo bolje iskoristiti. Hrana kao grijeh, to ima taj izraz znači vezan u javnim financijama u poreznoj politici, pa moglo se oporezovati dakle tu trošarine povećati na one proizvode koji sadrže previše šećera, masnoća, kolesterola jer proizvode, šta proizvode? Previše bolesnih ljudi u sustavu i nanose velike znači gubitke zdravstvu. Lokalna zajednica, evo danas je o tome bilo riječi ona će ustvari ovdje izgubiti najviše a nema jasnog rješenja. Ministar je malo, ja sam ga pratio, kad je odgovarao u jednoj replici, rekao svi oni koji su imali toliko i toliko ne bi smjeli ispod toga dobiti. Dakle, mislim da ok da imaju onu sigurnost ali to nije jasan kriterij. To bi trebalo jasno riješiti iako po našem mišljenju Stranka Promijenimo Hrvatsku misli da će se to riješiti oporezivanje nekretnina za godinu, dvije. Ako bi to ostalo dalje bez nekih jasnih kriterija onda se otvara prostor diskrecionizmu što naravno U akademskoj zajednici prijedlog da se oporezuju autorski honorari, dakle više nije naišao na loš odjek, tu je i onako, to su marginalne stavke državnog proračuna pa ako se kada je bila riječ o ovoj najvišoj znači kategoriji koja ima najviše plaće da se zaustave mladi informatičari, ovo ono, onda s ove strane ispada da mladi znanstvenici drugi da će im ovi honorari biti destimulativni pa prema tome i to je u tom smislu na određen način kontradiktorno u određenoj mjeri. Ono s čime se posebno ne slažem a bilo je ovdje izraženo u nekoliko govornika a mi apeliramo na to, gospodo nemojte oporezivati prvu nekretninu. Pa to je duboko protivno demografskoj politici za koju se zalaže i HDZ. Pa pitanje jel to deklarativno? Zašto MOST nije žešće protiv toga ustao? Jer ako vi uzmete prosječan stan mladi čovjek mora platiti 20 do 30 tisuća kuna poreza, znači 4% na prvu nekretninu. Pa čekajte malo, znači mi hoćemo voditi jednu politiku demografskog oporavka a ljude praktično destimuliramo. Znači to je kontradiktorno, odnosno molim vas recite koje će efekte na proračun imati ukidanje znači oporezivanje promjene nekretnine da je to tako važno? Mi duboko smatramo da je to duboko, znači mjera koja duboko pogoršava demografsku situaciju i politiku u Hrvatskoj. To su marginalne stavke za proračun. Molim vas oslobodite mlade ljude od plaćanja poreza na prvu nekretninu. Vi ste rekli da je ukupan procijenjeni učinak porezne reforme, reforme … [[Govornik se ne razumije.]] oko 2 milijarde kuna. Vidite velika je to strka i velika je to gužva oko ovakvog efekta. Nemam namjeru to minorizirati. Sve je dobro ako nečemu služi.

Tako da će i procijenjeni efekti koji znači upravo zbog ovog diferenciranog pristupa i ponašanja pojedinih segmenata sudionika u gospodarstvu i on je upitan što se tiče utjecaja krajnjeg na potrošnju i stopu rasta BDP-a. Ovdje je očito izabran segment u turizmu, a to je ugostiteljstvo. Mislim da je ovdje trebalo imati pristup ili svima isto ili ništa ne dirati. Dakle ili svima 25% ili svima 13% Ako je turizam kod nas zauzimao 18, 19% BDP-a pa se najviše razvio itd. možemo o tome govoriti. Znači, zašto bi stranci ovdje nešto konzumirali uz povlaštenu stopu. O tome možemo raspravljati ali mislim da se svalilo na ove ljude. Međutim ono što niste napravili, zbog čega smo mi u stranci „Promijenimo Hrvatsku“ žalosni niste dirali banke, druge financijske institucije i zato mi se zalažemo da se uvede porez na imovinu banaka i financijskih institucija. Žao mi je da to nije ni SDP napravio koji se proklamira kao socijaldemokratski, ni MOST, a na žalost za HDZ mi je jasno zašto nije. Ima li snage sadašnja Vlada i većina da to napravi. Po ovome nema. O detaljima odnosa prema bankama govorit ću sutra u ime na tiskovnoj konferenciji u ime stranke „Promijenimo Hrvatsku“ pa ću detaljno obrazložiti o čemu se radi, a posebno ću obrazložiti zašto se žele otpisivati potraživanja, nenaplativa potraživanja banaka. I prema tome o čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o tome da nismo svi isti pred zakonom, odnosno da nećemo ni dalje na podjednak način snositi teret ove krize izvlačenja iz blata ekonomskih problema i mizerija života u Hrvatskoj. I dalje će sirotinja i srednji sloj to na svojoj grbači nositi. Neki sektori kao što su banke one ne smiju ne izgubiti, nego smanjiti dobiti, jer imam osjećaj da će država propast. Ne zaboravimo da je ovaj narod sanirao banke sa preko 70 milijardi kuna. Neki dan sam čuo strašnu istinu. Jedan od svjedoka mi je govorio da i kada se pisao taj Zakon o saniranju banaka da je bila rečenica napisana da nakon sanacije da su banke dužne narednih godina novac vratiti sav. Interesna skupina tad je odigrala ključnu ulogu, izbacili su tu rečenicu iz tog zakona. Svi smo mi platili tu sanaciju, a znači i dalje trebamo plaćati određene promašaje u bankarskom sustavu i sve što ste radili, a posebno u slučaju franak. I zaključno što se tiče ovoga svega što je. Dakle, napravljen je značajan napor da se nešto napravi. Mislim da će biti učinci mali, ali ono što je najvažnije vidimo da mogu biti veći.

Ako bude ovako mislim da neće porast investicija uopće neće utjecati, rast potrošnje će biti mršav, a dakle a posebno što se tiče društvene pravde biti će malo. Evo hvala na toleranciji, hvala na strpljenju. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Lovrinoviću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora, hvala kolega Lovrinoviću na vašem govoru. Ja bih ovu poreznu politiku i reformu nazvao mlakom reformom. Zašto mlakom? Uistinu nešto se je tu prema poduzetnicima i obrtnicima neki porezi smanjili na dobit 18 ili 12% Meni to osobno nije loše i neki nameti na plaće. Sve to jeste dobro, međutim to nije dovoljno da bi se reforma napravila kako treba i da bi ova država krenula u pravi smjer. Što se mene osobno tiče po meni bi tu trebala biti jedna drastična reforma ne u onom smislu da se napadnu mali, već drastična da se oporezuju i veliki što ste malo prije rekli ljudi koji vode banke i banke koje iznose milijarde kuna iz Hrvatske bez poreza. Ove godine su imali porez na nekakvih 19 milijardi, a za ovih 20 godina na stotine milijardi su iznijeli iz Hrvatske države i odnijeli svojim matičnim bankama. Međutim, ovi mali ljudi kao evo pošto sam iz Slavonije znam u kakvoj smo situaciji i vidimo mi kao privrednici plaćamo evo turističku zajednicu koja je najbogatija u Hrvatskoj, ima novaca, razbacuje se. To ne znam, vrlo malo. A ja bi napravio jednu agenciju da se uplaćuje jedna agencija za pomoć Slavoniji danas koju smo uistinu za ovih 25 godina doveli u to stanje kakvo jeste. Pa da svi iz Hrvatske uplaćuju u tu agenciju da bi se pomogla Slavonija. Mi svi uplaćujemo u turističku već godinama, a ne znamo ni kome i zašto uplaćujemo, a oni plivaju u velikim novcima i fala Bogu da imamo dobar turizam zahvaljujući ovom ratu i ovom što se dešava okolo pa se ljudi vratili

Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću na repliki. Izvolite. Uvaženi zastupniče Mišić, ono što je za vas malo očito je za nekoga puno. Ja se s vama slažem za jednu stvar, ne treba mazati vrat debelim guskama. Zamislite, zašto mi plaćamo ustvari vi ste poduzetnik, zašto vi plaćate parafiskalni namet Hrvatskoj turističkoj zajednici? Pa to je najprobitačniji sektor u Hrvatskoj uz turizam i još su u gubitku. Pa neka donese ovaj Sabor odluku da se taj novac preusmjeri iz tog segmenta u fond za razvoj Slavonije, recimo. Slažem se što ste to predložili, mislim da to bilo vrlo korisno i da bi imalo svog dubokog smisla za točno određene projekte koje bi skupio se značajan iznos novca. Ali ono što najviše boli naše građane jest to da se već 20 godina nama stalno, mi smo stalno u nekoj krizi, stalno se govori ajmo svi uprijeti, ajmo stegnuti svoje remenje, ajmo rezati, kresati da izađemo iz krize. Gospodo, nitko tako iz krize nije izašao. Rekao sam to je jedna od posljednjih ideologija iz proteklog stoljeća ali još je na snazi. Ove ključne stvari financijske institucije vidite nitko ne dira. Zašto? Jer banke su najveći kreditori države.

Mislim da je tu sve jasno i tu su političke poruke. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru na repliku. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, vaša primjedba oko ukidanja oslobađanja plaćanja poreza na prvu nekretninu za mene je sasvim opravdana. Logika ove porezne reforme je da ministar nagrađuje one koji imaju tri, četiri, pet, šest ili deset nekretnina ili kao njegov bivši gazda dvorce u Zagorju pa im spušta poreznu stopu sa 5 na 4%, a svima onima mladim obiteljima koji idu kupiti svoju prvu nekretninu, naravno taj porez s nulte stope diže na 4%, dakle ni manje ni više nego četiri puta. E sada se ja pitam, pitam gospodu u MOST-u evo i kolegu Bulja koji brani sve skupine u društvu i ja ga u tome podržavam, kakvu poruku mi šaljemo mladim ljudima danas u RH? Znači vi ćete u hrvatskim bankama u stranom vlasništvu po lihvarskim kamatama kupiti prvi stan od 80 tisuća eura i na to će vam Hrvatska država od 1.1.2017. godine obračunati još 4% poreza. Super. A znamo istodobno da u drugim državama EU gotovo da ne postoji ovakav porez. Pitam vas gospodine Lovrinoviću vas zato što gospodina ministra, to pokazuje i odraz njegove kulture dok traje ovakva rasprava s obzirom da su je objedinili 15 zakona u jedno čitanje da ne može ostati do kraja dana i poslušati ovu raspravu, ja vas pitam kakvu poruku šaljemo mladim obiteljima u RH? Izvolite. uvaženi kolega Klarin, to je duboko pogrešan potez.

Čekajte malo, znači čovjek uplati 30 tisuća kuna i to odmah, a njemu će se, znači uplati u državni proračun, pa će njemu država iz državnog proračuna to isto vraćati, ne znam u kojem roku. Pa čekajte, čemu, koji je smisao toga? Jel to možda za povećanje likvidnosti države pa ona će poslije vraćati?

Rekao sam da je to marginalni doprinos prihodima proračuna, onda svi smo odgovorni i za ovo naprosto zločin istjerivanja mladih ljudi iz Hrvatske. Ja ne mogu shvatiti zašto je netko išao na ovaj način kažnjavati mladog čovjeka da ne može, i onako mu je stan skup još mu daje da plati porez na promet nekretnina od 4%

Ne mogu se načuditi ovoj mjeri i naprosto evo gleda nas i sluša javnost, ma gospodo nisam došao u ovaj Sabor da se igram, trebaju nam čvrsti potezi i konačno da se u ovoj zemlji pokrenu prave stvari. Kozmetiku razumijem ali ništa ne rješava. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru na repliku. Izvolite. Poštovani kolege. Gospodine Lovrinoviću, ja bih evo u ime i samog odbora a i osobno htjela pojasniti u vašoj raspravi cijeneći neke opservacije koje možemo itekako, o kojima možemo razmišljati ali ono što nije dovoljno jasno možda ovim porukama ovdje i samim prijedlogom ovih reformi i ovog cijelog paketa rečeno zapravo da Zakonom o lokalnim porezima se postiglo to da se oni sublimiraju kao lokalni porezi koji 100% pripadaju dakle regionalnoj odnosno lokalnoj samoupravi. Ono što nije a što je u pripremi je Zakon o financiranju lokalne i regionalne samouprave koja će biti do kraja godine, dakle nije to samo puko obećanje da će državni proračun i ministarstvo financija dati jedinicama nekakvu milostinju nego će uredno zajedničke poreze urediti na način da se točno vidi koliko i na koji način će pripadati u postotku od tih zajedničkih poreza jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave. Dakle, to će biti jasno definirano. S ovim se daje poruka da je u planiranju, pošto sam zakon nije definiran da se u planiranju predvidi na način kako je to u tekućoj godini a sve će to biti definirano zaista i u postotcima i to će biti elementi tog zakona koji predstoje. Izvolite. Uvažena zastupnice Perić, ovo je ozbiljan jedan prijedlog, znači namjere su ozbiljne a ovo što vi govorite to je trebalo biti poznato. Pazite, ozbiljnim poslom se smatra onaj koji je već znači kada se iznosi da je već sve pripremljeno pa znamo odgovore i na ta pitanja, vidite, vi govorite u futuru, to će biti riješeno, nešto se kao zna a nešto ne zna pa će se u hodu riješiti itd. Dakle, to je trebalo napraviti. Ja osobno ne razumijem čemu tolika žurba, naravno žurbe treba biti u ovoj zemlji jer smo u teškoj situaciji. Ali sve da je ovo i u redu i da uredimo neće nas spasiti porezna politika.

I zato smo mi još uvijek siromašno društvo, zato imamo probleme. I ono što je najgore mi se ne oslanjamo na svoju znanost, na svoje stručnjake a svako društvo koje je to napravilo ono je osuđeno na propast, prije ili kasnije.

Nema baš novaca, u krizi smo. Pa to su sitni novci a imamo vrhunske eksperte za pojedina područja. I što onda imamo? Imamo to da citiram Goethea da je najrazornije poduzetno neznanje. S ovime smo iscrpili replike po ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista prijavio uvaženi kolega Miroslav Šimić. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je niz zakonskih promjena koje čine ovu poreznu reformu i MOST Nezavisnih lista ima načelno pozitivan stav prema predloženim promjenama i intencijama cjelokupne porezne reforme. Porezne promjene koje su pred nama držimo kvalitetnim okvirom za poticanje rasta gospodarstva i manje porezno opterećenje naših građana. Također smatramo da one jamče stabilan i održiv sustav. Posebno pozdravljamo namjeru rasterećenja rada i kapitala jer to je smjer za koji se i MOST zalaže od samoga početka. Važnim smatramo porezna rasterećenja kapitala kroz smanjenje poreza na dobit s 20 na 18% te za male poduzetnike na 12% Ocjenjujemo to pozitivnim iz razloga što se tom mjerom ostavljaju sredstva poduzetnicima za investicije i nova zapošljavanja. Vezano za namjeru ukidanja porezne olakšice za reinvestiranu dobit uvažavamo argumente da tu olakšicu koristi iznimno mali broj poduzetnika a dio njih i više putem računovodstvenih manipulacija nego za realne investicije. No u budućnosti mislimo da bi trebalo razmišljati da se eventualno ostavi prostora za uvođenje olakšica za proizvodne investicije poput investicija u opremu, strojeve te građevinske radove zbog njihovog značajnog utjecaja na ekonomski rast. Smatramo da je u budućnosti potrebno sagledati i ostale mogućnosti poreznog rasterećenja kapitala poput smanjenja ili potpunog ukidanja poreza na dohodak od kapitala za primatelje dividendi i udjela u dobiti temeljem udjela u kapitalu jer se tim putem kreira pozitivno investicijsko okruženje za domaće i strane investitore te ponovo dinamizira razvoj financijskih tržišta kao alternativnog izvora financiranja investicija. Postotno smanjenje poreza na dobit za poduzetnike koji zaposle određeni broj mladih visoko obrazovnih osoba također je jedna od mjera o kojoj bi trebalo razmišljati u budućnosti. Dodatno smanjenje poreza na dobit za gospodarske grane koje su izvozno orijentirane i kreiraju visoku dodatnu vrijednost, prije svega tu mislimo na sektore kao što je ACT i industrije koje primjenjuj visoke tehnologije. Naravno govorimo o mjerama o kojima smo razgovarali sa našim partnerima, o kojima bi se trebalo razmišljati u budućnosti kad se postignu učinci koji se očekuju ovom reformom. Jasno nam je da zbog fiskalne stabilnosti, da je važno zadržati model koji smo sa partnerima usuglasili. Predloženi okvir reforme poreza na dohodak putem smanjenja stope sa 25 na 24 te s 40 na 36 uz povećanje praga za osobne odbitke na razini 3800 kuna smatramo pozitivnim jer se time jača konkurentnost radne snage te povećavaju raspoloživi dohoci građana i stimulira potrošnja. Putem rasterećenja rada ostavlja se više sredstava zaposlenim građanima, potiče osobna potrošnja i čini rad konkurentnijim. Također smatramo da bi se u budućnosti trebalo težiti većem smanjenju predložene stope poreza na dohodak od 24 na 21% jer bi time porezno rasterećenje u većoj mjeri obuhvatilo i građane sa tzv. srednjim dohocima iako se oni u Hrvatskoj izgledaju visokim dohocima. Takvim načinom bi se dodatno obuhvatio segment visokoobrazovane radne snage koji trenutno i ubrzano emigrira iz Hrvatske, prije svega mislimo na inženjere, IT stručnjake i liječnike. Naravno i ovi naši prijedlozi dio su nekih budućih promišljanja, ovisit će o fiskalnoj stabilnosti nakon učinaka porezne reforme koja se sad predlaže. Razumijemo da su dokumenti koji se danas nalaze pred nama takvi da imaju svoja ograničenja i da je bitan element njihovog donošenja fiskalna ravnoteža. Ono što mislimo da bi se već sada moglo primijeniti to je uvećanje osobnog odbitka koji bi se trebao primijeniti na osobe sa udomljenom djecom s obzirom da ta djeca s obiteljima žive 24 sata i tu imaju potpunu skrb, a ovim potezom na određeni način podržava se i udomljavanje kao najoptimalniji oblik brige o djeci koja danas žive u domovima. Također mislimo da bi Vlada kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak i kroz izmjene Zakona o porezu na dobit trebala nastaviti podržavati radničko dioničarstvo tzv. ESUP modele što se nažalost ovim promjenama ne čini. Što se tiče PDV-a drago nam je da je ostala stopa od 5% kojom se oporezuje kruh, mlijeko, lijekovi i ortopedska pomagala čime je pokazana određena socijalna osjetljivost. Zadržavanjem sniženih stopa PDV-a na mlijeko, kruh, lijekove direktno se utječe na stopu rizika od siromaštva budući da se radi o dobrima koja su od primarne važnosti za svakog čovjeka gdje svaka promjena cijene utječe i manifestira se kroz rast izdataka za ta dobra čime se povećava udio troškova primarnih potreba u košarici dobara što utječe na povećanje praga siromaštva za osnovne životne potrebe i čini građane osjetljivim prema drugim potencijalnim cjenovnim šokovima kao što su povećanje cijena goriva ili tečaja te kamate. Hrvatska kao socijalna država mora voditi računa i u svakom trenutku i osigurati dostojanstven život svojih građana a aktivnim ekonomskim politikama raditi na smanjenju stope rizika od siromaštva. Ovo je jedan mali korak u tom pravcu. Iako potrošnja ovih dobara u košarici građanstva čini oko 4% radi se o dobrima koji svaki građanin zadovoljava svoje osnovne potrebe i koja nisu otporna na šokove, promjene cijene goriva ili energije te u svakom trenutku građani moraju moći osigurati raspoloživ dohodak iz kog mogu podmiriti te svoje potrebe. Posebno smo zadovoljni smanjenjem stope PDV na potrošnju električne energije čime se direktno pomaže daleko širem krugu stanovnika od dosad predloženih promjena poreza. Smatramo da je i to određena brana od eventualnog i izglednog da tako kažem povećanja cijena električne energije koji je izgledan zbog situacije koja je svima poznati i ugovora koji su potpisani. Prijedlogom reforme predlaže se reorganizacija samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijava ministarstva financija tzv. porezni USKOK koji trenutno djeluje samostalno i nadređen mu je samo ministar financija na način da isti bude premješten u sklopu porezne uprave. Opće poznat je stav MOST-a da smo zadovoljni poslom koji se radi unutar poreznog USKOK-a ne dovodeći u pitanje rezultate i drugih uprava i sektora o kojima je ministar danas govorio. Iskorist ćemo ovo vrijeme unutar dvije rasprave da dobijemo odgovore na sva otvorena pitanja vezano za poziciju i rad ovog sektora, ali ni nemamo razloga ne vjerovati ministru da želi održati ovaj sektor jednako uspješno. U kompletu ovih poreznih izmjena nalazi se i ukidanje poreza na tvrtku što posebno pozdravljamo, također je poznato da se MOST zalagao za ukidanje tog poreza kao jedan mali korak koji pokazuje smjer u kojem Hrvatska treba ići prema poduzetnicima na način da im se olakšava poslovanje i da ih se prestane teretiti nepotrebnim nametima jer radi se o čistom porezu porezu na zrak. Na dnevnom redu je naš prijedlog izmjena zakona koje ćemo vrlo vjerojatno ukoliko ovi prijedlozi prođu povući jer ovim novim zakonom već dolazi do ukidanja poreza na tvrtku. Što se tiče olakšice kreditnim institucijama podržavamo namjeru da se na taj način pomogne blokiranim građanima, ali izražavamo skepsu još jednom hoće li se i koliko i na koji način moći kontrolirati kreditne institucije prilikom tih otpisa jer se bojimo da će kreditne institucije ići u otpis prije svega trgovačkim društvima kod kojih je potpuno jasno da se ne mogu naplatiti prije svega oni koji nemaju nikakve imovine. I pitanje je koliko će ova mjera moći na kraju zahvatiti građane kojima je najteže. Vjerujemo također da ćemo unutar ovih rasprava i kroz današnji odgovor ministra doći do svih informacija i na kraju naći najbolje rješenje kako olakšati život onim građanima koji su blokirani što mislim da je intencija ovog zakonskog prijedloga. Što se tiče udara na jedinice lokalne samouprave on je jasan mislim svima u ovoj sabornici i jasno je da je to još jedan od udara na jedinice lokalne samouprave i da to nikako nije malo. Drago nam je da smo mogli čuti danas od ministra financija da se namjerava izravnim pomoćima ili uplatama kroz proračun pomoći i nadoknaditi eventualni, ne eventualni nego sigurni gubitak jedinicama lokalne samouprave. Ali ono što je ovdje važno i što ponovno naglašavamo važna je dinamika tih nadoknada jer ako se bude čekalo i pratilo izvršenje proračuna za 2016. svi znamo da se takav dokument donosi negdje sredinom godine što znači da će našim jedinicama lokalnih samouprava nedostajati novac i tu moramo tražiti zajedno najbolje rješenje. Podržavamo svakako donošenje novog zakona koji bi trebao stupiti na snagu od 2018. godine i mislimo da se on što prije treba naći na klupama saborskih zastupnika. Zaključno smatramo da se ovom reformom želi potaknuti jači investicijski ciklus, zapošljavanje i povećati dohodak građana ali isto tako i zadržati proračun stabilnim u svrhu izlaska iz procedure prekomjernog deficita, te podizanja kreditnoj rejtinga. Zbog toga mislimo da je važno nakon dva čitanja i javne rasprave koja će biti provedena donijeti ove promjene zakona i omogućiti prije svega poduzetnicima da tako kažem da lakše dišu, a određenom dobrom dijelu naših građana da im njihove bruto plaće na kraju veći iznosi budu isplaćeni na njihove tekuće račune. Zahvaljujem uvaženom kolegi Miroslavu Šimiću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani kolega Šimiću, to što ima malo tvrtki koje su reinvestirale dobit nije razlog da se ta olakšica ukida. On je, ako ima onih koji su to zlorabili oni moraju završiti u zatvoru. Ali sve one koji su reinvestirali dobit u Hrvatskoj bi trebalo javno pohvaliti i dati im posebne poticaje, jer otvaraju i čuvaju radna mjesta, čuvaju supstancu firme i šire svoju firmu. Dakle, nešto što je relativno maleno ne znači da ne može biti kvalitetno i putokaz kamo mi trebamo ići dalje. Drugo, vi trebate znati da najveći profit u Hrvatskoj se stvara na neplaćenom radu, na neplaćenom a odrađenom radu. Pogledajte trgovačke lance gdje se radi dnevno 10 sati, a plaća se 8, najmanje 10 sati. Dakle i njih ćemo, one koji stvaraju profit i na taj način osloboditi za dva postotna poena, odnosno olakšati im da dobit iznose ako treba iz Hrvatske sa plaćanjem manje poreza. I treća stvar, ovo nije socijalni, projekt socijalne države odnosno je socijalne države ali ne socijalno pravične države. Socijalno pravična država ima 4 do 5 poreznih razreda i ono što uzme najbogatijim članovima društva sa najvećim plaćama vraća u borbu protiv siromaštva, a ne hvali se ministar financija u tim državama da je uštedio dvije ili tri milijarde. On je dužan milijardu vratiti u borbu protiv siromaštva u Hrvatskoj. Imamo 750000 ljudi ispod cenzusa, prihodovnih cenzusa koji žive odnosno žive u zoni siromaštva. Hvala lijepa. Izvolite. Poštovani kolega Hrelja, vezano za reinvestiranu dobit. Ja mislim da je to zaista bila jedna hvale vrijedna ideja, međutim imamo primjere prakse koja na žalost nije dobra. Imamo situaciju da je negdje malo iznad 1% ako se ne varam poduzeća to koristilo, tu mjeru i da ona jednostavno nije dala rezultate kakve su se očekivali od samih predlagača. Što se tiče profita koji se zarađuje na neplaćenom radu siguran sam da toga ima i to jedan posao koji očekuje prije svega Državnu inspekciju da riješi takve slučajeve. Međutim, ne treba kroz prizmu tih slučajeva gledati na sve poduzetnike i onda kroz, promatrati i smanjivanje poreza na dobit kroz pojedince koji na žalost iskorištavaju hrvatske radnike nego treba pojačati inspekcijske kontrole. Jednostavno učiniti da takvih slučajeva ima što manje. Što se tiče socijalno pravične države slažem se sa vama da Hrvatska nije u potpunosti socijalno pravična država. Naš posao je da to promijenimo. Meni je drago što smo mi kao politička platforma MOST uspjeli pomoći nekakvim svojim prijedlozima da i ove promjene budu ipak nešto socijalno pravičnije.

Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Klarin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Šimić vi ste rekli vrlo zgodan jedan izraz da vi imate načelno pozitivan stav o ovoj reformi. E sad to možemo tumačiti da imate skroz pozitivan stav, da imate negativan stav, načelno negativan stav, pa bi mi bilo drago da mi pojasnite kao dio vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru. Isto tako, nije mi jasno da li ćete u sklopu ove porezne reforme vi kao MOST, dakle platforma nezavisnih lista podržati ukidanje poreznog oslobođenja na kupnju prve nekretnine u RH za rješavanje prvog stambenog pitanja. U kampanjama MOST-a i kampanjama HDZ-a u proteklih dvije godine u dva ciklusa parlamentarnih izbora često se SDP-u predbacivalo da je kriv zbog odlaska 100 tisuća mladih iz Hrvatske. Pa me interesira da li vi ovu mjeru smatrate pozitivnom da mladi ostanu u RH i da li ćete je podržati ili je smatrate opravdanom, tj. po onako kako je predložio i sam ministar, tj. Vlada RH. Zahvaljujem uvaženom kolegi Klarinu na replici. Izvolite. Poštovani kolega Klarin, evo da objasnim što znači načelno pozitivan stav. Ovo su zakonski prijedlozi koji po nama imaju dobru intenciju, imaju dobra rješenja, MOST-ovi ministri su ove prijedloge podržali u hrvatskoj Vladi. Na nama je u Saboru sada da pokušamo još nekakvim sitnim korekcijama i prijedlozima učiniti to još boljim, mislimo da se to može.

Mi znamo da sve one nekakve ideje koje ima MOST kao platforma pa i neke pojedine kolege unutar HDZ-a ne mogu biti uvrštene u kompletnu poreznu reformu jel bi s druge strane ugrozile tu fiskalnu stabilnost.

Što se tiče ostanka mladih ili odlaska mladih iz Hrvatske mogu reći da je promjene poreza na dohodak će sigurno utjecati na dio ljudi da ostane u Hrvatskoj jel će imati veća primanja, a sami ste čuli u uvodnom izlaganju ministra financija da se pripremaju i druge mjere koje će značiti nešto povoljnije kreditne linije za mlade. Vjerujemo da će i te mjere unutar i u sklopu i pored ove porezne reforme pomoći da ipak naši mladi ostaju u domovini. Zahvaljujem uvaženom kolegi Šimiću na odgovor na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolega Šimić, dakle vi hvalite ovu reformu, međutim ne spominjete jednu bitnu činjenicu, a ta je da ova reforma i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno znači manjak u proračunu, dakle manjak prihoda. Ona ne donosi dobit ni prije ni kasnije i samim tim se postavlja pitanje zašto smanjujete prihode, ako nemate plan kako ćete kasnije povećati rashode. Dakle, vi smanjujete prihode prije nego ste odgovorili na pitanje, što ćete sa povišicom sindikatima od 6% koje čeka od 1.3. i koja je praktički spremna za tužbu koju će sindikati glatko dobiti, znači vi ste smanjili prihode, a tu vam nad glavom visi mač i pravite se kao da to ne postoji. Isto tako smanjujete prihode, a prema najnovijim saznanjima NATO savez traži da Hrvatska poveća uplate u njihov proračun i onda se postavlja pitanje gdje ćete pronaći ta sredstva kada tako samouvjereno idete na smanjivanje prihoda. Ostaje dakle saznanje, meni jedino logično da ćete do tih prihoda doći novim zaduživanjem, a to ne može biti politika koja će ozdraviti hrvatsko gospodarstvo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu na replici. Izvolite. Poštovani kolega Bunjac, slažem se s vama da ova reforma znači kratkoročno manjak u proračunu, ne slažem se da to znači srednjoročno i dugoročno jel cilj ove reforme je pojačati investicije kod hrvatskih poduzetnika, s druge strane pojačati potrošnju hrvatskih građana. Ono što vjerujemo da država prije svega kroz opću stopu PDV-a može nadoknaditi taj kratkoročni manjak o kojem vi pričate. Iz tog razloga je MOST što je javno poznato protiv toga da se u ovom trenutku smanjuje opća stopa PDV-a baš zato što smatramo da bi to u ovom trenutku bio prejak udar na državni proračun, a da se kroz povećanje potrošnje i kroz povećanje investicija, upravo kroz tu opću stopu PDV-a može nadoknaditi manjak, ne samo nadoknaditi manjak nego na kraju smanjiti deficit. Zahvaljujem uvaženom kolegi Šimiću na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Saša Đujič. Kolega Šimiću pažljivo sam slušao vašu raspravu, vi ni u jednom trenutku niste spomenuli povećanje PDV-a za ugostiteljstvo pa bih volio da čujem koji je stav MOST-a o tom pitanju. Cijelo vrijeme se spominje cjelovita porezna reforma i da bi izdvajanje bilo kojeg segmenta iznutra narušilo cijeli sustav, a svjedoci smo toga da je u početku bilo predloženo povećanje PDV-a na kompletno u turizmu i na smještaj i na pansionsku potrošnju itd. pa je na pritisku javnosti ministar tu ipak popustio pa je dio PDV-a ostao takav kakav je, a dio nije. Pa kako tu nije bilo riječ o cjelovitoj reformi i mogućnosti? Drugo, vi ste rekli da u budućnosti u ovim idejama vašim i prijedlozima MOST-a da bi u budućnosti trebalo razmisliti o mjerama za poticanje izvoza. Ja mislim da upravo ova porezna reforma sadrži mjeru poticanja izvoza, a to je upravo oporezivanje prve nekretnine jer kada mi živimo u zemlji u kojoj mladi napuštaju roditeljski dom sa 33 godine u prosjeku, kada je prosječna plaća mladih, vi ste rekli kao vratit će im se smanjenjem poreza na dohodak. Znate li kolika je prosječna mladih do 30 godina u Hrvatskoj? 6 tisuća 178 kuna i u taj izračun nisu uključeni mladi na stručnom osposobljavanju, da ne bi bilo da to ruši prosjek. E sada koliko će tim mladima koji imaju plaću 6 tisuća kuna skočiti plaća ovom poreznom reformom? Jako malo, ali će to morati vraćati kroz porez na prvu nekretninu odnosno neće vraćati jer ih neće kupovati. I ovo su izuzetne mjere za poticaj izvoza odnosno izvoza naših mladih i najkvalitetnijih ljudi i tu bih htio čuti malo vaše mišljenje.

Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se uvaženom kolegi Đujiću na replici. Izvolite. Poštovani kolega Đujić, što se tiče povećanja PDV-a za ugostiteljstvo mogu reći da ne samo zbog zainteresirane javnosti nego na kraju krajeva i dogovora između nas i našeg partnera. Nažalost ugostiteljstvo ako promatramo cjelokupnu poreznu reformu iz ovoga nismo mogli izostaviti a procijenili smo da se radi sektoru koji je dovoljno žilav da može ne samo preživjeti nego nastaviti kvalitetno raditi i nakon povećanja PDV-a. S druge strane olakšava se posao poljoprivrednicima koji se kao sektor nalaze u bitno lošijoj situaciji, kojima treba daleko više pomoći i onda ako te dvije stvari, ne samo te dvije nego i druge stavite na vagu izbor je jedno ili drugo. Mislimo ponavljam da se kod ugostiteljstva radi o sektoru koji je znatno žilaviji i da u ovom trenutku hrvatska država prioritetno treba gledati kako pomoći nekim drugim sektorima. Što se tiče ovog izvoza o kojemu ste govorili, ponavljam mislimo da ove porezne promjene donose povećanje dohotka istina ne za osobe koje ste vi spomenuli ali nose povećanje dohotka za mlade inženjere, IT stručnjake i liječnike koje Hrvatska hvala Bogu ima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Šimiću na odgovoru na repliku. Kolega Šimiću, evo pa da ja nastavim slijed, mnogi kažu MOST Nezavisnih lista je kriv za sve, pa evo krivi smo za privatizaciju banaka, krivi smo šta uvozni lobi je plasira svoje proizvode na naše polici, krivi smo MOST Nezavisnih lista šta imamo tajkune koji upravljaju sustavom hrvatski, krivi smo za centralizaciju. Naravno da u ovome prijedlogu ima niz manjkavosti, međutim evo sami ste kazali da jedan od problema koji smo mi u MOST-u uvidjeli ali treba dobro to i analizirati, to je problem lokalne samouprave tj. svi se pozivamo na regionalni razvoj tj. ravnomjeran razvoj ali je činjenica da dosadašnje sve politike su ta područja zaboravila i da jednostavno se centralizira sve u glavnu blagajnu. A čini mi se i s ovim poreznim reformama nisu određeni kriteriji kako će se kroz obećanje ministra Marića ta sredstva nadoknaditi. Znači nemao kriterija a moramo znati da većina teritorija RH je prazna osim Zagreba i par većih sredina. Što je katastrofalno.

Zbog toga iz Slavonije mladi odlaze, zbog toga što su u krive ruke otišli novci, samo 30 domaćega. I na tome treba raditi, na cijeloj strategiji a naravno i zato je MOST kriv. Hvala. Zahvaljujem se uvaženom kolegi Bulju na replici. Izvolite. Poštovani kolega Bulj, pa ovako što se tiče svega onoga za što smo mi danas krivi, naravno da nije to ni prvi ni zadnji put u Hrvatskom saboru da kad raspravljamo ponašamo se kao da je vrijeme počelo danas. Neće to završiti ni s našim raspravama i ukazivanjem toga da imamo tu na različitim stranama ljude koji su odgovorni za iseljavanja o kojima evo danas pričaju i pozivaju se na njih kao nekakav argument i kod ovih promjena poreznih zakona. Ono što mogu reći da je MOST i ovdje zajedno sa svojim partnerima utjecao i dao svoj doprinos, to se i na kraju krajeva javno zna posebno kad se radi o najnižoj stopi PDV-a gdje smo učinili i ove porezne promjene po nama nešto socijalno pravednijima. A što se tiče jedinica lokalne samouprave čuli smo danas od ministra da se njima planira pomoći na način da dobiju sredstva u iznosima koje će uprihoditi kroz 2016. godinu, a ono što znamo i iz najava da se priprema novi prijedlog statistički regija u Hrvatskoj. Vjerujem da će to biti puno pravednije posebno prema krajevima iz kojih vi i ja dolazimo. S ovime smo iscrpili raspravu, odnosno replike po ovoj raspravi. Slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i Nezavisnih zastupnika, raspravu će podijeliti uvaženi kolega Kažimir Varda i uvaženi kolega Željko Lacković. Izvolite gospodine Varda.

o ukidanju prava na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane za kupnju prve nekretnine kojom kupnjom rješavaju vlastito stambeno pitanje. Gospodin ministar financija je u odgovoru na replike na uvodno izlaganje kazao da će se pronaći način kako će se olakšati mladim obiteljima kupnja prve nekretnine. Ovo meni sliči iz šupljeg u prazno. Najprije plati porez kad zaključiš ugovor sa bankom o kreditu i kupiš stan, a onda ćemo ti iz proračuna na neki način valjda isti iznos novaca vratiti. To uistinu nije porezna reforma. Naime, pokušao sam analizirati ponovno prijedlog programa Vlade koja je iznesena od strane ondašnjeg mandatara, sada predsjednika Vlade gospodina Plenkovića u ovom Saboru vezano za demografsku politiku, natalitetnu politiku i u tom programu bez obzira što je vrlo bio sažet nisam mogao naći podlogu za ovakav prijedlog porezne reforme vezano za kupnju prve nekretnine. S druge pak strane u pogledu demografske politike povećanja nataliteta mislim da je trebalo posebno konzultirati Ministarstvo demografije, obitelji, mlade i socijalnu politiku. Ako nam je namjera da kod prve kupnje ne plaćamo porez na promet nekretnina, da stvorimo mlade obitelji koje će danas sutra rađati djecu. Jer je prirodni pad stanovništva koje analizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Hrvatskoj prošle godine, te podatke imam bio rekordan. Posljednje brojke kažu, naime da je ta razlika za 16702 stanovnika koliko ih je više u prošloj godini umrlo nego što se rodilo u hrvatskim bolnicama. Živorođenih je lani najmanje od kad je naše države, odnosno 37252 što je čak 2314 manje rođenih beba nego godinu prije. Naime, u 2014. godini bilo je 39566 živorođenih. To su podaci koji se odnose na sve hrvatske županije. Dakle, negdje je europski prosjek na 10 rođenih nad 1000 stanovnika, kod nas je to 9 na 1000. Dakle, kad govorimo o ovom porezu na kupnju prve nekretnine, onda bi morali imati, uzeti u obzir upravo ove negativne demokratske trendove, pa i iseljavanje mladog, obrazovanog i nezaposlenog stanovništva. Ako se zalažemo svi za demografsku obnovu i povećanje nataliteta, onda mislim da bi se morali vratiti na sadašnje zakonsko rješenje a to je oslobađanje poreza na promet nekretnina kod prve kupnje. Drugo, što se tiče Zakona o lokalnim porezima. Mi od 1997. godine imamo ova rješenja koja se i sada predlažu kod poreza na promet nekretnina kod zamjene nekretnina. Do 1997. godine imali smo čini mi se pravednija, socijalnija rješenja, a to je da se razlika na taj promet nekretnina kod zamjene plaćao na razliku vrijednosti nekretnina. Ovo je za mene ostajanje kod ovog poreza, dakle kod sustava kojeg već imamo je zapravo porez na porez. Dvije nekretnine koje su kupljene, na koje su plaćeni porezi ulaze u zamjenu i sad ponovno kod zamjene plaća jedan i drugi sudionik zamjene porez na promet nekretnine prema vrijednosti dotične nekretnine. Mislim da to nije u najmanju ruku rečeno pravedno. Drugo, ovo govorim i sa stajališta da bi se morali vratiti na rješenja prije 1997. godine, jer su naša domaćinstva sve starija, a starija domaćinstva umirovljenička posebno raspolažu sa dosta velikim stambenim prostorom koji iziskuje i velike troškove od komunalnih usluga, trošak energije, pričuva itd. A ako idu u zamjenu za manji prostor, dakle da smanje sebi troškove oni moraju plaćati također porez na manji stan. Prema tome, moguća su dva rješenja i predlažemo vam ih. Uzmite ih u obzir kod izrade konačnog prijedloga zakona za drugo čitanje. Moguća su rješenja da se vratimo na rješenja koja smo imali do 1997. godine, dakle da se plaća porez na promet nekretnina kod zamjene za razliku vrijednosti, tržne vrijednosti nekretnina ili da se, da ne plaća porez na zamjenu nekretnina onaj sudionik zamjene koji je ulazio u manji stan.

Što se tiče Prijedloga zakona o lokalnim porezima, a moram zbog ograničenog vremena kolegi Lackoviću prepustiti govornicu. Spomenut ću vam samo članak 38. Prijedloga tog zakona koji se odnosi na koeficijent dobi, dakle starosti nekretnine po kojoj se određuje visina poreza. Mislim da će po tom koeficijentu oni koji stanuju u dvorcima ili na atraktivnim lokacijama u većim gradovima plaćati manji porez, nego recimo umirovljenici koji stanuju na obali ili u turističkim destinacijama. Hvala lijepo. Ima riječ kolega Lacković. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vardi na ovoj raspravi. Izvolite. Zahvaljujem kolega predsjedavajući. Dakle, iza svakog zakona ostaje nakon provjere njegove uporabe u praksi određene posljedice, pa ja ću pokušati s te strane pogledati što će ostati iza primjene ovakvog zakona, s time da ću reći da je bilo premalo vremena da bi se ovo moglo zvati cjelovita porezna reforma čim se ne diraju doprinosi, čim se ne diraju prava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, čim se ne rasterećuje teret za poslodavce i plaće u tom segmentu onda ne možemo govoriti po meni o cjelovitoj. Ali bilo kakva reforma i bilo kakvi napori su bolji nego zadržavanje postojećeg stanja odnosno da se ništa ne pokušava promijeniti. Ono što dominira ovim zakonskim prijedlozima je da se njima pokušava definirati politika plaća i to je dobro jer plaće za cijene kakve su u Hrvatskoj, za obveze kakve imaju hrvatski građani su premale u svim segmentima od onih srednjih, prosječnih plaća do visokih, ali da bi ovo bilo pravedno ovdje onda samo fali još da se odredi novi iznos minimalne plaće u RH i onda bi ovo mogli zvati cjelovitom politikom plaća. Što će se dogoditi u situaciji kada se ovim poreznim rješenjima miču odnosno uskraćuju prihodi prvenstveno koji su sada prihodi jedinica lokalne samouprave? Mi koji vodimo jedinice lokalne samouprave najbolje znamo, desit će se značajno smanjenje i investiranja u ono što sve ulazi u redovne poslove lokalne samouprave od komunalnih djelatnosti, od socijale, od obrazovanja, od predškolskog odgoja. Dakle kada vi oduzmete gradovima i općinama prihod koji njima pripada po osnovi poreza na dohodak onda vi morate znati da će se to negdje osjetiti, a istovremeno ova najava kako će se to kompenzirati i vratiti kada ona nema mjeru ili će se reći, vidjet će se pa će se ono što ostane u državnom proračunu transferirati jel vi imate cijeli set mehanizama kako ste mogli na drugi način refundirati i pomoći jedinice lokalne samouprave, a ne da im centralizirate ponovno sredstva i ponovno spuštate dolje. Dakle imamo dodatni jedan stupanj fiskalne centralizacije koji sigurno nije dobar za regionalni razvoj. Vjerujem da intencija nije bila da se dokidaju i da se onemogući funkcioniranje jedinica lokalne samouprave, a budite uvjereni da mnoge od njih imaju pola svog prihoda upravo od poreza na dohodak. I zamislite sada jedan paradoks koji radite, dakle ona najnerazvijenija područja pa i grad Vukovar, vi tamo kažete tamo će se dodatno 50% smanjiti obveze plaćanja poreza na dohodak. Dakle tamo ste još dodatno oslabili lokalnu samoupravu, a moramo znati da osim onih stvari koje građani realiziraju iz državnog proračuna mnogo djelatnosti i zapravo ove svakodnevne oni realiziraju kroz službe lokalne i područne samouprave. Tu ste došli u koliziju i kako ćete to ispraviti postoji dovoljno vremena, ali ovaj set zakona mora imati mjere koje će omogućiti ubiranje dodatnih prihoda po drugim osnovama lokalnim samoupravama. Dakle dana su vam prihod poreza od dohotka 60 pa i 80% jedinica lokalne samouprave, a vi sada to smanjujete i mičete, dakle direktno ih ugrožavate. S druge strane svakako je za pozdraviti činjenicu ova gdje ide u smanjivanje obveza koje proistječu za poduzetnike po osnovu ostvarene dobiti. Mi smo čak htjeli kao lokalna samouprava se odreći poreza kojeg moraju poduzetnici isplaćivati na dohodak, a na ostvarenu dobit i to nismo mogli. Dali smo vam prijedlog da se omogući da i mi dođemo u jedan povoljan položaj koji želimo privući poduzetnike da investiraju na našem području. I još jedan zanimljiv po meni moment, čemu se i koje su se okolnosti promijenile da ugostitelji idu sa stopom PDV-a od 10, 13 pa na 25% nakon što su se registrirali i nakon što su se snimili pravi prometi. Ja nemam ništa protiv da ta stopa bude 25% ali se vidi jedna lukavost zakonodavca koja može plašiti investitore, a investitori i poduzetnici se moraju bojati jedne novine koju se uvodi u članku 114. stavku 1. Općeg poreznog zakona gdje se banke obvezuju da su dužne dostavljati ne samo podatke sa poslovnih računa, dakle poduzetnika da li d.o.o. ili obrtnika nego i podatke o prometu tekućih računa i štednih uloga. Zamislite, koji je to stupanj nepovjerenja prema poduzetnicima kada osim što dužnosnici moraju svoje financije staviti na stol, sada moraju na stol biti dostupni i privatni financijski podaci svih poduzetnika koji se bave gospodarskom djelatnošću.

Zakona o porezu na dohodak koji kod nesrazmjera imovine i prihoda daje mogućnost da se ovakvi podaci pribavljaju, a ovakav način pribavljanja podataka traži u svakom slučaju poseban nadzor gdje će se to kontrolirati jer ovi podaci mogu biti značajno zloupotrebljeni i predstavljaju jedan stupanj nepovjerenja prema poduzetnicima.

Poštovani kolega Lacković, imam samo jedno korekciju.

Prva je Zakon o minimalnoj plaći što je u nadležnosti ovog doma ali i još jedan zakon koji nedostaje u hrvatskom zakonodavstvu to je Zakon o plaćama. Jer naime mi imamo i jedan broj poslodavaca koji u ugovoru o radu upisuju neto plaću. Sve ovo o čemu mi danas govorimo za one koji primaju neto plaću oni od toga neće imati ama baš nikakve koristi. Prema tome, nužno je precizirati Zakonom o plaćama što to plaća jest da li ono što svi govore da je to bruto plaća, međutim to nije u praksi tako. Druga priča, moram vas upozoriti kolega Lacković da vi i svi kolege koji su načelnici općina i gradonačelnici u ovom Saboru preuzimate veliki rizik glasanja za zakone koji vas dovode u neizvjesnost kod planiranja vaših proračuna, vaših socijalnih davanja, vaših razvojnih projekata. I ja mislim da je to previše što od lokalne, izvršne vlasti traži centralna izvršna vlast. Mislim da bi trebala pokazati koji su to mehanizmi na osnovu kojih će vam izvršiti kompenzaciju vaše štete jer inače može biti sve po onom starom pravilu ko je bliže vatri taj se bolje i ogrije. Ja sam se toga u 14 godina u Hrvatskom saboru dosta nagledao i takvih loših iskustava pa bi vam preporučio da prije nego dignete ruku odnosno pritisnete gumb da jako dobro se osigurate i da imate dobre planove za vaše sugrađane. Zahvaljujem uvaženom kolegi Silvanu Hrelji na replici. Izvolite. Zahvaljujem. Kolega Hrelja, dakle točno je da je i podržavam prijedlog da se plaće ugovaraju, da se to zakonom riješi u bruto iznosu tako da ne može doći do ovakvih manipulacija. Točno je i da vlada neizvjesnost u svim jedinicama lokalne samouprave. Ono što bi ja primijetio kod prijedloga zakonskih ovih da nedostaje kreativnosti odnosno išlo se utabanim stazama i dosadašnjim smjerovima a nije se pokušalo na neki drugi način osigurati možda neki povoljniji status i prilikom oporezivanja ali i zaštite jedinica lokalne samouprave. Konkretno što se tiče mog rada mi imamo velika rudna bogatstva i mi ćemo se potruditi da si osiguramo da Vlada uredbom donese, odnosno pravilnikom propiše da to ne bude rudna renta od 10% nego da bude onako kako je u Republici Mađarskoj. Ne mora biti kako je kod njih jer bi onda sada INA odnosno MOL plaćali 60% vrijednosti, ali mi ćemo biti zadovoljni i sa 12 ako se RH odnosno državni proračun odrekne svojih 5% i onda mi možemo prihvatiti ovakva porezna rješenja. Slijedeći klub zastupnika koji se je prijavio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika HSS-a i njihov predstavnik zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabor, poštovani izvjestitelji, kolegice i kolege. U ime kluba HSS-a naš komentar na ove najavljene porezne reforme je da pozdravljamo interes i intenciju Vlade da kroz poreznu reformu učini rasterećenje gospodarstva da pomogne našim stanovnicima, građanstvu da bolje živi a iz predloženih mjera nama nije dovoljno očito da će do toga i stvarno doći jer predložene mjere neće doprinijeti dovoljno akumulaciji kapitala i investicija kad je riječ o poduzećima niti slobodnih dohodaka kod kućanstava s ciljem ubrzavanja ekonomskih aktivnosti, i povećanja potrošnje i što je najvažnije stvaranje radnih mjesta. Kad je riječ o porezu na dobit pozdravljamo snižavanje poreza na dobit sa 20 na 18% međutim Hrvatska još uvijek ima visoku stopu oporezivanja dobiti. U Njemačkoj je ona smanjena na 15%, u Srbiji je 10%, Baltičkim zemljama je 5% i mnoge zemlje u EU koje imaju potpuno porezno oslobođenje za velike industrijske investitore na rok od 10 i više godina. Mišljenja smo da je trebalo ostaviti reinvestiranu dobit kao poreznu olakšicu pogotovo u nerazvijenim krajevima kao što je Slavonija i Baranja, Zagorje, Lika, Dalmatinska zagora. Da se moramo naći načina kako za investicije u tim krajevima stimulirati poduzetnike da idu u tom pravcu kao što je to učinjeno kod ujedinjenja Njemačke istočne sa zapadnom, da je za investicije u istočnoj Njemačkoj su poduzetnici odnosno tvrtke bile oslobođena poreza na dobit ako su investirali i otvarali nova radna mjesta na tom području. I mi smo iz HSS-a a vjerujem da bi i MOST trebao podržati i sve druge stranke takve investicije na tim nerazvijenim područjima kako bi sačuvali radna mjesta na tim područjima i stvorili nova radna mjesta. Kada je riječ o porezu na dohodak smatramo da povećanje neoporezivog djela na 3800 kuna ide sa ciljem da našim građanima i našim kućanstvima doprinese da imaju više mogućnosti … i da imaju bolji i veći dohodak. Međutim, nažalost upravo ovim nerazvijenim krajevima o kojima sam sad govorio prosječna plaća je daleko ispod prosjeka RH i najveći dio zaposlenih radi za tako nisu plaću i nisu bili u poreznim škarama. Razumijemo da će kroz druge mjere smanjenje PDV-a na struju, odvoz komunalnog otpada i slično se na određeni način kompenzirati to. Međutim, smatramo da će tu biti potrebna i jedna jača, stroža kontrola prema tim tvrtkama jer bojimo se da će to sniženje PDV-a se neće odraziti na smanjenu cijenu niti odvoza komunalnog otpada niti električne energije jer tu nema dovoljno konkurencije pogotovo u komunalnoj sferi gdje tvrtke imaju koncesiju na 10, 20, 30 godina i teško će se oni odreći svoga dohotka pogotovo što je dobar dio njih i u financijskim teškoćama. Mislim da tu treba poraditi na tome za drugo čitanje i na koji način tu kontrolu držati cijena kako bi se stvarno taj niži PDV odrazio na korist našim građanima, a vjerujem da je i to bila intencija predlagatelja. Također kad je riječ o PDV-u već sam danas govorio da pozdravljam naravno smanjenje PDV-a na inpute u poljoprivredi sa 25 na 13% iako moram reći da je Hrvatska seljačka stranka zagovarala smanjenje PDV-a ne samo na inpute u poljoprivredi, znači i na sjeme, gnojivo i ostali repromaterijal i to da bude na nivou PDV-a kao što to ima Austrija, Mađarska, Njemačka, Francuska od 5 do 7%

Mi se hvalimo da je Vegeta naš domaći proizvod a unutra je možda samo ime i rad radnika a preko 90% sirovine je u nju ugrađeno od uvoznih sirovina. Tu je predlagatelj i mi iz HSS-a smo očekivali jedne kvalitetnije prijedloge kako riješiti tržište poljoprivrednih proizvoda pa i stimulacijom ovakvih investicija da domaće prehrambene tvrtke organiziraju proizvodnju pogotovo na ovim nerazvijenim područjima i da na taj način sačuvamo život u Slavoniji i Baranji, Lici, Zagorju i drugim nerazvijenim krajevima. Također kad je riječ o porezima vezano za lokalnu samoupravu a na njih se i ovaj dio povećanja neoporezivog djela poreza na dohodak odnosi jer najveći dio poreznih prihoda jedinica lokalne i regionalne samouprave iz poreza na dohodak. Ministar, predlagatelj je rekao da će kompenzirati to regionalnoj samoupravi dizanjem udjela sa 12 na 20%, u lokalnoj samoupravi 80% To može imati određene učinke kod onih jedinica lokalne i regionalne samouprave gdje već imaju stabilno financiranje, mislim tu na Dalmaciju zbog turizma, mislim na Zagreb i okolicu jer je razvijanja industrija, najveći dio tvrtki upravo je tu registriran, a upravo ove nerazvijenije, pet slavonskih županija će tu loše proći pa i sve jedinice lokalne samouprave na tom području. I bilo bi korektno da smo u startu sad znali na koji način će se to kompenzirati kroz direktne dotacije iz državnog proračuna. Jer već sam jednom na tu temu sa gospodinom ministrom razgovarao da postojeća indeksacija i pravila igre po kojima se plasman išao od tih sredstava je bio ne transparentan, da su neke jedinice lokalne samouprave koje su bile razvijenije imale veći prihod po glavi stanovnika, dobivale veće dotacije iz državnog proračuna a one koje su bile nerazvijene manje ovisno o tome kako je koja politička opcija vodila politiku. I mislim da tu moramo, jedan od kriterija mora biti i broj stanovnika, broj iseljenih, broj nezaposlenih i niz drugih parametara koji se moraju uključiti da bi takve dotacije iz državnog proračuna bile transparentne. I mislim da je to već trebale su naše općine i gradovi i županije znati jer već su trebali dobiti financijske upute za izradu proračuna za narednu godinu. I vezano na porez na trošarine pozdravljamo smanjenje poreza na alkoholna pića. Mi smo zagovarali upravo te mjere jer znamo da su, puno je Ministarstvo poljoprivrede, Vlada i lokalna i regionalna samouprava sufinancirale podizanje višegodišnjih nasada. Nažalost uvođenjem trošarina dobar dio tih nasada je zapušten i na ovaj način smanjenjem trošarina otvaramo mogućnost da kroz preradu tih voćnih vrsta u jaka alkoholna pića i damo mogućnost naših domaćinstvima novog dohotka, ali naravno treba osmislit varijante kontrole, rješavanje carinskog skladišta kako ne bi dodatno opterećivali naše poduzetnike. I mislim da će svi složiti da onaj prag za osobnu potrošnju od 50 litara je premali da se to morat dići zbog naše tradicije i načina življenja i zbog običaja koje živimo u Slavoniji i Baranji pa i u drugim regijama. I kad je riječ o općem Poreznom zakonu mislim da pothitno moramo riješiti redoslijed otplate dugova jer po sadašnjem zakonu i prijedlogu je da se prvo otplaćuje kamata pa troškovi ovrhe pa tek onda glavnica.

Treba riješiti upravo da se izmjeni zakon u tom djelu da se prvo naplaćuje glavnica a onda troškovi ovrhe i kamata. I sigurno bi na taj način omogućili našim ljudima koji su u problemima kod otplate kredita da lakše iziđu iz dužničkog ropstva.

Za repliku se javila zastupnica Ana Komparić Devčić. Izvolite. Pa kolega vi ste govorili o problemima s kojima će se naći i jedinice lokalne samouprave kad se donesu ovi zakoni odnosno ova reforma poreznih zakona. Ja se s vama apsolutno slažem. Svi ovdje znamo da su se proračuni jedinica lokalne samouprave morali, nacrti proračuna morali objaviti s 15.11. na web stranici. A da se moraju donijeti do 31.12. Dakle možemo si postaviti pitanje po kojim inputima sada načelnici, gradonačelnici rade te proračune s obzirom da će im se ulazni momenti jako promijeniti donošenjem paketa ovih zakona? Ono što se meni čini da će to završiti tako da ćemo u slijedećoj godini imati rebalanse a ako se ne dogodi ono što obećava ministar odnosno ne u ovom obimu u kojem bi trebalo doći će do porasta cijene vrtića, doći će do porasta cijene produženih boravaka, doći će do porasta cijene komunalnih usluga i završit će sve tako da ćemo zapravo ovu reformu provesti preko jedinica lokalne samouprave, a po leđima građana koji žive u tim jedinicama lokalne samouprave. Zapravo ova će biti jedna reforma koja će upravo te mlade ljude roditelje koji sve to financiraju otjerati iz ove zemlje. Jer ova reforma sigurno ne ide u prilog natalitetu i porastu nataliteta i demografskoj obnovi RH.

Nacrte proračuna su već morali s petnaestim objaviti i logično je da su oni to radili prema iskustvima iz prethodnih godina sa velikom rezervom što će i na koji način će se porezna reforma, pogotovo izmjena poreza na dohodak reflektirati na njihove izvorne prihode. Sigurno da je većina jedinica lokalne samouprave i sam sa načelnicima ovih dana imao kontakte je u velikom strahu da li će moći prije svega financirati osnovne djelatnosti. A drugo, na koji način se pripremati za razvojne projekte. 12 i pol milijardi i uglavnom je kod svih tih EU projekata sufinanciranje od 10 do 30% jedinica lokalne i regionalne samouprave. Mi tih novaca na terenu nemamo. Ako se ne nađe načina kako nadoknaditi, a riječ je između milijardu i pol i dvije milijarde zahvata u tom području da će se smanjiti prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zadnjom reformom je to negdje bilo oko milijardu i pol. I bivši ministar Lalovac je obećao tu kompenzirati, djelomično je, ali uglavnom nije i veliki je problem u našim jedinicama lokalne samouprave kako dalje funkcionirati. I sigurno da to nije dobro, da je destimulativno i za razvojne projekte, za mlade, za udruge civilnog društva koje pripremaju projekte, a neće moći dobiti potporu od svoje jedinice lokalne samouprave za sufinanciranje istih projekata. I stoga očekujemo da se žurno i to riješi i da se ne dogodi, da kao što je sad slučaj Brodsko-posavska županija zadnjom reformom ima prihoda 16 milijuna kuna manje.

Izvolite. Hvala lijepa. Kolega spomenuli ste Podravku i proizvod Vegeta. Točno u pravu ste, jedino što imamo tvrtku na području Republike Hrvatske i radnike, a repromaterijal se uvozi iz Mađarske, a država je znači suvlasnik te tvrtke šta govori o odnosu prema poljoprivredi, onima koji bi mogli doprinositi, tj. proizvoditi poljoprivredne proizvode za proizvode u Podravci. Spominjete znači, rekli ste u jednome trenutku da je lakše u Dalmaciji lokalnim samoupravama nego u Slavoniji. Možda u nekakvim mjestima gdje je turizam, ali u zaleđu je situacija da brojna mjesta i sela nemaju vodoopskrbu, nemaju osnovna prijevoz, organiziran prijevoz učenika. Tako da je to dio spaljene zemlje. I činjenica je da su sve politike i naravno hvala vam lijepa što ste vi jedini rekli da je za sve kriv MOST. Znači niste spomenuli, rekli ste da očekujete da bi trebalo nešto podržati. Hoćemo podržati ili neće jer inače svi do sad su koji su govorili kriv je MOST. Imamo primjera mlijeko je ostalo na 5% Ali je žalosno šta sa 64000 proizvođača mlijeka danas smo na 4000 proizvođača mlijeka. Žalosno je šta je bivši ministar u Vladi Zorana Milanovića ono što je namijenjeno iz EU fondova 2 milijarde kuna otišlo razno raznim tajkunima, tj. gazdama koji upravljaju ne samo mljekarstvo, nego upravljaju u biti nema mlijeka hrvatskog samo 30% proizvoda. Naravno da bi tu trebala mjere koje bi trebale pospješiti hrvatsku poljoprivredu, a poglavito u tim nerazvijenim područjima. Hvala vam lijepa još jednom šta ste jedini do sada koji ste rekli uz gospodina Lackovića i Vargu prije niste rekli kriv je za sve MOST. Zahvaljujem zastupniku Bulju. Odgovor na repliku zastupnik Vlaović. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Bulj, znate onog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, domaćinstvo koje živi u okolici Sinja, Trilja, Nove Gradiške ili Orahovice ne zanima da li je kriv HSS, MOST, SDP ili HDZ, nego njega zanima kako će on sutra živjeti, da li će imati kao što ste i vi rekli sredstava za svoje dijete da otpremi u školu, da li će imati za knjige, da li će imati autobus koji će ga odvesti. I ono što je još važnije kad to dijete završi osnovnu i srednju školu ili fakultet daj Bože da li će se imati gdje zaposliti.

I klub zastupnika koji se također javio za sudjelovanje u raspravi je klub nacionalnih manjina. U njihovo ime predstavnica Ermina Lekaj Prljaskaj. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, uvaženi ministre sa suradnicima. Ispred kluba nacionalnih manjina osvrnula bih se na paket zakonskih prijedloga vezanih za poreznu reformu. Kao što nam je i poznato porezna nestabilnost koja proizvodi poreznu nesigurnost jedna je od glavnih zapreka razvoju poduzetništva kao i jedan od temeljnih razloga za izostanak i domaćih i stranih investicija. Budući da u ovoj poreznoj reformi uočavam elemente koji će doprinijeti stabilnosti čitavog fiskalnog sustava generalno pozdravljam njezino donošenje. Uostalom kao što je i naveo sam ministar financija porezna reforma ima za cilj smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, poticanje konkurentnosti gospodarstva, izgradnju socijalno pravednijeg poreznog sustava, stabilnost, održiv i jednostavan porezni sustav, pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije kao i pružanje veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima. Prijedlog zakona o smanjenju porezne stope na dobit sa 20 na 18%, a za porezne obveznike koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kuna i na 12% doprinijet će jačanju investicijske klime i gospodarskog rasta, te daljnjem rasterećenju cijene rada, a to će vjerujem imati dobar učinak na gospodarstvo i život građana. U tom pogledu valja pozdraviti porezno rasterećenje dobiti poljoprivrednika, obrtnika i malih poduzetnika s prihodima manjim od 3 milijuna kuna, što bi trebalo djelovati poticajno za investicije i otvaranje novih radnih mjesta. Nadalje, željela bih vam skrenuti pažnju na podatak kako u RH poduzetnici provode godišnje 196 radnih sati ispunjavajući porezne obrasce i različite formulare što je za njih golemi teret jer istovremeno moraju biti i računovođe, knjigovođe i poduzetnici. U tom smislu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu donosi određena poboljšanja na tom planu. Ali nasuprot tome zabrinjava me prijedlog povećanja stope PDV-a s 13 na 25% na ugostiteljske usluge jer izravno ugrožava opstanak i poslovanje ugostitelja, a poznato nam je kako je turizam rastao upravo zbog tih nižih stopa i to mnogo dinamičnije nego čitavo gospodarstvo. Prema određenim kalkulacijama možemo očekivati da će se cijena kave ili nekog drugog toplog napitka u ugostiteljskim objektima prosječno povećati za jednu ili dvije kune. Doduše moguće je da ugostitelji ne povećaju maloprodajne cijene već da odluče sami snositi teret. Nadam se kako turistička industrija neće ukalkulirati nove cijene za narednu sezonu i kako time neće biti negativnih efekata u turizmu. S druge strane pozdravljam odluku da se odustane od planiranog povećanja stope PDV-a na kruh, mlijeko, lijekove, na recept, ortopedska pomagala, knjige i novine. Naime, veći PDV na lijekove povećao bi i očekivane gubitke u zdravstvu uslijed čega bi se išlo na uštede i umjesto da se gleda na kvalitetu lijekova propisivali bi se najjeftiniji lijekovi. Povećanje cijena lijekova na recept uzrokovalo bi povećanje cijena lijekova koje pacijenti sami kupuju na tzv. bijeli recept. Treba napomenuti da ako želimo osigurati opstojnost kulture znanosti i obrazovanja u RH trebamo razmisliti o vraćanju nulte stope PDV-a na knjige. Takvu nultu stopu imaju primjerice neke razvijene zapadne zemlje poput Velike Britanije, Norveške i Irske koje su odavno shvatile korelaciju između takve porezne stope i održivosti produkcije knjiga. S time je dakako povezana i kultura čitanja, ali i općeniti nivo tolerancije i dijaloga u društvu. Također trebali bismo razmisliti o smanjenju neopravdanog i destimulativnog PDV-a na e-knjigu koja je u Hrvatskoj čak 25% jer se diljem svijeta sve ozbiljnije razmišlja o izjednačavanju stope na tiskanu i e-knjigu. Nadalje, što se tiče smanjenja PDV-a na usluge isporuke električne energije i druge usluge, htjela bih ukazati na to kako će tvrtke koje pružaju navedene usluge vjerojatno samo prikazati smanjenje PDV-a. time se cijene neće umanjiti, a građani neće osjetiti nikakvo poboljšanje na svom standardu. Tako primjerice Elektroprivreda svojim internim aktima može to pitanje riješiti u svoju korist, dok će građani i dalje plaćati struju po istoj ako ne i po višoj cijeni. Konačno osvrnula bih se i na neke mjere za koje se nadam da će imati pozitivan učinak na zdravlje kako pojedinca tako i na zdravlje društva općenito. U tom smislu pozdravljam trošarine na nove duhanske proizvode kao što elektroničke cigarete, e-tekućine i grijani duhanski proizvodi. Također se nadam da će viši PDV u isporuci bijelog šećera bar donekle doprinijeti borbi protiv pretilosti kod najmlađih članova društva, ali i u borbi nekih kroničnih bolesti koje poprimaju razmjere epidemije u hrvatskom društvu. Iz tih razloga će Klub nacionalnih manjina podržati poreznu reformu. Ovim zaključujem današnji rad sjednice. Sutra nastavljamo s radom u 9,30 kada polazimo sa pojedinačnim sudjelovanjem u raspravama.